Ovu pojedinačnu raspravu posvetila bih onima koji su najviše opterećeni tijekom ove pandemije, a to su djelatnici u zdravstvu. Mi smo kao što sami znate mobilizirani već 2 godine i preopterećeni smo. Svima nam je dosta pandemije, nama prvima bez obzira da li radimo u ambulantama, Covid odjelima, intenzivnim jedinicama itd. Eto, čujemo da nas se proziva i u ovom domu što mi liječnici imamo govoriti o dobrobiti cijepljenja. Čuli smo u ovom Izvješću da su, odnosno možemo vidjeti da je napravljena napokon usporedna analiza podataka za rujan, listopad i studeni 2019. u odnosu na 2021. za područje primarne zdravstvene zaštite, dakle obiteljska medicina, zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita gdje je vidljiv porast broja posjeta, broja pregledanih osoba i broja postupaka, dakle i u obiteljskoj medicini se itekako radi. Već sam govorila puno o opterećenosti bolničkog sustava. Dakle našim građanima jasno treba reći koliko se radi u bolnicama, da su opterećeni, naravno, ne samo infektolozi i pulmolozi, dakle oboljele od Covida liječe profili svih zdravstvenih djelatnika i medicinskih sestara i liječnika, a ne samo ovih koji su specijalizirani za infektivne bolesti. Nažalost mnogi građani misle da zato što su hodnici poluprazni, a telefoni u ordinacijama zauzeti, liječnici i ostalo osoblje ne radi ništa, odmaraju, izvlače se na Covid. Mnogi građani nas pljuju, vrijeđaju, nazivaju sotonama, jer apeliramo da se drže mjera i da se cijepe. Prosvjednici viču protiv mjera dok se u bolnicama ljudi bore za dah, a djelatnici spadaju s nogu. Već sam spomenula da skoro 40% liječnika pati od sindroma sagorijevanja, čak 70% sestara bori se s anksioznošću i depresijom. Mnogi građani postali su ravnodušni na patnje drugih, kao da se radi o dva odvojena svijeta. Međutim vi kao ministar niste nijednom stali u obranu zdravstvenih djelatnika i objektivno iznijeli javnosti koliko se radi, koliko smo opterećeni. Baš suprotno, napadate neke kolegice i kolege na osobnoj razini, prozivate ih, nazivate neradnicima, umjesto da sjednete za isti stol, da saslušate s kakvim se problemima nosimo i kako ih riješiti. Više puta sam zaista dobronamjerno apelirala na vas da pozovete kolege iz obiteljske medicine prvenstveno jer su tu najveće razmirice, sjednite, razgovarajte i zajednički riješite probleme. Obiteljska medicina rješava 80% oboljelih koji nisu hospitalizirani, a za njih niste uopće predvidjeli oni posebnu Covid nagradu. Umjesto toga kolegica Bubaš iz Zavoda za javno zdravstvo adresira ih kao odgovorne za povećanu smrtnost i za neadekvatno liječenje. A upravo liječnici gube pola radnog vremena na administriranje vezano uz testiranje. Postoji onaj popis ordinacija koje bi trebale provoditi testiranje, ali to možete naći ako si date truda po internetu, mnogi građani to ni ne znaju jer ih niste informirali pa onda dolaze svojim liječnicima tražeći testiranje, a tim istim obiteljskim liječnicima ste prvo preko medija najavili da će oni morati testirati, ali niste im dovoljno vremena ostavili za kadrovsko i infrastrukturno organiziranje. Dakle oni su vas upozoravali na to, molili da sjednete i da razgovarate, ali se to nije dogodilo. Umjesto toga, evo,vidjeli smo u javnosti mail da svi građani koji ne mogu doći do svog obiteljskog liječnika da se obrate na mail. Naravno da je prvo meni kao djelatnici u zdravstvenom sustavu itekako važan svaki naš građanin i svaki naš pacijent, oni su nama u središtu sustava, ali morate saslušati i poštovati sve ono što rade zdravstveni djelatnici. Iz samog KOHOM-a vam poručuju da ova prijava liječnika koje pacijenti ne mogu dobiti na telefon upravo zato jer su preopterećeni, to vam neće riješiti problem. Dakle uz nepotrebno administriranje, obiteljski liječnici moraju i cijepiti u ordinacijama, na punktovima, obavezno BAT testiranje, kontakti oboljelih, PCR testiranja, dakle šalje se, izdavaju razne potvrde, ispričnice, dežuraju u Covid ambulantama, mijenjaju oboljele kolege, itd. Dakle sva sreća da preko medija se sve više može vidjeti koliko se radi, koliko i liječnici obiteljske medicine rade, da su svaki dan opterećeni sa 150 do 200 kontakata, ljudi nazivaju, šalju mailove, Viber, ovo, ono, naravno da neki dolaze i u ordinacije i onda ispada, naravno, da neki ne mogu doći do svog obiteljskog liječnika O problemima treba razgovarati Gđo. saborska zastupnica je liječnica, dakle pitanje varaždinske bolnice, nekoliko puta je ovdje evo, spomenuto u kontekstu zaraze zdravstvenog osoblja na pacijente. Da li možete tu situaciju komentirati s aspekta liječnice i kao objektivnu situaciju s kojom ste, sasvim sigurno i upoznata. Dakle ja sam već i u replici naznačila ono što ne mogu nikako prežvakati kao liječnica, da uz svo ovo što mi, naravno, moramo propitkivati i da li se radi na razini struke, da li se radi na razini Stožera, Vlade, Ministarstva, itd., ovo je ipak, naravno i politička arena, ali prvenstveno se sluša znanost i struka, dakle ja kao liječnica ne mogu prihvatiti da se iznose neprovjerene teze i da se stalno govori da naši pacijenti, eto, dolaze u bolnice i tamo ih zdravstveni djelatnici zaražavaju. Da ih kirurzi zaražavaju u operacijskim salama. Pa kako to može netko govoriti bez da je provjerio s kakvom se opremom služimo i kakva je objektivna situacija? Provjerila sam, naravno, kakva je situacija u varaždinskoj bolnici, tamo su testirali cijele odjele, sve zdravstvene djelatnike, nije bilo pozitivnih. Bude pacijenata koji su inicijalno u dolasku negativni, pa zbog inkubacije ispadnu pozitivni.

Nema ga. Gubi pravo.

Poštovane kolegice i kolege. Cijene divljaju, inflacija je ogromna, poskupljenja su sve veća, kažu da će i kava narasti na 20, 30 kuna, šalica kave, kažu da je upitno hoće li građani uopće moći spajati kraj s krajem i onda se pitamo zašto? Ok, razloga je nekoliko ali jedan od glavnih razloga je lockdown, zatvaranje. Ovdje u hrvatskoj sabornici imali smo predstavnike ljevice koji su pozivali da budemo valjda u podrumima, u podrumima da se zatvorimo iza nekih željeznih lokota, da se spusti sve i da ne izlazimo godinu dana, a to sve plaća hrvatski narod i to je sada evidentno činjenica i zato da ne bude uvijek da vas kritiziram ministre dobro je da u tome niste podlegli cijeloj toj ludilu pandemijskog marketinga onda ljudima koji se plaše jer to znamo i '91. Mislim budimo realni pa nisu svi ni stvoreni da budu heroji, došla je obrana domovine, hop ekipica je poblegla malo Berlin, Munchen tzv. minhenska bojna, vratila se '96. I sad ta docira svima mi ćemo vama objasniti, a plaše se. Ali dobro i to je ljudski i ne treba ljude difamirati jer se plaše. Dakle, u vremenu krize Hrvatska država treba imati odgovorne, odgovorne ljude na vlasti koji znaju upravljati, koji znaju voditi, koji se ne plaše svoje sjene. A onda bi bilo sjajno, e sad ide kritika dakle da imamo državnike koji nisu na liniji halo Ursula ća mi govoriš, ća mi povedaš, pa kako ona kaže i ekipa iz Njemačke onda ćemo slušati, klanjam ti se smjerno, ali ne onom kome se treba klanjati nego svojim briselskim šefovima. I to ja zamjeram vladajućima. Dakle, rekao sam prije vrlo, vrlo sam bio jasan, mi kao Klub MOST-a za razliku od ovih koji manipuliraju i spaniraju dakle medijski sa svojim političkim botovima uvijek smo se odgovorno ponašali i pozivali svakog građanina RH da u razgovoru sa svojim liječnikom pobrine se za svoj život i svoje zdravlje, ali smo se borili i borit će da ljudi budu slobodni u ovoj zemlji. Ljudi moraju biti slobodni, saslušati sve informacije, opasnosti, sve, dakle saslušati i onda reći čovječe za mene je ta opasnost takva moram napraviti to, a moram biti slobodan jer ako nisam slobodan onda ja ničega nemam, ako mi uzmu slobodu, ako mi oduzmu pravo da ja upravljam svojim životom što je onda drugo važno, onda ničega nema. I još nešto dakle mi u našoj zemlji svake godine gubimo 15.000 građana RH koji umiru od posljedica pušenja i znamo ne može se komparirati virus znači ne ulazim u to ministre, nego apeliram na vas sada kao čovjek učinite sve što možete. Ovo da se barem svi ujedinimo svake godine gubimo grad veličine Makarske, svake godine gubimo grad veličine Metkovića jer ljudi nam umiru od posljedica pušenja. Učinimo sve što možemo da tih smrti barem bude manje, da ih smanjimo, da ih ne bude, da ih ne bude više toliko. I isto tako želim biti baš jasan u ovom trenutku još jednom. Hrvatski građani su preskupo platili svoju slobodu u Domovinskom obrambenom ratu. I hrvatski građani Hrvatice i Hrvati i svi oni dakle građani u RH su zavrijedili baš zavrijedili da budu slobodni. Ovdje mi, slušao sam kolege koji su nas kritizirali kao da mi spominjemo neke izjave babe Vange ili ne znam nekih likova koji su ridikuli pa ispali iz nekog stripa Alan Forda jel iz nekih opskurnih uloga, pa mi smo ovdje, ja sam citirao vrhunskog epidemiologa prof. Ioannidis-a koji isto govori cijepljenje starih …/nerazumljivo/… ali govori dakle posljedica lockdowna anksioznosti, depresije, gospodarstvo pa raspast će nam država, tko će ostati onda u ovoj državi. I još nešto premali smo narod, nemojmo se dijeliti, ok imamo različite stavove i političke poglede. I završit ću, istina će vas osloboditi. Jedva čekam trenutak kada će izaći sva istina i gospođe Ursulice i njezina SMS-a sa šefom Pfizera i dogovaranja 35 milijardi cjepiva, kada će sve izaći van i kada će položiti račun za sve ono što su učinili.

Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić pa ne znam mogu reći da me danas razočarao naš ministar, inače blag, umjeren i tako danas mi je izgledao u stilu Vili the kida gdje mašete rukama bespotrebno na bilo koji oblik nekakve kritike koja dolazi sa govornice i poprilično ste retorički agresivni, ne priliči vam, nekako osobno više preferiram onog starog Vilija koji je uvjerljiv, smiren itd. U Hrvatskoj za 2020.-tu, u 2021. godini negdje oko 40% ukupnog broja umrlih ljudi umrlo je od kardiovaskularnih bolesti. Brojni liječnici upozoravaju da budućnost koja dolazi da bi zbog odgođenih operativnih i kontrolnih ili redovnih pregleda, dakle zbog mjera koje su donesene unutar ovog Covid ludila bi ove brojke mogle biti puno, puno veće. Kako komentirate tu činjenicu? Mi teolozi imamo široko znanje i promatramo situaciju u kojoj se nalazimo, a onda onaj filozofski dio naše struke nam daje za pravo da baš promišljamo i vidimo onu stvarnost koja tek dolazi dragi predsjedavajući gospodine Fjurio Radin [[Upadica: Furio, Furio.]] Kolega Kujundžiću nije lako ministru Berošu, ja to dobro znam. Čekić i nakovanj imaš Bruxelles, imaš gospodare gore i onda imaš 400.000 građana naših ljudi hrvatskog naroda koji je rekao želimo referendum, daj nam referendum naše je pravo jel demokracija, daj nam referendum. I onda je ministar između Bruxellesa njegov gazda je gore je li ne premijer onda imaš hrvatski narod, a onda imaš tu i ove i one i šta ja znam i Pfazier i ove i šta ja znam koga sve ne, tako da ja razumijem da ministru stvarno nije lako bez imalo patetike.

Doista ovo je težak posao, međutim mi smo htjeli pomoći ministru našim referendumom time da vratimo vlast, odlučivanje o upravljanju epidemiološkim mjerama u njegove ruke, a ne u odluke nekog Stožera koje je nestručno tijelo kao što smo više puta upozoravali, a i vi ste danas govorili u ime kluba u kojem sjede ljudi različitih struka od ekonomista, pravnika, fizičara, geologa da dalje ne nabrajam a najmanje doktora medicine. Pa me zanima kako vi uopće vidite ulogu ministra u ovoj pandemiji i kako objašnjavate činjenicu da je on sam dozvolio da se stavi ispod ministra unutarnjih poslova, onda i dalje da se razvlasti djelovanjem Stožera i da se izuzme zdravstvena uloga iz njegovih ruku, a on je ministar zdravstva.

Ja bih se bacio na glavu i gotovo ili pukovnik ili pokojnik što se tiče toga. S druge strane, to je istina, geolozi dobro da nisu paleontolozi članovi Stožera. I onda oni nama dociraju i kažu teolozi, profesori, vi nešto. Geolozi. Hrvatska javnost mora znati, član stožera geolog. Brate mili onda ipak sam ja teolog, pa mogu malo pobliže objasniti stvarnost koja nas okružuje. Imamo kriminaliste. Mislim da na jedan način da je ministar, ne znam da li namjerno ili slučajno Pilatovski oprao svoje ruke. Imate onaj akt pravni koji kaže da u pogledu ove pandemije bolesti koja nas okružuje ministar mora držati odgovornost konkretno za bolnice, nikakav Stožer i neki geolog u Stožeru ili kriminalist. Nemate više replika.

U govoru u ime kluba već sam dosta govorila o nelogičnosti javno-zdravstvenih mjera i zatražila očitovanje ministra da bismo otvorili dijalog i odlučivali o ovoj pandemiji zajedno. Na žalost nisam naišla na otvorene ruke, pa ispada da je to samo jedna floskula koju volimo reći za govornicom da bismo trebali ostvariti sinergiju u djelovanju u praksi nema nikakvog dijaloga. Ovdje ću sada u pojedinačnoj raspravi pokušati otvoriti neka pitanja koja nisam ranije čula u javnom prostoru, a tiču se i ovog izvještaja i na koja bismo trebali dobiti odgovor. Zato što se one tiču prvenstveno odgovornog načina trošenja novca hrvatskih poreznih obveznika, novca kojeg ne samo da nemamo dovoljno, nego s obzirom na rastuću inflaciju ćemo ga imati sve manje. O čemu se radi. Jedna možda naočigled sporadična informacija upala mi je u oko u ovom izvješću gdje se govori o tome da je EU proljetos tužila Astra Zenecu zbog znatnog kašnjenja u isporuci cjepiva jer države članice nisu mogle realizirati svoje nacionalne planove cijepljenja. Sudskom nagodbom u rujnu koje sam kasnije istraživala, jer ranije nije bilo sudske nagodbe, nego je presuda išla u korist Astra Zenece, a ne EU. Dogovorena je dinamika isporuka preostalih doza i sad pazite ovo, one su preusmjerene uglavnom u donacije globalnom savezu za cjepiva i donirat će se tu 500 milijuna doza itd. Hajde da prevedemo ovu stručnu konstataciju u naš obični jezik. Mi smo bili jedni od onih koji smo se kladili na Astra Zenecu kada nam je trebalo i debelo smo to platili. Budući da njega nismo dobili potrošili smo još više desetaka milijuna da to kompenziramo sa naručivanjem nekih drugih vrsta cjepiva, a ove milijune sada koji su otišli tamo negdje dalje u EU ona koja je trebala štititi naša prava je pogodila na način da je dogovorila da će se konačno dobiti dio te isporuke koji će se donirati. Zašto nitko nije zaštitio naše novce? Zašto nitko nije zaštitio naša prava? I zašto nismo obeštećeni u slučaju koji se dogodio sa Astra Zenecom? Je li Hrvatska poduzela išta u tom konkretnom slučaju i je li uopće mogla poduzeti išta? Jesmo li ikada vidjeli ugovore sa proizvođačima cjepiva da zaštitimo svoja prava i svoje materijalne interese. Sudeći po ovom podatku i ovoj čudnoj pogodbi gdje će se prekasno dobiti količine neželjenog cjepiva koja će se velikodušno donirati trećim zemljama mi smo ovdje gadno izgubili. A kod nas je to jedna usputna informacija za koju se ponašamo kao da nas se ne tiče. Mi smo ti koji smo najviše baš tog cjepiva naručivali, a s obzirom da ga nismo dobili, ne samo da smo njega plaćali, nego smo i sredstva i to obilna morali preusmjeriti u druga cjepiva. Gdje su naši novci? Nama novci trebaju. Hrvatska je u krizi i mogli smo ih i možemo ih puno kvalitetnije iskoristiti. Tako ću podsjetiti još jednom budući da nemam vremena otvarati druge teme, da smo donirali gotovo dva milijuna doza cjepiva do sada, da smo naručili oko 19 milijuna doza cjepiva, da nemamo pojma zašto smo toliko naručili jer u izvješću koje je prethodilo ovome kažemo da nam je to trebalo za tri doze po građaninu, a u ovom izvješću za istu količinu kažemo da nam je dovoljna za četiri doze po građaninu. Znači nemamo blage veze, samo opravdavamo ogromne, skupe i nelogične narudžbe i pitaj Boga gdje će to cjepivo završiti, hoćemo li ga imati kome donirati, što ćemo učiniti ako ćemo morati skupo skladištiti medicinski otpad, a da ne spominjem sve one milijune koje smo mogli racionalnije s obzirom na stvarne potrebe naših građana potrošiti. I uzgred, još jedna sporadična informacija da vidite kako je ovo Izvješće djelomično i manipulativno, kada se hvalimo time koliko smo stanovnika procijepili, onda ističemo skupinu od 70. do 74. g. gdje se 92% starijeg stanovništva cijepilo, ali prešućujemo da se u rizičnoj skupini, najrizičnijoj, 80 do više, cijepilo 66% naših građana. Dakle, i u onome u čemu su htjeli uspjeti [[Upadica: Hvala.]] smatrali su da je ključno u borbi protiv ove pandemije, oni su itekako [[Upadica: Hvala lijepa.]] podbacili, samo nam to neće reći u ovom Kako komentirate činjenicu da broj cijepljenih ljudi je u porastu u odnosu, dakle možemo li pratiti periodično? Samim time raste nam paralelno s tim broj zaraženih, raste nam, jedno vrijeme nam je rastao broj hospitaliziranih, ali ono što je najžalosnije, raste nam broj umrlih. Ja nisam zdravstveni stručnjak, tako da u tom smislu neću ulaziti u medicinsku analizu ove uzročno-posljedične povezanosti, ali ću istaknuti sljedeći načelni zaključak, cjepivo je od početka trebalo biti sredstvo borbe protiv pandemije. Kada gledamo trenutne epidemiološke mjere i ono što sam istaknula u raspravi u ime kluba koliko su ugroženi i koliko su manje ugroženi preboljeli 3000 puta od cijepljenih, a imaju manja prava i više ih se testira, odnosno testira ih se za razliku od cijepljenih, ispostavlja se da je to cjepivo prestalo biti sredstvo, a postalo svrha ove pandemije i tu rasprava više se nije vodila racionalnim epidemiološkim argumentima nego se otvorio prostor za pitanje kome to doista koristi.

Bit će tu i saborska istražna povjerenstva, uvjeren sam da će imati pune ruke posla i USKOK i DORH, pogotovo kad se pročiste i počnu kako spada raditi svoj posao. Ja ću spomenuti samo jedan broj. Dakle, skoro milijardu i 400 milijuna kuna. Koliko su plaćani testovi? Je li bilo na tržištu možda povoljnijih testova? Ozbiljne sumnje u tom smjeru je iznio g. Lauc koji je bio član Vladinog zdravstvenog savjeta navodeći da je njegova firma nudila u početku PCR testove po znatno, znatno nižoj cijeni nego koja je kasnije plaćana. Ovo su sve stvari koje stvaraju sumnju i zašto je donijeta uopće ta odluka da to i dan danas ide mimo Zakona o javnoj nabavi. Ne samo da je ta odluka donijeta 17. ožujka 2020. g. i da je stavljeno pod znak tajnosti, nego se to kao argument nevjerojatne ugroze ponavlja u ovom Izvješću i nitko ne zna kada će ta odluka prestati važiti i po kojim kriterijima, isto kao što nitko ne zna, a ja sam direktno pitala ministra, koje parametre treba zadovoljiti pritiska zdravstvenog sustava, broj hospitaliziranih, broj umrlih, itd., da bi se Covid potvrde ukinule ili mjere kao takve. Mi nikad nećemo dobiti egzaktne podatke zato da bi se moglo nastaviti u mutnome. A kada smo kod brojeva, spomenuti ću koliko je Vladi zaista stalo do prava zdravstvenih radnika i toga da se financijski valorizira njihov trud, dali su im 10% od plaće kao nagradu za rad, a onda ovdje spomenuli da mogu izabrati radije prosjek od 3 prethodno dobivene plaće nego tu nagradu za rad uz novu plaću. Poštovana zastupnice, kolegice, imali smo priliku jutros čuti od kolegica ovdje ovaj, pa i samog ministra da to cjepivo sprečava smrtnost i po statistici koju smo gledali, da, točno je, za 70% ljudi preživljava koronu, ovaj, a 30% koji su bolesni bili i cijepljeni, nažalost umrli su. E sad, od hospitaliziranih 43% u ovom periodu, kako je ministar naveo, znači 1900 njih su i cijepljeni. Sad me to, znam da niste liječnica, ali možda ste upućeni, sigurno jeste bolje nego ja, koliko je to cjepivo koje smo prije godinu dana, godinu i po' ovaj, u Hrvatsku uz pratnju policije i specijalaca doveli, koliko ona ima rok trajanja, kakve su mogućnosti skladištenja, kako naši liječnici na minus temperaturi, ja tu to nisam uopće To je pitanje koje sam i postavila kao zastupničko pitanje, naši kapaciteti skladištenja da vidimo kako smo uopće odlučivali količinu narudžbi i dalje usmjeravali donacije. Lijepo je ovoga, nešto odglumiti, otprilike pijanog bogataša, a mi nit smo pijani nit smo bogataši, novac za donacije nemamo u ovoj situaciji u kojoj se nalaze hrvatski građani, tako da nažalost taj odgovor nemam, ali ono što primjećujem je da jedna značajna brojka koja se uporno nedovoljno ističe od 30% cijepljenih ljudi koji su i zaraženi i hospitalizirani i preminuli i njih nitko ne upozorava dovoljno u javnom prostoru da se oni trebaju štititi, da su isto tako, ugroženi nego se to ignorira da bi se glorificiralo i promoviralo cijepljenje, a time se direktno ugrožava zdravlje naših građana.

Poštovana zastupnice, ne mogu se složiti nikako sa vašim izlaganjem u biti i vaše izlaganje malo je i proturječno u nekim momentima, tako da, navodite da je Izvješće o kojemu danas raspravljamo manipulativno, da ima informacije koje se nas ne tiču, a onda iste te informacije citirate, između ostalog i ovo oko tužbe Astra Zenece zbog neisporučenog dijela cjepiva koje je ugovoreno i naručeno. Isto tako, ja vjerujem da se vi sjećate ali ja mislim da naša javnost isto pamti da u momentu kada se razvijalo cjepivo da je tada i Europska komisija između ostalog i Hrvatska igrala na tu kartu da će Oxfordsko cjepivo to je Astra Zeneca biti prvo razvijeno, a ono je koliko je nama poznato svima ovdje bilo i cjenovno najpovoljnije i da je zbog toga naručila upravo te količine. Količine se nisu isporučile i zbog toga se upravo sada na sudu radi, ide na sud. One, Hrvatska će ih dobiti sigurno.

I što se tiče ovoga što govorite o Astra Zeneci mislim da je dosta jednostavno što bi Hrvatskoj trebalo da se zaštite njezini interesi budući da nam to cjepivo sada ne treba možemo i mi Astra Zeneci pokloniti brojne količine cjepiva jer ga imamo viška pa doniramo. Nama treba financijsko obeštećenje, a očito je prema ovoj odluci, a moje je pitanje je li Hrvatska išta učinila da zaštiti svoje interese, da to tog obeštećenja nije došlo nego će se dobiti dio zakašnjelih doza koje će ići u donacije jer više nikome nisu potrebne. Da prevedemo vrlo jednostavno. Kakvi su to ugovori sa proizvođačima cjepiva koje nikada nismo vidjeli da u trenutku kada oni kiksaju mi nemamo pravo na kompenzaciju.

Ovu raspravu vodimo u danima kada diljem EU stvara se jedan domino efekt ukidanja covid potvrda i mjera, ali ne svugdje gdje se ponovno pokazuje paradoks EU koja nastoji biti nad država a u sebi sadržava potpuno suprotne stvarnosti. Dakle, u istom danu u kojem jedna Danska ukida potpuno mjere, Austrija uvodi obvezno cijepljenje od 1. veljače za svoje građane. Kršeći do te mjere ljudska prava da možemo ozbiljno razmišljati o tome da ponudimo azil Austrijancima koji će željeti izbavit se od toga dolaskom u Republiku Hrvatsku. Da ne kažem to da izlaze sada iz dana u dan ozbiljna znanstvena istraživanja o tome koliko su mjere kakve su do sada viđene od lockdowna do potvrda ove vrste potpuno neučinkovite. Držat ću se citata. Dakle, govoreći o covid potvrdama ovo izvješće kaže, citiram: „Cilj je te sigurnosne mjere onemogućiti ulazak osoba u određene prostore ako ne predoče dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti kako bi se u što većoj mjeri spriječilo daljnje širenje zarazne bolesti.“ Dakle, primarna svrha barem ova navedena je spriječiti daljnje širenje zarazne bolesti. Dalje kaže, citiram: „Po pitanju koristi covid potvrda u svrhu smanjenja i sprječavanja širenja zaraze različite studije pokazuju da su cijepljene osobe znatno manje podložne zarazi nego necijepljene. Različite studije. Koje studije? Kada su objavljene? Mi smo se ovdje jasno referirali na članak u Landsetu iz rujna koji je govorio o tome da i cijepljeni šire zarazu i molili, preklinjali da uvedete testiranje na ulazu u bolnice. Mjesecima je zaraza prodirala u bolnice preko cijepljenog osoblja koje ste uljuljkali covid potvrdom, nisu se testirali.

Vi ovdje navodite neke različite studije. Jedino što je citirano je pomoćnica gospodina Capaka je navodila australski portal, neki bezvezni news portal. To je kao da ja sad ovdje oko epidemiologije citiram meni omiljenu stranicu nogometne ikone koja je sjajna, ali ne bavi se ovim stvarima. Citiram dalje: „Također manje su mogućnosti da cijepljeni prenesu zarazu drugim osobama u okruženju u usporedbi sa necijepljenim.“ Manje su mogućnosti. Koliko su manje? Koje studije to pokazuju i koliko je prihvatljivo, dakle neprihvatljivo je da osoba sa 30 metaka u kalašnjikovu uleti i rafala, ali je prihvatljivo ako nije 30 metaka nego 10 evo ako je trećinu samo prenose u odnosu na necijepljene. Koliko? Koje studije? Puna su usta znanosti, a nigdje ništa egzaktno, samo gatanje. Covid potvrde mogle bi ubrzati povratak normalnom životu i povećati gospodarsku aktivnost uz smanjeni rizik od prijenosa virusa? One bi mogle pridonijeti osjećaju sigurnosti prilikom odlaska na događaj itd. Dakle gataju moglo bi, pa ćemo ih uvesti. A to što nam praksa pokazuje da ne mogu nego da su postale dozvole za širenje zaraze, ravnatelj Varaždinske bolnice vam je to davno javno rekao da su cijepljeni koji se ne testiraju medicinsko osoblje unijeli zarazu to nema veze. Stoji ovdje i sljedeće. Vlada je ukazivala na citiram moralnu obvezu svakog građanina da cijepljenjem doprinese sprječavanju širenja zaraze. Prijatelj mi kaže cijepljen čovjek, on cijepljen je dobio covid i prenio ga je svojoj staroj majci.

Studija klinike u Clevelandu vi ovdje navodite pa zašto onda diskriminirate preboljele. Imamo replike poštovane zastupnice Marije Selak Raspudić.

I u njemu je otkrio ovo o čemu govorimo da i cijepljeni prenose virus, ali necijepljeni 3 puta više. Necijepljene eliminiramo tako što ih testiramo prije ulaska u bolnicu, ali cijepljene nitko ne testira. I mi ovdje eksplicitno čitamo o kirurzima, ostalom medicinskom osoblju itd. koje je bilo cijepljeno, sada se prvi put testiralo i vidjelo se da su i oni zaraženi. Nakon što su dobili rezultate tog istraživanja nisu ih primijenili u djelo. Nisu učinili ništa da bi zaštitili najranjiviju društvenu skupinu bolesnike testiranjem svih. Kako to razumjeti? Jednako kao i ovo s preboljelima koji nemaju prava, imaju manja prava od cijepljenih a prema svim studijima su više zaštićeni od njih prema podacima iz ovog [[Upadica: Vrijeme.]] izvješća. To mogu objasniti tako što su ovo bile političke, a ne znanstvene odluke. Govoreći o prijavama nus pojava pa i onih za koje sumnja da su umrli od posljedica cijepljenja u ovom izvješću se isprazno metodološki kaže. Citiram, kako bi se ocijenila uzročno posljedična povezanost nus pojave i smrtnog ishoda s cijepljenjem za svaku prijavu provodi se temeljita znanstveno stručna ocjena svih dostupnih podataka i medicinske dokumentacije koja u slučaju smrtnih ishoda uključuje i potvrdu o smrti i nalazu obdukcije ako je provedena. Onda spominju kasnije konzultacije sa specijalistima ako je potrebno. Ovo je izvrsno, ovo je metodološki ispravan zdravstveni pristup, ali sad se ja pitam zašto ista metodologija ne koristi se i za umrle od Covida.

Poštovani zastupniče i kolega, mene interesira iako načelno znam vaš stav ali da ga potvrdimo, da ga čujemo još jednom kako vi gledate na taj nasilan pristup jedne Covid represije prema našoj djeci što maloljetnicima ovaj što baš djeci u razvoju kada znamo znanstvene studije koje čitamo, koje su dostupne da nam dječica hvala Bogu nisu toliko ugrožena, a imamo empirijska, imamo iskustva. Mi imamo iskustva da dijete od 2,5 mjeseca preboli to, pojede to za 6-7 dana. Naravno Bogu hvala da je tako, neki nastradaju.

Nakon što znanstvene studije nedvojbeno pokazuju da i cijepljeni mogu širiti zarazu, nakon što nedvojbeno pokazuju da je rizik od hospitalizacije ili težih ishoda kod djece i mladih gotovo zanemariv bilo kakva prisilna cijepljene djece direktna ili indirektna je monstruozna. Čemu? I ako ga cijepiš dijete može prenijeti zarazu neće baku i djeda zaštiti, a za njega samog cijepljenje ne znači ništa jer su rizici minimalni osim kod imunokompromitirane djece ali kod njih je svaka druga viroza respiratorna može biti takva, opasna. Dakle, jedini razlog može biti jedna ja sam to nazvao da oni djeluju kako nekakvi uspaničenih Pfizerovi komercijalisti na rasprodaji, da se ne baci sad daj što daš ili da zataškaju vlastite propuste onda upadaju u tu sve dublju spiralu. Poštovani kolega Raspudić kako komentirate dvostruko s mjerilima dakle ja bih evo bih pohvalio isto našeg ministra Vilija što nije nosio masku kod urara i potičem ga da to ne radi inače.

Jednom zgodom sam pitao predsjednika Hrvatskog sabora odmah na početku jer volio bih da bilo tko od vas pokuša disati pod ovim, na što mi je on odgovorio pa ono nemojte dolaziti u sabor.

Pa bih volio evo i da vi ministre danas ako i možete ubuduće date naputak svim ljudima koji imaju dakle respiratorne probleme, dakle tipa mene još 6 mjeseca života da kažete predsjedavajućima evo da barem mi budemo [[Upadica: Vrijeme.]] bez maske. Kolega Kujundžić, danas je još uvijek vrlo zamućena granica između nečega, a odmutit će se sigurno slijedećih godina, ispitivat će se i što su radili pojedini znanstvenici i kako su išli putevi novca i što je bilo istina, što nije. Zamućena granica između nečeg što je epidemiološko sredstvo za zaštitu života i zdravlja ljudi i nečega što je neka vrsta političkog vjerskog simbola gdje su pokazuju pravovjerniji, moralniji oni koji misle i na druge i na sebe i pokorno slušaju ono što im se kaže od onih istih koji su im ranije govorili drugačije, koji im već sad ponovo govore ono što su govorili ranije. Dakle, nemam drugog objašnjenja. Ja ću ponoviti samo jednom sad je očito da veliki dio ovog što se radilo nema nikakve veze sa znanošću i sa zdravim razumom nego je riječ o dogmi, politici dijelom i kriminalu. Pa poštovani kolega često spominjete taj Lancet kao netko tko je i sam objavio u Lancet …/nerazumljivo/… članak moram vas upozoriti da ta studija na koju se kontinuirano pozivate koja je rekla u jednom dijelu da i cijepljeni u kućnom setingu, dakle u bliskom neprekinutom kontaktu mogu prenijeti virus u svom zaključku izrijekom navodi, a ja znam da vi tako dobro znate engleski, pa mogu samo zaključit da namjerno manipulirate, izrijekom navodi da cijepljenje smanjuje rizik od infekcije delta virusom i da ubrzava gubitak virusa iz organizma, dakle da neminovno nije isto i ne prenose isto cijepljeni i necijepljeni zarazu. I još jedna stvar, dakle to uvjeravanje da su cijepljeni i netestirani proširili virus, pa zato imamo 14.000 mrtvih, pa ni u jednoj zemlji EU gdje smrtnost nije rasla otkad je došlo cjepivo nisu testirali cijepljene na ulazu u zdravstveni sustav i nigdje nije rasla smrtnost kao kod nas. Ja ruski rulet sa životima ljudima ne želim igrati, dakle je li vi tvrdite… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] , ne, ne, to da cijepljeni prenose manje [[Upadica: Molim vas]] Postavio sam jasno pitanje, koliko manje? Je li može 10 metaka u kalašnjikovu ako nije 30, ako nije pun šarž.

Citirao sam vam ravnatelja Varaždinske bolnice, dolazi s druge strane, jel čovjek laže, dakle je li vi tvrdite da nijedan cijepljeni medicinski djelatnik nije unio zarazu u bolnice, otkud je došla zaraza, otkud je na Vrapče došla zaraza? Dakle, ajmo biti odgovorni do kraja prema životu i zdravlju ljudi. U trenutku kad se pojavila ta sumnja u Lancetu mi smo počeli govoriti o tome, a to je potvrđivala kasnije i teorija i praksa uključujući i saborske klupe, uključujući i ministre i glasnogovornika vlade i pomoćnika gradonačelnika Grada Zagreba, da ne idem sada, sve triput cijepljeno, sve poslije zaraženo. Ima povreda Poslovnika, poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Moram ja reagirat kad niste vi predsjedavajući. Kolege iz Kluba HDZ-a nemaju hrabrosti udariti repliku kolegi Raspudiću, pa onda glasno njurgaju u kao, kao da smo na nekakvom zoološkom vrtu tu u svojim stolicama umjesto da se uključe aktivno u saborsku raspravu. Tako da bi molila za minimum civiliziranog diskursa, ako želite komentirat imate pravo dignut repliku, ne bojte se, neće vas pojesti. Ja sam upozorio poštovana kolegice, a vi dobivate treću opomenu i temeljem čl. 240. st. 2. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Slijedeća povreda Poslovnika poštovani zastupnik Ivan Ćelić. Poštovani kolega Raspudić, povrijeđen je čl. 238., iznošenje neistina i omalovažavanje institucija, dakle nemojte spominjat Vrapče u tom kontekstu jer govorite potpune neistine. Pozivate se na znanstvene članke kao znanstvenik. Ja ću vam samo reći jedan podatak Američkog centra za kontrolu bolesti. Dakle, osobe koje su cijepljene i koje su necijepljene mogu prenosit bolest.

I vi dobivate opomenu jer ste ovo bili napravili repliku, a ne povredu Poslovnika. Slijedeća replika poštovani zastupnik Jure Brkan. Poštovani zastupniče, kažete ruski rulet ne želite igrati, u stvarnom životu igra se i najopasnija varijanta u mecima, ali isto tako varijanta kojom se vi igrate, igrate se riječima i tako taj ruski rulet kojega vi igrate, a poziva se ponovo na Lancet kao što je maloprije kolegica rekla tamo stoje egzaktne brojke, pa kaže da je stupanj prijenosa u prvom mjesecu 88% spriječen prijenos koji opada do 5. mjeseca na iznos 47% prijenosa bolesti SARS-CoV-19 u slučaju kad je pacijent cijepljen. To je i dalje daleko više od necijepljenoga pacijenta koji prenosi u 90%-tnoj i većoj slučajnosti. To kad vi sve izvrćete kako vi želite to je ruski rulet kojega neko sluša i neko se primi za te vaše riječi i u konačnici dolazi do fatalnog ishoda i do smrti necijepljenih pacijenata u splitskoj bolnici.

U ruskom ruletu je jedan od 8 ili 9 metaka, a kod vas je jedan od dva metka i to puštate u bolnice. Imate obraza meni govoriti da ja igram ruski rulet. Lijepili ste nama na čelo na vašoj duhovitoj Facebook stranici broj umrlih, koliko ih vi nosite na duši od 9. mjeseca do danas, što ste kao Pfizerovi komercijalisti slijepo gurajući covid potvrde puštali da medicinsko osoblje zaraženo se ne mora testirati da ulazi u bolnice. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Željka Sačića.

Hvala vam dragi predsjedavajući, poštovani ministre i suradnici. Opet ću iskoristit priliku zahvalit se svom osoblju koje brine o ljudima koji su se zarazili i koji su hospitalizirani. Imao sam osobnih iskustava, nisam ja bio tako strašno bolestan kao mnogi drugi, al sam bio bolestan do razine da sam morao, imao sam upalu pluća, pa vrlo kratko, ali sam bio pun virusa.

Ja pitam pa kako se usuđujete doć, zarazit ćete se, veli moramo ko će, hvala Bog evo. I dajte im, dajte g. ministre, nađite neki model tim ljudima, oni su doista na prvoj crti. To je kao da imamo specijalce i ljude branitelje koji brinu negdje nešto drugo, ali imamo one koji probijaju prvu crtu, minska polja, mitraljeska gnijezda i sve ostalo, e to su vam ti u bolnici i njima doista morate dat g. ministre morate ih pogledat molim vas lijepo. Morate njima dati, to je moralna obaveza, određenu satisfakciju, kakvu god. Ali istodobno imamo jedan drugi problem, velik problem dragi prijatelji, a on se odnosi na model na trenutak kada mi sami osjetimo da smo zaraženi, pa onda odemo na testiranje, mi imamo subjektivni osjećaj da nešto ne valja, pa onda odemo na testiranje dal neformalno, formalno u ljekarnu ili gdje to već traje, pa se dogodi pozitivno i onda panično ili smireno zovemo svog liječnika obiteljske medicine. I liječnik obiteljske medicine, a u Zagrebu to funkcionira hvala Bogu dosta dobro, on kaže otprilike ovaj gledajte temperaturu, šta već ide paracetamol i andol i Bog te pitaj kaj sve ne, ako je neka upala, ako je kašalj itd. i to otprilike to ide. To vi jako dobro znadete. U bolnici sam tako upućen, veli problem nastupa 6., 7., 8. dana i tu ako liječnik opće medicine ne reagira na način kako treba reagirat vi imate hospitaliziranog čovjeka za dva dana, 9. dan kada dođe moguće je već kasno. Zašto? Jer se za 2 dana ako ima upalu pluća, a ne reagira se sa određenim lijekovima, ne možeš doći do liječnika, ne možeš ga nazvat, relativizira se, ne može te vidjet, ne može te slušat, logično ili nemaju posla, imaju za pacijente vremena ili su obuhvaćeni nekim drugim poslovima sada naši liječnici, naši doktori, naše medicinske sestre i ti imaš temperaturu koju misliš bit će bolje, bit će bolje i događa se drama. E to je ono na što trebamo vi u stožeru i kakav naputak morate poslati na teren i tu, tu vam je najslabija točka. U tom 7., 6., 7., 8. danu vam nastupa katastrofa na koju morate reagirat. U selu je problem. Sad sam bio tamo, evo sjeverozapad Hrvatske. Konkretno bi vam mogao reć općine, mjesta gdje se liječnici uopće ne javljaju ovaj ljudima koji su oboljeli, o starim ljudima da ne govorimo. Oni nisu vični u tome i oni budu doma 3-4 dana u temperaturi 39, 5. dan dođe hitna, kraj priče, respirator, na respiratoru znamo šta je. Prema tome, kad bi u Hrvatskoj g. ministre učinili profilaksu da daleko bolje, daleko brižnije, daleko stručnije vodimo računa o tih prvih 5-6 dana liječenja covid pacijenata koji imaju subjektivno osjećaj da je sve okej bilo bi bolje. Ja sam nakon 4. dana liječenja molim vas svima u klubu saborskom napisao poruku gospodo ja sam pobijedio koronu, nakon 4. dana sam ja to napisao nažalost, takav dojam sam imao, drugi dan sam završio na hitnoj. To je vrlo opaka i podmukla gdje bez liječničke stručne pomoći ne možemo izać. Prva je poštovani zastupnik Ivan Ćelić. Hvala g. potpredsjedniče.

Mi jako dobro znamo da je ta granica prelaska iz prvog u drugi tjedan najopasnija i ona je moguća komplikacija hoće li biti ili ne. Ali vi ste zanemarili i vjerujem ne namjerno izostavili jednu činjenicu da cijepljene osobe imaju značajno manji rizik, 25 puta manji rizik da završe u bolnici i umru u odnosu na necijepljene.

Hvala vam lijepo. Slažem se s vama da prema empirijskom iskustvu, prema obiteljskom, mom iskustvu šire i uže obitelji, ljudi moji dragi i rođaci i najbliži koji su se cijepili su relativno lako prošli to, taj dio priče koju sam ja zaglavio. Međutim, pojavljuje se njima, evo već su drugi put u prilici sa 39 i sa upalom pluća. Ali slažem se s vama da u tom dijelu prvom odgoda 30% na kraju krajeva vidjeli smo ovaj nas, ovih koji su ljudi, koji su cijepljeni, manje dolazi, manje dolazi u priliku tog smrtonosnog ovaj stadija jel. No imamo i drugu stranu te priče ne znamo siva je zona nus pojava. Uvaženi kolega Sačić, vi ste nam ispričali svoje iskustvo. Ja imam svoje iskustvo prije nego što sam se mogla cijepiti prije nego što je cjepivo uopće bilo ja sam mislila da se ujutro neću probudit. Nisam završila u bolnici i nisam imala respiratornih problema, cijepila sam se dva puta, cijepit ću se i treći, cijepila sam se i treći put, cijepit ću se i četvrti i peti i koliko puta treba. Zašto? Zato što vjerujem znanosti zato što vjerujem onima koji se u to razumiju. Dakle, ostajem u domeni onog što znam. Vi ste bili jedan od onih koji je mene prozvao sa govornice kad sam s govornice rekla ljudima cijepite se, kad sam govorila o covid potvrdama koje nije uvela Hrvatska i koje je uvela EU da sam fašist.

Mogu odgovorit. Meni je prije svega drago draga poštovana kolegice i gđo. da ste prebolili covid. To je stvarno drama bila onaj prvi puta, prvi puta. Ovaj ja, ja se veselim da je vama cjepivo pomoglo i da vas, da vas miče od te smrtonosne zone i daj Bože svakome tako u Hrvatskoj da bude, a prozvao sam vas tada jer ste malo ružno, ja sam subjektivno to, ja sam to protumačio da im ne treba dat hranu, vodu, da ih treba u žicu, okej, to je moj subjektivni dojam. Al dal ću se cijepiti ili neću, ja se nadam da neću, ja se nadam da neću, da ću nekako probat, meni je najveći problem dijabetes i ako skinem dijabetes ja ću bit manje rizična skupina. Ja sam zbog dijabetesa imao najvećih problema. Poštovani kolega, vi vrlo emotivno razgovarate u svim svojim nastupima vezano za ovu tematiku. Ja vjerujem da ste vi iskreni i pošten na koncu čovjek i da to sve što kažete zaista tako i mislite. Međutim, ja imam tu dileme i pitanja i izuzetno vam je žao i stalo vam je do zdravstvenih radnika, cijenite njihov trud, žao vam je djece, svi smo bili i nesretni i tužni što nam djeca ne idu u školu, što imaju, socijalno su izolirani što imaju različite psihološke traume, žao vam je isto tako svima nama starijih naših sugrađana. Tu smo bili nesretni što su nam u staračkim domovima odvojeni od svojih obitelji. Što nudite, nećete cijepljenje i proklamirate politički stav vaše stranke da ne treba cijepiti se, ne treba se pridržavat mjera, maski, što vi nudite?

Nama je to sloboda, svako kako to, bar sad kad nije obavezno, u Austriji moraš i gotovo, ali ako je na slobodu neka svako osjeti kako hoće ili neće. Tako da bi se ja ogradio od vas, mi ne kažemo nemojte se cijepiti i ovaj moj iskaz je svak nek odluči kako, ustavno je pravo i kako mu dozvoljava njegovo tijelo i subjektivni dojam. Ali slažem se s vama ovaj, zapravo svi se u tome slažemo da je to vrlo, vrlo podmukla bolest i najgluplja izjava kad neko kaže da virus ne postoji, jučer sam to čak čuo. To je preglupo, preužasno, to treba, ali prema njemu probajmo, probajmo ići na način, on je nepoznata stvar, koji bi mogao bit učinkovit.

Morate znati da 80% svih oboljelih od covida su u svojoj skrbi imali obiteljski liječnici, a ostale teške kliničke slike s kojima je jako teško raditi i boriti se je završilo u bolnicama. Druga stvar što se ne mogu složiti, čak ste digli i povredu Poslovnika na kolegicu Kekin, liječnicu kao i mene, koja je, govorimo o dobrobiti cijepljenja. Naša je dužnost da govorimo o onome što kaže struka i znanost, a vaše je hoćete prihvatit ili ne. Velite imate dijabetes, ja sam dijabetolog. Vjerujte li vi svom dijabetologu? A kad vas poziva na cijepljenje onda mu ne vjerujete. Jedino što se možemo složiti da problemi postoje, imate nezadovoljne pacijente i nezadovoljne djelatnike i zato još jedanput pozivam ministra da pozove za zajednički stol sve dionike u zdravstvu da razgovaraju i riješe probleme. To je, ako je tako izašlo iz mojih usta onda čisti lapsus, kak, kak ne bi liječnici imali posla, oni baš zato što imaju posla ne mogu se javljat, prema tome to je lapsus. A s druge strane ovo, gledajte postoje određene sumnje, šta sad, ne možemo okretat glavu da ljudi iznenadno umiru, cijepe se i iznenadno umre, možda je slučajno, ali nedovoljno se to demistificira i onda stvara upitnike, onda stvara, a s druge strane ovaj neki ljudi koji su došli do tih podataka o cjepivima u BiH nažalost kažu Vlada Federacije BiH kaže za neka cjepiva kaže onaj koji ima kardiovaskularnih problema, koji ima dijabetes, ima ne znam neke, neke ovaj rezerve da sad ne kažem nešto drugo znači izloženi smo informacijama, a naš stožer civilna zaštita nedovoljno o tome govori i onda stvara, onda stvara eto upitnike iznad glava. Poštovani kolega Sačić, vi ste pogodili u svom dijelu temu oko liječnika, ne da oni zbog svog nemara ili zbog toga što im se ne radi nego zbog toga što ima ambulanti na selima gdje dolaze jedanputa ili dva puta tjedno da liječnici imaju previše pacijenata na svojoj brizi o kojima ne stignu, ne da ne žele, nego ne stignu adekvatno vodit brigu, ne stignu posvetiti onoliko vremena koliko bi trebalo. U ruralnim sredinama gdje postoji nekoliko stanovnika, otiđite na Banovinu pa vidite tamo kako ljudi žive i gdje je njima liječnik, gdje je liječnik onima u Dvoru, gdje je liječnik onima u Dubici i kako oni do njega dolaze i često puta sami zbog svoje tvrdoglavosti i udaljenosti i prepreka koje imaju da dođu do liječnika ostanu kod kuće, trpe simptome i onda kad dođe vrijeme za hitnu onda je već pomalo i kasno.

Bio bi proklet kad bi rekao da liječnici namjerno ne rade.

I slikanje pluća kaos i onda peti dan dobi antibiotik, Bogu hvala da ostane živa. … [[Upadica: Ne razumije se.]] Je cijepila se 3 put teta i mene kritizirala niš vrag ti budi da se cijepi ne bi završil u bolnici i sve me sram bilo zbog toga da me teta kritizirala.

Poštovani ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege s obzirom da dolazim iz Dubrovnika iz Dubrovačko-neretvanske županije najprije svim Dubrovkinjama i Dubrovčanima čestitam dan grada i blagdan Sv. Blaža Vlaha dubrovačkog zaštitnika.

Rado je čitam i rado je slušam kad god sam na Korčuli. A isto tako rado čitam dr. Iva Ivića koji je šef infektologije u Splitu. Pa ću vam pročitati što mi se čini da je jako dobro za ovaj uvod, citirat ću ga. Ja u svom životu kaže Ivo Ivić, u svom radnom vijeku od 40 godina nikada nisam vidio teže kronično bolesne ljude koji uz to još nisu ni cijepljeni. Ti ljudi dolaze umrijeti u bolnicu jer se na njih, jer njih ni na koji način ne može spasiti. To su ljudi bez tlaka, bez kisika, u groznom stanju i kojima nikakva moderna medicina ili naša volja ne može pomoći. Mladih ili mlađih osoba ima jako malo, ali onih od 80+ godina ima koliko god hoćete i jednostavno ne mogu vjerovati koliko ih ima i stalno sam sebe pitam odakle dolaze ti ljudi. Svaki dan rijeka staraca teče prema KBC-u Split, mnogi od njih su u zapuštenom stanju, a odgovorno tvrdim da njih petina koji su umrli nisu trebali umrijeti samo da su bili cijepljeni. Vrlo često imamo slučajeve da samo dan prije na liječenje primljen pacijent umre odmah sutradan kazuje dr. Ivić. Stalno se postavlja isto pitanje zbog čega se ti stari ljudi koji boluju od mnogih kroničnih ili onkoloških oboljenja ali i zbog svoje životne dobi nisu cijepili. Odgovor je uvijek isti, odreda svi oni odgovaraju, kako su im njihovi mlađi ukućani rekli da se ne trebaju cijepiti ili da se ne cijepe. A ti stari ljudi ovise o svojoj djeci ili o unucima i oni slušaju tu svoju djecu jer koji puta usprkos mudrosti koju su stekli kroz život treba i djecu poslušati kazuje dr. Ivić. Postavljam pitanje tim antivakserima gdje biste danas vi bili da su vaši roditelji koji sada umiru bili antivakseri u vašem djetinjstvu. Komentar je dalje zadah smrti kao nikad do sada širi se Splitom dnevno po 16-tak umrlih. Zašto ovo govorim? Ovo govorim iz razloga što i danas ovdje, ne samo danas ovdje već dugo vremena se postavlja pitanja Covid potvrda koja priznali mi to ili ne na određeni način sili ljude na cijepljenje, sili. Ja to ne bježim reći da ljudi, da država uvođenjem Covid potvrde te na određeni način usmjerava na cijepljenje.

Prema tome, o tome što se tiče opravdanosti Covid potvrde. I onda kada mi govorimo o tome treba li ili ne treba Covid potvrda ili idemo na referendum da se one ukinu, da se stožer razvlasti i da se odluke donose 2/

Dakle, oni ne vrijede jer su, jer su donesene običnom odnosno kvalificiranom većinom.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zastupniče Bačić, žao mi je što nema ovdje niti jednog predstavnika niti MOST-a, niti Domovinskog pokreta inače bih njih to pitao, ali sad pitam vas. Kako biste vi objasnili, ja to objašnjavam zlorabljenjem politike, politikantstvom, zlorabljenjem jada ljudi da na prosvjedima budu njihovi članovi kad se govori da su škole postali logori, da su obmanuti ljudi u školama, u smislu da će silom protiv volje roditelja se tamo cijepiti djecu, gdje ljudi govore da treba razbit prozore škole i skočit van, njihova djeca da ih ne cijepe, optužbe da je cijepljenje zločin protiv čovječanstva, da se ubijaju djeca, radnici, seljaci, itd.

Ako nam podaci koji se dadu iščitati iz ovog Izvješća o broju umrlih koja je itekako, koja je brojka itekako posljedično povezana sa brojem necijepljenih, nije dovoljna, ja ne znam što drugo može biti argument.

Hvala g. potpredsjedniče, poštovani zastupniče Bačiću, meni je vrlo čudno što proteklih dana svi ti zagovaratelji velikih ljudskih prava i osobnih sloboda nisu reagirali na nadolazeću diskriminaciju prema djeci koja su cijepljena koja su u manjini.

Dakle to je jedan pokret, jedan fenomen koji se događa u cijelome svijetu, gdje ljudi, ne samo da prosvjeduju, nego da i fizički nasrću na one koji drukčije misle, na predstavnike medija koji nastoje objektivno prenijeti informacije, dakle nijedno stručno društvo ne govori ovo što govore pojedinci koji se pozivaju na neke eminentne medicinske časopise. Dakle, to je interpretirati znanstvene rezultate, i za to treba imat znanje. Zaštita ljudskih prava je prvenstveno doseg demokratskih sustava, a u tim demokratskim sustavima se propisuju okolnosti u kojima se mogu suspendirati određena ljudska prava i tu uopće nema dvojbe među nama, uopće nema dileme. Ali, moramo znati da je temeljno osnovno prvenstveno ljudsko pravo je pravo na život. Pretpostavka pravo na život je pravo na zdravlje. Prema tome, vaše pravo mahanja rukom prestaje tamo gdje počinje moj nos ili moja glava i to moramo biti toga svjesni da ne možemo se pozivati na ljudska prava kad pored vas umiru ljudi kojima mi ne štitimo zdravlje. I nema niti jedna država pravo to mirno gledati ... [[Govornik se ne razumije.]] ruku i reći neću, čuvat ću neko apstraktno pravo u trenutku kada temeljno ljudsko pravo se gazi i o njemu se ne vodi račun. I to je ono što je nedopustivo da mi uopće možemo razgovarati o drugim ljudskim pravima [[Upadica: Vrijeme.]] dok, ako nismo u shvatiti [[Upadica: Sljedeća replika.]] tom čovjeku njegovo osnovno ljudsko pravo, to je pravo [[Upadica: Poštovani zastupnik.]] na život, pravo na zdravlje. Pa evo, ovdje u sabornici svjedočimo već mjesecima izjavama pojedinih zastupnika oporbe, prije svega, Mosta i Domovinskog pokreta koji praktički svojim izjavama u potpunosti negiraju cjelokupnu medicinsku zdravstvenu struku. S jedne strane govore kako medicinski djelatnici podnose izvanrednu žrtvu doista u bolnicama, izvanredne napore podnose kako bi pomogli tim istim bolesnicima, a kada im isti ti ljudi, stručnjaci iz struke medicinske kažu da se trebaju cijepiti, da trebaju nositi zaštitne maske, da trebaju provoditi ostale mjere zaštite protiv Covida, onda kažu da to sve skupa ne vrijedi, da to sve skupa nije potrebito, itd. Doista se postavlja pitanje, osnovno pitanje, da li mi vjerujemo ili ne vjerujemo u medicinsku struku.

Ja sam svoju uvodnu raspravu započeo sa sv. Vlahom, jučerašnjom sjednicom Gradskog vijeća Dubrovnika, nagradu gđi. Ljiljani Betica Radić za njezin doprinos u ovih 18 ili 20 mjeseci od kada je započela epidemije Covida koja se dnevno bori za život svakog pacijenta koji dolazi u Dubrovnik. Ako netko ima znanja, citirao sam i dr. Iva Ivića u splitskoj bolnici koja ima .../nerazumljivo/... imam i druge bolnice, ja sam naveo te dvije s obzirom da se radi o ljudima koje, eto, znam, pa ako u razgovoru s tim ljudima, čitajući ono što oni pišu, slušajući što govore, mnoge stvari bi bile jasnije onima koji zagovaraju ukidanje određenih mjera, pa ako hoćete i Covid potvrda, to znači ili cijepljenje ili testiranje jer da time kroz donošenje takvih mjera mi zakidamo njihova prava.

Nedavno sam gledao jednu emisiju na javnoj televiziji i pitao je voditelj gosta, vidite li razliku između Mosta, Domovinskog pokreta i Suverenista i taj komentator, gost kaže, nema nikakve razlike osim što je jedna među njima cijepljen. I oni su prepoznali tog jednog i odmah su ga izbacili iz stranke. I sad opet slušamo već uporno danima i mjesecima kako nas uvjeravaju da oni koji nisu cijepljeni točno znaju kako se osjećaju oni koji su cijepljeni. Oni vam govore koje su vam nuspojave kako ćete proći itd., a nemaju to u sebi to cjepivo za koje su rekli da fašistički izum da je to eksperimentalno da jednostavno ne radi nikakve učinke. I dana opet ustraju na tome.

Pa samo kratko bi htio poštovanom kolegi Boriću reći prvo, povreda Poslovnika Članak 238., ono neprimjerno ponašanje u saboru. Naime, netočni navod je iznio u Klubu suverenista imaju dvojica cijepljenih, a ne jedan.

Kolega Boriću u izvješću koje nam je dano i iz kojega možemo iščitati u tablici slijedeće podatke da je u izvještajnom razdoblju od zadnjeg izvješća stožera broj preminulih slučajeva oboljelih Covidom koji nisu cijepljeni 2901, a broj preminulih slučajeva dvijema dozama

Ja to ne mogu, ne znam meni je, inženjer sam pa možda previše polažem na matematiku i statistiku puno više nego na dojam koji se može stvarati u javnosti.

Ja bi bio u stvari meni je svejedno, bilo bi bolje da ovakvu repliku niste uopće rekli.

Takav stav je kriv, naopak, kakve to ima veze, a to je s jedne strane.

Dakle, to što vama možda Ustav smeta što je takav, što mi taj Ustav poštujemo to je vaš problem [[Upadica: Vrijeme.]] ali takav pristup je kriv, naopak. Povreda Članka 238., ponovno vrijeđanje zastupnika i zastupnica i to evidentnim izvrtanjem onoga što je kolegica rekla. Dakle, kolegica kaže da bi politički konsenzus doprinio društvenom konsenzusu jer neki dio građana Hrvatske se nije cijepio i imao je otpor zato što se donosilo običnom većinom odnosno HDZ-ovom jer ima otpor prema HDZ-u. Dakle, govorila je općenito o atmosferi u društvu.

Slijedeća povreda Poslovnika poštovani zastupnik Josip Borić. Članak 238., uvažena kolegica ponovno ko isto što je rekla gospođa Kekin, a to je da oni kontroliraju kao oporba ovaj dio ljudi koji se ne želi cijepiti i ne želi ništa. Dakle, to vi možete razumjeti što ste izgovorili.

Znači da sugeriraju da to ne rade, a to baš i nije za tu stranku onako kako oni govore.

Povreda Članka 238. našeg Poslovnika, koliko ja znam nema nigdje da u saboru postoji prevođenje s hrvatskog na hrvatski. Mi smo sad imali slučaj da je uvaženi zastupnik Borić nama prevodio s hrvatskog na hrvatski način na koji je netko nešto rekao. Pa to nemamo. To nemamo ni u Poslovniku ni nigdje. Dobro vi ste sad tumačili tuđe misli, to možemo reći i za prethodne zastupnike pa onda i vama opomena. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Bačić.

Dakle, poštovani kolega Bačić, vi ste u svom izlaganju govorili dosta odnosno čitali ste vrlo emotivno riječi što smo imali prilike u javnom prostoru čuti gdje kaže netko tko je cijepio svoju djecu danas se ne cijepi il ta djeca kažu nemojte se cijepit. Ono što je meni bilo zastrašujuće mislim da je ponedjeljak ili utorak podatak da se je u Splitu u Spaladium arenu nakon toliko velikog broja mrtvih cijepio slovom i brojkom prvi put jedan jedini čovjek. I ono kako stvari stoje meni se čini da mi nećemo uspjeti postići tu veću procijepljenost, a jedan od elemenata koji treba bit bi trebala biti veća procijepljenost. Što mislite, imate iskustvo, imate političko iskustvo, koji su razlozi kod nas zašto se ljudi odbijaju cijepit? Ljudi jednostavno oni koji su se odlučili ne cijepit, pa naš kolega Sačić nakon svega ovog šta je rekao je rekao da se on najvjerojatnije neće cijepit.

Pa mislim da ćemo poštovana kolegice Mrak-Taritaš prema procjenama koje sam čuo doći negdje oko, između u odnosu na novi popis stanovništva, kada govorimo o, o punopravnom odnosno ukupno ukupnom pučanstvu negdje oko 66-67%, to je otprilike jedan podatak kojega smo na početku mislili da nam neće biti, da nećemo do njega doći, ali ako dođemo na 65-70% ukupnog broja stanovništva to će biti jedan podatak koji će gotovo i mene iznenadit s obzirom kako smo započeli, kako se brojni politički akteri u društvu ponašaju i kako ustvari se protive, pa ovdje i ako hoćete u HS veliki, jedan određeni broj političkih stranaka tom cijepljenje.

To je ono što nam može djelomično i garantirati, ali i spriječiti ovo o čemu danas i je meritum teme, a to su umrli. Mi se pripremamo za turističku sezonu, jedan od uvjeta za pozivanje turista u neku zemlju će biti i postotak cijepljenih u toj zemlji. Konkurencija je nemilosrdna, na bilo koji način će iskoristiti ono protiv nas, a to će bit upravo loša procijepljenost u županijama koje su itekako potentne kada je u pitanju turizam, u pitanju. Prema tome, cijepiti se to je jedino što i znanost i struka govori, a i naš je zadatak kao saborskih zastupnika upravo da ljude pozovemo i da u tom smjeru krenemo jel to je jedina garancija da bi mogli iz ovoga izaći u vremenu koje je ispred nas.

Ona može trajati 10 dana dok se mi ovdje u saboru ne usuglasimo, a na terenu će, na prostoru će ona buktiti ta ista epidemija.

zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Imala sam ideju imati jednu raspravu, ali koji je to čovjek koji se ne predomisli da ne kažem žena i predomislila sam se i govorit ću nešto posve malo odnosno ne posve nego drugačije. Imamo dvije činjenice, jedna činjenica je slaba procijepljenost i druga činjenica je veliki broj mrtvih. Nakon svih ovih rasprava, nakon svih napora mi imamo te dvije činjenice koje su neupitne i koje su neupitne bilo kom i ja bih htjela govoriti nešto o odgovornosti, odgovornosti svih nas koji dođemo za ovu govornicu i koristimo ovu govornicu da šaljemo poruke javnosti koja nas sluša, da šaljemo poruke jedni drugima. Dakle, svaki put kad je riječ o koroni kad sam izašla za ovu govornicu sam rekla slijedeće, poruka svima je cijepiti se. Kad sam izašla na ovu govornicu jednom prilikom i govorila o potrebi uopće covid propusnica odnosno bez obzira kako ih zovemo onda je jedan naš uvaženi kolega me drugi dan prozvao fašistom i rekao je da sam gora nego što su bili fašisti prema Židovima u Drugom svjetskom ratu. Predsjedavajući kad je bila povreda, kad je bila zapravo povreda predsjedavajući je rekao da to nije čuo, to vam je odgovornost, odgovornost za izgovorenu riječ. Odgovornost za sve ono što za ovom govornicom kažemo. Ona odgovornost, jednog dana ćemo se pitati čija je odgovornost da imamo tako mali broj procijepljenih. Ali, kolege iz HDZ-a, da li se ikada, ali baš ikada i najmanje pitate da li tu postoji nekakva i vaša odgovornost? Jer kad je sve dobro, onda je to velika pobjeda HDZ-a, a kad je loše, onda je odgovornost na svima nama. Dakle, ovdje u sabornici sjede ljudi u ovom trenutku sjedite vi iz vladajućih, sjedimo mi iz oporbe, osim uvaženog kolege iz Suverenista, svi mi iz oporbe smo svaki puta pozivali s ove govornice, cijepite se, važnost cjepiva. Nismo nikad propustili da to kažemo, no, je li se pitate koji put, da li postoji odgovornost za, odmah od početka kada smo bili u onom teškom lockdownu, kad se je mogao održati procesija na Hvaru, gdje se objašnjavalo zašto je moguće održati tu procesiju na Hvaru. Kad se je naš premijer rukovao sa Đokovićem pa to nije bila tema, to nije bio bliski kontakt. Da li se ikada, ali i najmanje pitate da li tu postoji i jedna odgovornost vladajućih za ove dvije činjenice. Taj veliki broj mrtvih koji raste, pogledajte danas je ponovno jedan autobus ili 50-ak ljudi umrlo od korone ili s koronom ili kako god hoćete to zvati. Dakle, kad tu stanemo za ovu govornicu i nešto govorimo, iza toga postoji itekakva posljedica i itekakva odgovornost. Jednako tako, za sve one postupke koje ste napravili i koje ste probali obraniti da baš dobro da ste napravili jer i tu postoji razloga zašto je, pa to je kolege, odgovornost vas ih HDZ-a, vas vladajućih. Jednog dana, mi imamo mrtvih u ovom trenutku otprilike kao što imamo mrtvih u Domovinskom ratu i to svih, i oni koji su bili u ratnim djelovanjima i svih civila. A s tim što postoji jedna brojka koja ne pada, ne pada ta brojka mrtvih. Čija je odgovornost za to sve zajedno? Čija je odgovornost u političkom smislu, a čija je odgovornost u svakom drugom? Čija je odgovornost da se nakon tog broja mrtvih samo još jedan, kao što sam već, 3. put govorim, cijepi u Areni u Splitu. Ja nisam imala nikad problem s ove govornice reći da ću se cijepiti onoliko puta koliko mi kaže da se treba cijepiti. Ali, legitimno pitanje koje u ovom trenutku pitam sve nas, čija je odgovornost za tako mali broj procijepljenih, a broj može samo narasti čistom matematikom i tako veliki broj umrlih od korona, s koronom ili kako god to hoćete zvati.

Ovdje imamo odgovornost jednog dijela oporbe koja s jedne strane zaziva ukidanje potvrda jer bi htjela putovati. A kud će putovati? Dođete u Sloveniju, ne možete ući u benzinsku postaju ukoliko nemate potvrdu, na vratima vas čeka zaposlenik i provjerava da li imate Covid potvrdu. Ako nemate Covid potvrdu, ne možete kupiti gorivo. Dođete u Italiju, slična stvar, dođete u Francusku, na skijalište, ne možete skijati bez Covid potvrde. Ne, zašto? Trebamo se čuvati. Francuzi reklamiraju svoj turizam, ali su poslali i informaciju svima nama, idete na skijanje u Francusku, ako želite skijati, morate imati Covid potvrde pa to napravite onda i vi kad zovete turiste na more. Dakle ja sam s ove govornice u nekoliko navrata govorila o Covid potvrdama. Zašto? Ja ne želim i nikad neću željeti da Hrvatska bude mala zatucana zemlja na dnu rang ljestvice zemalja EU koja će donijeti odluku o ukidanju Covid potvrda i pozvati u zemlju sve antivaksere svijeta, dođite ovdje, imate zemlju u kojoj vam ne trebaju Covid potvrde, koje možete bez tih Covid potvrda šetat se kud hoćete i kako hoćete. Kako to da oni naši koji tu imaju problem s Covid potvrdama, s cijepljenima, kad idu na skijanje nemaju nikakav problem da se cijepe, da izvade tu potvrdu, čak štoviše, idu se cijepiti Johnsonom jer nakon prvog cijepljenja možete dobiti, da se tamo na skijalištu svaki drugi dan uredno testirate, nemaju nikakav problem. Poštovana zastupnice, govorili ste o odgovornosti tko je za što odgovaran vezano za tu pandemiju koja već dugo vremena traje. Nekoliko loših pratećih skandala je pratilo kampanju Cijepi se. Dakle kako vi komentirate najnoviji skandal oko te propale kampanje Cijepi se i koliko i čija je to odgovornost da se tako nešto uopće može dogoditi?

Ajde da malo uđemo samo ne tako daleku prošlost. 2020., mi smo tada imali prvu raspravu, rasprava je bila Interepelacija o radu Vlade vezano uz pripremu uz koronu do duboko u noć. Ministar je prebolio koronu i tu je bio zajedno s nama i meni ga je, moram priznati na ljudskoj razini, bilo žao jer mu je, jer je teško to se nosio i tad smo ga pitali, šta ste napravili da bi kampanja uopće bila, što ste napravili za kampanju. Danas vidimo da ono što je napravio, kao svaki put, ajdemo namiriti sebe i sebi bliske pa nema veze.

Evo poštovana kolegice, ovdje već smo čuli od zastupnika HDZ-a, specijalno g. Reinera kad je izlagao u ime kluba, na neki način nastoji minozirati, je li, i umanjiti činjenicu da smo zaista evo, 4. u Europi, a 8. u svijetu po broju umrlih na milijun stanovnika. Kao, nije to točan podatak, čak je dovodio i u pitanje zašto mi ovdje svi diskutiramo, a nismo medicinske struke, je li? Diskutiramo o nekim temama, o borbi sa pandemijom, a nitko od nas nije medicinske struke, dakle o ovome trebaju samo diskutirati zastupnici koji su te određene struke, što bi značilo da o zakonima vezanim uz pomorstvo, samo pomorci, uz promet samo prometaši. Dakle evo, zašto s njihove strane minoriziranje ovako jednog strašnog podatka o broju umrlih na milijun stanovnika? Tu se u jednom trenutku i spomenule su se i određene statistike, dakle, brojke su takove kakove jesu. Svi imamo zdrave oči i svi znamo čitati. Na milijun stanovnika naš broj umrlih je 13,69. Prva sljedeća zemlja je iza nas 11,1, a onaj koji je najbolji je 0,55. Pogledajte danas, pogledajte sutra, dakle kad govorimo o broju zaraženih, tu smo negdje. Dakle, neki dan malo više, neki dan malo manje i u odnosu na prosjek smo tu negdje. Moje ključno pitanje i to sam nekoliko puta, to ja sebe sama pitam, arhitekt sam, čemu taj veliki, mislim na čemu je tome, da li, da li smo mi nacija bolesnih ljudi sa slabim imunitetom koji se ne žele cijepiti?

Dakle, htjela sam vas pitati, kolegice, kako vi objašnjavate činjenicu da je Hrvatska, kada gledamo period cijele pandemije, 9. ili 8., kako koji dan na svijetu po broju umrlih na milijun stanovnika? Katastrofa. Dakle da imamo u cijelom tom broju ljudi koji su umrli izuzetno visok broj ljudi koji nisu trebali umrijeti odnosno smrti koje su se mogle prevenirati, a da nismo čuli ni od jednog člana Vlade ispriku. Da nitko nije podnio nikakvu odgovornost za to, kao da se to samo po sebi događa, kao da u usporedivim zemljama, sa usporedivim brojem zaraženim nemamo daleko manji broj umrlih osoba [[Upadica: Odgovor.]] Kako možemo [[Upadica: Vrijeme.]] uopće objasniti to [[Upadica: Odgovor.]] da ovdje dođu i niti ne ponude ispriku. Kad vladajući HDZ dođe i ponudi ispriku za bilo šta, onda ćemo reći da su se u Hrvatskoj ipak stvari počele mijenjati. Kad sam se pripremala i razgovarala sam s nekim o raspravi danas i sam rekla, jedina tema današnje rasprave koja treba biti zašto je tako veliki broj mrtvih. Ja odgovor ne znam i to sam par puta s ove govornice rekla, ja sam, s oproštenjem, arhitekt. Ali čitam brojke. Mi smo danas na 14 tisuća umrlih, nama, uopće da zorno pokažemo, nama dnevno umire jedan autobus ljudi. Umire, to su činjenice, to su brojke. Zašto?

Poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Tražite, očekujete na određeni način ispriku prihvaćanja odgovornosti HDZ-a. Pa sad ja vas pitam, je li vama važnije vaša ljudska odgovornost i solidarnost prema našim sugrađanima koji su bolesni, možda neki i umiru jer se, primjerice, nisu cijepili i da je ona važna jako puno, onda biste vi svjesni činjenice što kolegica Benčić govori da smo imali dvotrećinsku većinu, možda bi više ljudi bilo cijepljeno, pa ste onda, ako vam je ljudska ... [[Govornik se ne razumije.]] solidarnost trebali pregristi svoju oporbenu poziciju i glasovati pa da se i oni cijepe ili slušaju možda vas ili vam je važnija vaša oporbena politička pozicija di ćete vi po defaultu glasati protiv HDZ-a, njegove odluke o mjerama i Covid potvrdama svjesni i tada da to što ste protiv, možda će te ljude koji prate vas, koji vas slušaju, koji vas i podržavaju, da će [[Upadica: Vrijeme, odgovor.]] ostati na jednoj strani necijepljeni. Kolega Bačić i vi i ja dobro znamo da ne traje život jedan mandat, da naša odgovornost prema onom što radimo traje malo duže od jednog mandata i moram vas podsjetiti da je bilo niz odluka, niz izmjena i dopuna zakona koji su bili vezani uz mjere vezano uz korona, za koju sam ja kao oporbena zastupnica glasala. Vi znate da je bio jedan zakon u bivšem sazivu za kojeg sam odmah bila protiv i koji nikad nije ni došao, a to je bilo praćenje putem mobitela, gdje ste se i vi složili da to praćenje putem mobitela ne bi bilo dobro. Sjetite se onih pravih seta zakona koji je bio vezan uz koronu, za koju sam kao oporbena zastupnica glasala. Sjetite se sastanka, prvog sastanka koji je bio kod premijera gdje smo svi dali podršku, i oporbeni zastupnici vezano uz mjere i način.

Hvala lijepo, poštovani g. ministre, poštovani potpredsjedniče Sabora. Varaždinska bolnica danas je nekoliko puta bila spomenuta, dakle tko je što rekao oko varaždinske bolnice, pa bi s obzirom da dolazim iz upravo iz Varaždina željela bih se i referirati malo na stanje i podsjetiti vas kako je to bilo kada je to počelo. Dakle počelo je i sa postavljanjem šatora, dakle počelo je sa tim da se nije odobrilo 2 milijuna u rebalansu proračuna za varaždinsku bolnicu tada kada je to bilo potrebno. Sjetite se da je nakon toga i promjenom ravnatelja došlo do toga da je se i prihvatio prijedlog pa da su Covid pacijenti odlazili u i odlaze još uvijek u Klenovnik, što je, tamo je ključna bolnica i zapravo prihvaćale su se organizacijskih stvari kako je val korone dolazio. E sad, zašto to govorim tako nacionalno, zbog toga jer mislim da upravo na primjeru varaždinske bolnice možemo vidjeti koliko je ta organizacijski zapravo pokazatelj kako stvari u zdravstvu ne valjaju. Evo, zaposlenja. Dakle, imamo Covid krizu, primamo na određene vrijeme medicinske djelatnike koji nakon 60 dana jednostavno budu otpušteni i traže novo zaposlenje. S druge strane, sad smo nedavno imali upravo u Varaždinskoj županiji dakle prijem većeg dijela, većeg broja nemedicinskog osoblja. Nevjerojatno. Sad dok nam upravo trebaju medicinski kadrovi. To je, to su ti organizacijski problemi koji su se mogli izbjeći, koji se mogli dogovoriti kako ne bi došlo do onih problema sa medicinskim osobljem, sa premorenim zdravstvenim i odnosno medicinskim kadrom, što, koji sad nam se sada dešava svugdje po bolnicama, ne samo u Varaždinu. Imamo jednu ljagu koja je tu bačena doista i na medicinski kadar da u varaždinskoj bolnici dolazi do prijenosa bolesti iz liječnika, sestara na pacijente. Dakle to nije točno. Ponovo ponavljam i 100 puta ću ponoviti ukoliko to bude potrebno. Dakle medicinski kadar, zdravstveni kadar, nemedicinski kadar iako je, dajem kritiku da ih je previše zaposleno previše vrijeme, adekvatno je zaštićen. I tu je treba iskazati to da je oprema osigurana u dovoljnom broju, u zadovoljavajućoj mjeri da ti zdravstveni djelatnici su zaštićeni sa maskama kako treba, sa odjelima i da te opreme ima i da pod tom opremom, silinom i težinom te opreme oni danomice rade. Ono što je kritika je ta upravo organizacijski problem gdje je premalo medicinskog osoblja primljeno da bi se nosilo s velikim brojem oboljelih. Ono što je isto iz organizacijskog aspekta potrebno naglasiti je to da pacijenti trebaju ostati u buduće na odjelima gdje se liječe jer je to prirodno, da se ne sele dalje, da se to, da se virus ne sije po cijeloj bolnici. Veseli me kada čujem da će se takva organizacija ubuduće i provesti, dakle ako je rodilja na ginekologiji, ako oboli od Covida, da će na tom odjelu i ostati. Čujem da je to u pripremi i to je dobro. To su organizacijske promjene koje idu u dobrom smjeru, ali one koje su loše, koje nam pridonose tome da je smrtnost tako velika, da nemamo dovoljno ljudi koji će, medicinski osposobljenih kadrova da bi liječili te ljude i da su ti isti premore, e to u organizacijskom smislu nije dobro. Toliko od mene, i pohvala i apel i zajedno doista ukoliko ćemo slušati jedni druge, dakle možemo doprinijeti tome da se ta Covid kriza prije završi.

Podcrtavam ovo što ste rekli da je nedovoljno djelatnika u našem zdravstvenom sustavu praktički na svim razinama. Također ste problematizirali ovo zapošljavanje na određeno, to je evo, slučaj i u vašoj bolnici i u našoj, a zapravo i u drugim ustanovama. Ono što bih htjela ovdje također, još podcrtati, govorila sam o tome, nažalost kolega iz Mosta koji plasiraju takve teze sada nema, dala sam si truda i danas ponovo provjerila i za varaždinsku bolnicu i za našu bolnicu se iznosila teza da pacijenti dolaze u bolnice i tamo se zaražavaju od zdravstvenog osoblja. To nije točno. Znači imam ovdje broj koliko je, recimo, u našoj bolnici pozitivno, dakle ispod 20 i medicinskih sestara, 6 doktora medicine, 12 nezdravstvenih djelatnika, 900 i nešto nas je zaposleno. Znači ljudi su velikim dijelom procijepljeni.

Dakle, htjela bi naglasiti zapravo o čemu se radi. Dakle radilo se o tome da su pacijenti koji su imali Covid potvrde, zna se da netko tko ima Covid potvrdu može prenijeti virus, dakle činjenica je da u tom dijelu mi zaista moramo učiniti samozaštitno puno više kako bi i mi bili toliko odgovorni i djelomice toliko odgovorni koliko je medicinsko osoblje svugdje oko nas. Kolegice, meni je neshvatljivo da ja danas slušam to o varaždinskoj bolnici i to baš od vas koja dolazite iz Varaždinske županije. Prvo smo čuli da Damir Poljak nije adekvatan ravnatelj za varaždinsku bolnicu. Damir Poljak, je za njega bio raspisani natječaj, za ravnatelja bolnice tek 1. listopada 2021., znači vodili je u ovoj svoj krizi je vodio župan Čačić i njegov ravnatelj kojega je on izabrao, ja ne sumnjam niti ne osporavam njegovu stručnost.

Mislim da je to nevjerojatno, ja to ne mogu vjerovati jer znam da se u varaždinskoj bolnici svaka 2 ili 3 dana provađa testiranje [[Upadica: Isuse Bože.]] znači svi koji ulaze bez obzira da li su cijepljeni ili ne [[Upadica: Vrijeme.]] ulaze u testiranje.

Onda imate opomenu. Svjesno ste to napravili. Izvolite odgovor na repliku poštovana. Je li mogu odgovoriti na repliku da ponovo ponavljam? Dakle nije bilo prijenosa medicinskog osoblja na pacijente u varaždinskoj bolnici i ponavljam 100 puta i i zbog toga jer imaju dovoljno zaštitne opreme. Jesam dovoljno glasno rekla? Odustali, dobro. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Željko Pavić.

Kad bude sezona, da imamo iste mjere kakve su imali na zapadu u vrijeme zimske sezone kad su čuvali svoje stanovništvo i tražili su Covid potvrde. Drugo, htio sam replicirati na sasvim drugačiji način, ali moram, gospođo, nije bilo tako govoreno. Velika je odgovornost na ravnateljima. Da li je ravnatelj bio dobar? Nije bio dobar. Da li je smijenjen? Tko ga je postavio? Zna se. Ne znam, evo, čut ćemo odgovor. Ako je organizacija dobra, svaka čast, ali je preveliki broj mrtvih, nešto ne štima. Dali ste zapravo ono što sam ponavljala da je premalo medicinskih djelatnika koji bi mogli se nositi s tako velikim izazovom zvanom smrt. Dakle s jedne strane je prevelika smrtnost i premalo medicinskog osoblja koje se brine za oboljele od Covida, a s treće strane, ogromna neodgovornost svih u RH drugih. Poštovana zastupnice Antolić Vupora, govorili ste o tome kako se zapošljavaju nemedicinski kadrovi. Ja vam mogu reći da u značajnom dijelu RH ne možete zaposliti spremačicu i servirku koje su također, važne u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Veliki problem je nedostatka medicinskog osoblja srednje stručne spreme i to ne samo u Hrvatskoj, u puno bogatijim zemljama, poput Njemačke, Austrije je manjak. Vi ste govorili o tome da ostanu tamo Covid pozitivne osobe gdje se liječe. To je možda moguće na nekim super opremljenim bolnicama, ali vi ne možete to napraviti organizacijski jer ćete proširiti zarazu, je li?

Ja vas prvo molim da ponovo slušate dakle što sam rekla. Medicinsko osoblje i zbog toga što ima dovoljno zaštitne opreme ne širi zarazu! A ono oko toga gdje i je mogućnost završiti medicinu i imati više liječnika kao što se sada Puli osporava, o tome bi se dalo pričati. Dakle da je malo fleksibilnosti, da je malo volje da se sustavno sagleda problem i da ga se počne rješavati da imamo dovoljno liječnika koji se mogu školovati, o tome bi se dalo razgovarati. Puli to nije omogućeno, a što se tiče ostalog dijela, morala sam nažalost 5 puta ponoviti, medicinsko osoblje ne širi zarazu! Slijedi pojedinačna rasprava, poštovana zastupnice Branke Juričev-Martinčev.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa danas kad govorimo o ovom Izvješću, kao i o svim izvješćima inače, mislim da je jako dobro se osvrnuti na onaj dio koji je dobar i to primijeniti u narednom periodu, a ono što mislimo da možemo učiniti bolje u narednom periodu ispraviti i na te stvari i apelirati i ukazivati. Naime, ja bi sada govorila nešto više o provedbi ovih mjera i kako su one utjecale i kakvi su bili učinci i na gospodarstvo, a i na pojedine djelatnosti. Naime, ne samo u ovom periodu nego u čitavoj 2021. g. možemo reći da upravo provedba ovih mjera dovela je do toga da možemo s ponosom reći da nam je BDP rastao za 10,8%, da smo imali jednu uspješnu turističku sezonu, da smo imali 77% više dolazaka, 55% više noćenja, da je od toga bilo preko 85% noćenja upravo stranih gostiju, da smo u prvih 9 mjeseci su nam prihodi od stranih gostiju bili čak 90% veći nego godinu prije, odnosno prošlogodišnji turistički rezultati nadmašili su sve prognoze pa su porasla, naravno i naša očekivanja za naredni period. No, nepredvidiva su kretanja pandemijska i slaba procijepljenost bi nas mogla dovesti i poremetiti naše planove. Mada smo, Hrvatska je bila lani turistička pobjednica Mediterana, međutim konkurencija se budi i ona je sve jača. Iako su brojke, kao što sam rekla, bile jako, jako dobre, evo i danas nas upozorava turistički sektor i ministrica Brnjac da turistički booking koji je jako dobro, za njega je potrebna i veća procijepljenost u zemlji. Naime, dobro stanje rezervacija za sezonu koju su u, za neka područja čak bolja nego rekordne 2019. mogla bi doći u pitanje ako ne bude veće i bolje procijepljenosti. Znamo da smo imali veliki problem radne snage i on se rješava kroz online sustav za prijavu i uvoz radnika, poslodavci su se odazvali čak u 100% većem broju nego što je bilo ranijih godina, iznos stipendija je porastao sa 1200 na 2000 kuna, itd. Međutim osvanula je i nova su pravila Covid karte koja vrijede od danas u kojima se boje zaraze neke zemlje sada određuju i uz postotak procijepljenih uz veće dosadašnje stope zaraze u 14 dana te udio pozitivnih u testiranju. Nažalost procijepljenost na Mediteranu je u svim zemljama puno veća nego u Hrvatskoj i to će se gledati iako je turistički sektor cijepljen sa otprilike 70% stoga hotelijeri koji su uložili i značajna sredstva i investirali pozivaju i kažu, treba osvijestiti da procijepljenost nije dovoljna i da ju treba povećati. U RH sa 31.12. imamo 55,68% cijepljenih. U nama konkurentnim zemljama Portugalu je više od 90%, Španjolska 85%, Italija 81%, Grčka 72%, Francuska 78%, Turska 67% Mislim da su ovo brojke koje nas zaista trebaju zabrinuti. Sve je na nama. Pozivam sve, posebno nas iz priobalnih županija, nije dovoljno da se samo turistički sektor cijepi nego svo stanovništvo. Kao što su pojedine kolege rekle, nažalost ovaj popis će dovesti da možda budemo neki postotak viši, ali sigurno naše boje zaraze bit će daleko tamnije i tužnije nego što će biti od nama konkurentnih zemalja. Sigurno da tada njihove zemlje će pozivati ih da odustanu od putovanja u našu zemlju, iako su, kao što danas brojke kažu, rezervacije za sezonu negdje i bolje nego 2019. g. Znamo da sve ovo se reflektira i na trendove na tržištu rada i sad govorimo kako imamo pozitivna kretanja koja su vidljiva i u broju zaposlenih, npr. u prosincu 2021. broj zaposlenih iznosio 1 573 000 i nešto više, što je povećanje od gotovo 100 tisuća zaposlenih u odnosu na famozan rujan 2016. Evo, još jedanput moj poziv svim da izađu i u što većem broju se cijepimo jer o tome nam ovisi egzistencija, ne samo turizma, turističke djelatnosti nego će se ona, naravno, reflektirati i na gospodarstvo u cijelosti i broj zaposlenih i svim onim ostalim našim pokazateljima. Poštovana kolegice, kako dolazim iz županije koja je dobrim dijelom orijentirana na turizam, isto kao i vaša, osvrnula bih se na neke statističke podatke od početka epidemije. Tako je u Ličko-senjskoj županiji oboljelih 8 373, umrlih je bilo 235.

Podaci su zaista zabrinjavajući i svjesni smo da je zaista jedini način u borbi protiv epidemije poštivanje epidemioloških mjera, a jedini dostupni lijek i prevencija zasad je cijepljenje, prema tome, još jednom molim sve svoje sugrađane da još jednom razmisle, cijepe se jer 235 preminulih osoba od Covida je zaista previše. Zaista iznenađuje brojka koja nam dolazi iz Ličko-senjske županije, posebno što sam u ovom Izvješću uočila, kaže u plan uvođenja provođenje praćenja cijepljenja protiv bolesti Covida-19 u Hrvatskoj i sad kaže, u većini županija aktivno tijekom izvještajnog razdoblja imamo od 4 do 40 punktova i upravo uključuje i za primjer ističe Ličko-senjsku županiju gdje u kontinuitetu je aktivno 40 punktova za cijepljenje. Znači najveći broj u Hrvatskoj po županiji, po brojci stanovnika, svega 43 tisuće stanovnika, pa evo, i moj apel svima, a posebno stanovnicima Ličko-senjske županije gdje vidimo da su stvorene mogućnosti za cijepljenje, a ipak je tako loš odaziv. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice, govorili ste o sektoru turizma koji bilježi ustvari dobar booking sada, ali koji je u svojevrsnoj opasnosti jer nova pravila koja su stupila na snagu i za EU digitalne potvrde, ali i za organizaciju putovanja, ustvari na Covid karti uzimaju u obzir i procijepljenost. Ono što me zanima iz iskustva koje vi imate i podataka sa terena, mislite li da takva situacija sa slabom procijepljenošću može dovesti u pitanje turističku sezonu i imamo li mi osim cjepiva još neke druge instrumente koje možemo iskoristiti kako bi ustvari bili za turiste zemlja u koju žele doći i osjećati se sigurno kad je riječ o pandemiji. Pa sigurno da je sigurnost gostiju na prvom mjestu i da gost kad bira destinaciju, birat će ona koja mu je najsigurnija. Ja vjerujem da ovaj dobar odaziv i dobar i veliki broj rezervacija za ovu sezonu gdje kažu da je ponegdje i bolja nego za 2019. upravo je rezultat situacije od prošle turističke sezone, međutim to se jako, jako brzo može i promijeniti. Kad izađu prve karte i kad na njima naša zemlja odnosno pojedine naše priobalne županije dobiju tamniju boju, onda će krenuti otkazi. Ja se bojim da do toga zaista može doći, ali evo, još jedanput i sa ove govornice apelirat ću na sve svoje sugrađane da izađu, da se cijepe.

Hvala. Kolegice, rekli ste, dobar booking najavljuje ministrica turizma, što je točno, rekli ste o Covid kartama, naveli ste procijepljenost konkurenata, a dolazite zapravo iz Vodica, to je jaki turistički grad, tamo ja mislim da svatko ima veze sa mogućnošću zarade u turizmu, bilo da radi u tome ili ima nekakvu sporednu djelatnost koja ga, koju ima. Kako to nije dovoljan motiv da imaš više sredstava, da bolje živiš, da ti je lakše ostvariti neke svoje snove, želje i sve to što imaš pred sobom, zbog toga što se neću cijepiti iz nekog razloga koji je potpuno znanstveno neutemeljen. Evo, meni taj fenomen, meni nije jasan. Vezan još i za cijelu Dalmaciju i za druge neke ljude, ali evo, s obzirom da vi dolazite iz Vodica, baš me to zanima. I ja sam iznenađena i šokirana, puno puta kad čujem nekog svog sugrađanina koji mu je to, neću reći osnovni izvor prihoda jer gotovo da nema kuće koja, ja kažem, odnosno stanovnika u priobalju koji ne živi od turizma i za turizam i tada kaže da on se ipak ne bi još cijepio, evo, nije on protiv toga, ali još će malo razmisliti i slično jer vidimo da i najveći broj noćenja je upravo ostvareno u objektima u domaćinstvu, što znači, govori preko 32 milijuna noćenja smo tako ostvarili, što govori da su uglavnom gosti dolaze u obiteljske kuće gdje je to dodatni prihod ili našim umirovljenicima ili ne znam, našim sugrađanima sa nešto skromnijim primanjima koji se odlučuju i na ovakvu djelatnost i slično i, a najlošija procijepljenost je upravo u našim županijama.

Poštovana kolegice, ja ću se također, isto pridružiti svima onima koji pozivaju na cijepljenje, ja bih rekla da je u ovoj sabornici zapravo je malo i saborskih zastupnika koji ne pozivaju, je li, na cijepljenje i to je općenito, ne samo u vrijeme Covida naj, medicinski postupak koji je, ja bih rekla u povijesti medicine najviše zasluga, je li, zašto, najbolji jedan medicinski postupak. Međutim ovdje imamo činjenicu da uz sve te pozive za cijepljenjem imamo lošu procijepljenost i pitanje je opet na kraju odgovornosti. Dakle ako već 2 godine pozivamo na cijepljenje, vidimo da to ne funkcionira, pogotovo među starijim stanovništvom, koje evo, po podacima iznad 50 godina, 30% ljudi nije uopće cijepljeno niti 1. cjepivom. Ima li nekog načina da promijenio taktiku i da uzmemo nekakve druge alate da [[Upadica: Vrijeme.]] promoviramo to cijepljenje?

Njima je jako bitno što će reći njihovi mlađi ukućani. Timovi obiteljske medicine vidimo da su isto tako svako od njih pozivalo svoje pacijente, ja znam iz iskustva u svojim Vodicama kako je doktorica obiteljske medicine, pa jedanput pozove tu stariju osobu, pa drugi put, pa treći put, ima netko tko je nakon par poziva ipak se odluči, ali to je zaista mali, mali postotak, iako se vidi svakodnevno da ima kobni ishod takav pacijent kad on oboli od Covida, bez obzira na to, još uvijek veliki broj naših sugrađana ostaje necijepljeno. Evo kako ste i sami rekli da su ekonomski pokazatelji u prošloj godini više nego dobri, to je doista i potvrda da su i ove mjere protiv Covid krize bile dobro pogođene, da su u velikoj mjeri dobro bile izbalansirane i da smo na neki način, rekao bih, taj slalom sa Covidom dobro provezli u prošloj godini. E sad, to je sve u redu, oporba kaže dobro, to je u redu, ali to bi bilo sve u redu da smo donijeli to sa dvotrećinskom većinom.

Hvala lijepo kolega Šašlin, ja se slažem s vama. Najprije vidimo šta kažu bilo kakva istraživanja, koliko je povjerenje u političare. Daleko veće povjerenje je u zdravstvene djelatnike, u liječnike i bez obzira šta oni svakodnevno pozivaju, šta oni apeliraju, odaziv je takav kakav je. Ne znam šta bi pomoglo, sigurno da i naš Stožer, Ministarstvo i Vlada svakodnevno razmatra koji su to načini i kako dodatno motivirati naše stanovništvo, sigurno da se gleda i iskustva iz drugih zemalja, kao što sam rekla, nama konkurentne turističke zemlje poput Portugala, Španjolske, Italije, Grčke, Francuske. Vidimo što se događa u susjednoj, sad susjednoj, ali ja, Sloveniji, Austriji, u Austriji što se sve događa.

Hrvatska je turistička zemlja i udio od turizma čini gotovo 20% našeg BDP-a i vi ste i vašu raspravu koncipirali gotovo, a cijelu vezano za turizam. Vlada je kroz razne potpore radila na očuvanju radnih mjesta, jedan dio tih mjera, odnosio se naravno i na turistički sektor. Prošlogodišnji rezultati su turistički bili su iznad svih očekivanja. Nakon uspješne prošlogodišnje sezone, pred nama je jedna neizvjesna godina kada je u pitanju turizam. Čini li i da li mogu jedinice lokalne i regionalne samouprave učiniti nešto više na procijepljenosti i osvješćivanju naših sugrađana i je li, kako ćemo, naravno, konkurirati sa uspješnijim mediteranskim zemljama kada je u pitanju procijepljenost. Pa sigurno da mogu i pozivati i motivirati i organizirati punktove koji su dostupniji i slično, međutim spomenuli ste mjere pa bi ja, ovaj, evo rekla da su i danas na ovom sastanku ministrice sa turističkim sektorom pohvaljene upravo mjere koje imaju još uvijek, odnosno nastavak za očuvanje radnih mjesta kod agencija koje su omogućile da i u iduća 2 mjeseca lakše se pripreme za sezonu, od kojih se prvi veći val turista u Hrvatskoj može očekivati sredinom travnja kada je uskrs i školski praznici, uz naravno, očekivanje i dobre epidemiološke slike odnosno bolje nego do sada. Znači i sad još uvijek, evo, turističke agencije koriste mjere za očuvanje radnih mjesta, a kompletno turistički sektor, da nije bilo tih mjera, ostali bi i bez ovo malo i kuhara, konobara i svih ostalih djelatnika u turizmu. Poštovana kolegice, ma točno je više-manje sve ovo što ste vi rekli u vašem izlaganju koje je bilo čitanje, više-manje iz statistike i činjenica je da nemamo dobru procijepljenost i da će to uvelike utjecati na našu turističku sezonu, koja, kao što ste rekli, počinje vrlo brzo, odnosno predsezona, a to je za malo više od 2,5 mjeseca. Mi pozivamo, isto tako, kao što ste i vi rekli građane na cijepljenje kako bi zaštitili prvenstveno sami sebe, ali i one druge i kako bismo imali dobru turističku sezonu, no smatramo, a vidimo to i iz podataka da to naprosto nije dovoljno jer imamo usporeni rast procijepljenosti. Mi smo sada, jučer bili na 56,8% Da li su oni koji su to trebali, a to je Stožer i Vlada napravili analizu koji je razlog zašto se ljudi boje. Ja ne želim vjerovati da u Hrvatskoj imamo 40% građanstva koji su antivakseri i na koji način njima pristupiti i vidjeti da li postoji mogućnost da se i ti naši sugrađani cijepe. Ja se nadam i očekujem da Stožer zaista i Vlada i Ministarstvo zajedno iznalaze načina kako pridobiti i ove preostale naše sugrađane necijepljene jer može nam dovesti u pitanje, ne samo turističku sezonu nego i gospodarski rast, broj zaposlenih, veću nezaposlenost, odlazak iz Hrvatske i sigurna sam da oni u prvom redu razmišljaju što poduzeti i da ćemo vrlo skoro dobiti nekakve prijedloge ili mi na stol ili će oni svojim odlukom, pravilnikom ili ne znam kojim mjerama doprinijeti većoj procijepljenosti u

Hvala g. potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovani državni tajniče. Danas govorimo o Izvješću od 1. rujna do 31. prosinca 2021. g. međutim živimo u eri omikron soja kada je mnogo više zaraženih, ali manje teških slučajeva. Neki stručnjaci smatraju da soj omikron znači i početak kraja pandemije, predviđaju da će se vrlo brzo skoro svi zaraziti, pri čemu će proći bolje cijepljeni. Dok skoro cijela Europa bilježi rekordan broj zaraza, podaci iz klinika kažu da broj teško oboljelih ne skače jednakim tempom, omikron je znatno zarazniji, ali izgleda i znatno blaži, to je ono što znamo u ovome trenutku. Hans Kluge, direktor za Europu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kaže da se može očekivati da Europa ide prema završnoj fazi epidemije, nakon ovog posljednjeg vala na nekoliko mjeseci će u društvu postojati dobar imunitet protiv korone ili zahvaljujući cijepljenju ili zahvaljujući tome jer su ljudi preboljeli koronu, a tu treba uzeti i pozitivan učinak proljeća i ljeta kada je ionako manje zaraza. Ono što kaže dr. Gernot Marx, predsjednik Njemačkog udruženja liječnika intenzivne medicine da na odjelima intenzivne u Njemačkoj su gotovo svi necijepljeni, međutim tu treba ipak vidjet osobito dugoročno učinke, među starijim od 60 godina i među necijepljenima i vrijeme će pokazati dakle kada sve ovo završi, tu će biti različitih analiza koje će zasigurno preispitivati i dobre, a osobito loše strane. Na početku pandemije se govorilo o nedostatku kreveta na odjelima intenzivne njege, ali ubrzo se vidjelo da ima dovoljno zaštitne opreme, testova, cjepiva, ali ipak je recimo u nekim puno bolje opremljenim zdravstvenim sustavima i bogatijim zdravstvenim sustavima, recimo 20% odjela intenzivne njege nije moglo raditi zbog nedostatka medicinskog kadra. Ako pogledamo situaciju da gotovo 2 godine od vremena globalne pandemije Covida, dakle čak 70% osoba koje rade u domovima za starije i 30% zaposlenih u zdravstvenom sustavu razmišlja o promjeni posla. Dakle, definitivno je pandemija povećala njihovo nezadovoljstvo i taj problem nedostatka medicinskog kadra je vidljiv i na političkim agendama, ali i u medijima. Uloga znanstvenika je postala, rekao bih, važnija, međutim znanost nema apsolutno istinu, ovdje se sve jako brzo mijenja. Na početku je bilo težište na higijeni ruku, onda se vidjelo da je osnovni put prijenosa ipak zračnim putem. Dakle, to je sve ukazivalo na multidisciplinarne timove i u prvome planu s pravom bili infektolozi, epidemiolozi, ali isto tako, treba razmatrati i pedagoška znanost sve one probleme koji su uvjetovani sa online nastavom ili recimo, psihičke posljedice, mentalne posljedice, koje će se zasigurno vidjeti dugoročnije. Dakle mi i danas znamo da pandemija stvara ogromne psihičke poteškoće, preopterećenost radom, dakle promjena modaliteta na rad od kuće je dovela do određenih, recimo, promjena u ovisničkim obrascima ponašanja koji će se također, nakon nekog vremena vidjeti i situacija dakle u kojoj možemo reći da postoje 3 rizične skupine, to su mladi, osobe starije životne dobi i zdravstveni radnici. Na kraju bih nešto rekao dakle o diskriminaciji onkoloških bolesnika, koji jednostavno zbog činjenice da određeni ljudi odbijaju ono što stručna društva govore i na taj način preopterećuju zdravstveni sustav, produljuju liste čekanja, to je nešto o čemu se ne govori. Danas smo imali tematsku sjednicu na kojoj su bili predstavnici udruga osoba koje boluju od zloćudnih bolesti ili čiji članovi obitelji boluju od zloćudnih bolesti. Tu bi isto tako trebalo razmišljati o činjenici dakle da oni zdravi ljudi koji se ne žele cijepiti na neki način ne samo da opterećuju zdravstveni sustav nego isto tako i opterećuju odnosno stvaraju vjerojatnost veće zaraze kod ljudi koji boluju od zloćudnih bolesti i koji kao takvi, mogu imati ozbiljnije tjelesne komplikacije. Obzirom na dugotrajnost epidemije u RH raste i broj pacijenata koji imaju ozbiljne posljedice. To su simptomi povezani s dišnim sustavom, ali tu i oni dugoročno puno teži, a tiču se mentalnog zdravlja. Uz 2 razorna potresa koji je naravno, bio u RH, možete li mi nešto reći o post-Covid i long Covid, koliko je vaša struka uključena u to i koje su možda dobne skupine po vama najugroženije, a što se tiče mentalnog zdravlja? Kolega Sačić je govorio o tome, dakle prijelaz iz prvog u drugi tjedan. Logično je da kada čovjeku nedostaje daha da morate biti primarno fokusirani na to, ali naravno da nije zahvaćen samo dišni sustav. Imamo i situaciju da ljudi prebole, iziđu iz bolnice i onda nakon mjesec dana dobiju moždani udar ili imaju određene aritmije koje su životno ugrožavajuće. Pitanje psihičkih posljedica u okviru post-Covida, u okviru long Covida je nešto o čemu će zasigurno struka morati dati određene odgovore. Naši znanstvenici su skovali jedan pojam „crovid“ dakle osim situacije Covida koja je na globalnoj razini, mi smo imali dva razorna potresa. Vi se s Covidom možete na neki način, ako poštujete epidemiološke preporuke boriti, ali s potresom se ne možete nikako boriti. Tako da je to jedan dodatni teret za mentalno zdravlje naših sugrađanki i sugrađana. Hvala. Poštovani kolega Ćelić, u prethodnoj replici osvrnula sam se na loše ishode i činjenicu da je najviša smrtnost na milijun stanovnika zabilježena u Ličko-senjskoj županiji. Nisam stigla spomenuti procijepljenost, a do kraja 2021. g. je 59% ukupnog stanovništva u Ličko-senjskoj županiji dobilo barem 1 dozu cjepiva, a potpuno je procijepljeno 56,9% Zabilježen veći odaziv stanovništva na cijepljenje i svakako moramo pohvaliti i činjenicu da imamo od 40 punktova za cijepljenje u Ličko-senjskoj županiji, tako da smo krajem 2021. Završili na 4. mjestu po procijepljenosti u RH. I sad, da li je, su ljudi, što vi kao liječnik mislite da su ljudi postali svjesniji opasnosti i toga da je rješenje u cijepljenju i konačno su zaključili da će, kao što ste i vi naglasili, bolje proći oni cijepljeni i kada se zaraže. Poštovana kolegice Pocrnić Radošević. Dakle brojni su razlozi koji se uzimaju u varijable u obzir zašto je netko, zašto je neka zemlja više procijepljena, neka manje procijepljena. Recimo, jedan primjer iz Španjolske, dakle tamo su u Madridu, nije se mogao igrati hokej na ledu jer su ledene dvorane bile prepune mrtvačkih ljesova i neki medicinari kažu u Španjolskoj, da je to jedan od razloga zašto je viša stopa procijepljenosti recimo bila u Španjolskoj. Sjetite se situacije na primjer u Portugalu gdje su oni morali u Njemačku prevoziti sa zrakoplovima teško oboljele pacijente od covida. Dobro je i pozitivno je što je Ličko-senjska županija sada četvrta. Ono što je problem, dakle definitivno je problem sa Dalmacijom. Meni je izuzetno drago i čestitam profesorici Betica Radić na nagradi grada Dubrovnika. Isto tako očekujem i povodom svetoga Duje nagradu grada Splita za profesora Ivića. To su uistinu heroji. Oni ljudi koji rade u ovome trenutku, a ono što je bilo citirano, dakle to je bilo citirano dan nakon što je u KBC-u Split 16 ljudi umrlo od covida. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Ćelić, vi i ja dolazimo iz zdravstvenog sustava i svjesni smo koliko nas je pandemija covida-19 dovela do novih izazova. Evo i sama se prisjećam prvog pozitivnog pacijenta kojeg smo primili na odjel i sjećam se kako nakon toga danima nismo odlazili svojim obiteljima od straha da ćemo ih zaraziti. Sada već dakle dvije godine kontinuiranog stresa zasigurno su ostavile velike posljedice na medicinsko osoblje, ali i na cijeli zdravstveni sustav. Postoje li odgovori i razvijeni modeli na koji način pomoći ljudima na prvoj crti obrane? Poštovana kolegice Baradić, postoje istraživanja o ljudima koji su preživjeli u jedinicama intenzivnog liječenja prema kojima je 20% ljudi razvije PTSP nakon što preživi na odjelima intenzivnog liječenja. Osim samih pacijenata također sa određenim ozbiljnim psihičkim problemima mogu biti zahvaćeni i članovi njihovih obitelji, ali i zdravstveni radnici. Dakle, taj sindrom sagorijevanja, taj „burnout“ sindrom je jedan veliki problem i oni podaci o kojima sam govorio da sve već i broj zdravstvenih radnika razmišlja o tome da promijeni svoju profesiju govori o težini tih problema. Mi smo imali apsolutno potporu Ministarstva zdravstva tako da smo razvili određene on-line programe, antistres module u Klinici za psihijatriju Vrapče, a tako je i u nekim drugim centrima koji se bave mentalnim zdravljem tako da smo tu apsolutno imali potporu i mislim da je tu ministarstvo imalo razumijevanja i prema tom aspektu. Poštovani zastupniče Ćelić, pošto dolazite iz medicinske struke možda možete nešto reći više o tome. Zanima me lijek Remdesivir, točnije vidio sam u izvješću Vekludi da je njegovo komercijalno ime pod kojim je nabavljan i golema cifra koja me iznenadila da je plaćeno ukupno 163 milijuna 942 tisuće kuna za taj lijek. Budući da sam ga osobno primio na sugestiju liječnika, pet dana sam bio u bolnici od covida na minimalnom kisiku i preporučili su mi, primao sam ga pet dana, nije mi ništa ni koristio, ni štetio. Ali moj cimer iz sobe koji to može imenom i prezimenom posvjedočiti jako mu je pozlilo već od prve doze i onda su mu prestali davati. I nakon izlaska iz bolnice poslije 10 dana sam vidio vijest da Remdesivir se više neće davati, da se ne preporučuje. Pa me zanima što znate o tome zašto je toliko kupljeno, tko je donio tu procjenu, kakvi su učinci tog lijeka? Poštovani zastupniče Raspudiću Remdesivir je jedan od antiretroviralnih lijekova koji se najčešće daje kod HIV pozitivnih pacijenata. Kao što je vrlo važno prepoznati da ne dođe do određenih komplikacija između prvog u drugi tjedan tako je vrlo važno kod primjene antiretroviralnih lijekova u pravome trenutku dati taj antiretroviralni lijek. Moji roditelji su primali oboje i otac i majka Remdesivir dok su bili u Općoj bolnici Dubrovnik. Oni kažu da im je pomoglo, neki kažu da nije pomoglo. Postoje studije koje kažu da nije bilo učinkovitosti. Što se tiče narudžbe Remdesivira za Republiku Hrvatsku kao član Kriznog stožera Ministarstva zdravstva mogu vam reći da je narudžba određena prema preporuci krovnog stručnog društva, dakle Hrvatskog infektološkog društva.

Kolega Ćelić, vi ste u svom izlaganju između ostalog spomenuli potrebu pojedinih zdravstvenih ustanova za privremeno raspoređivanje zdravstvenih radnika, a i također potrebu za raspoređivanjem medicinsko-tehničke opreme. Pa evo kako dolazim iz Šibensko-kninske županije ne mogu ne primijetiti da jedna od osam bolnica koja je imala potrebu za djelatnicima je upravo Opća bolnica Šibensko-kninske županije kao i neke manje bolnice poput Zaboka, Čakovca, Biograda itd. Isto tako, potrebu za raspoređivanjem i nedostatkom medicinsko-tehničke opreme jedna od sedam bolnica je ponovno naša Opća bolnica Šibensko-kninske županije i na tom popisu ponovno imamo Čakovec, Koprivnicu, Zabok i slično. Pa evo ovom prilikom apel ministarstvu kad bude u buduće izdavao i suglasnost i nabavljao neku medicinsko-tehničku opremu da vodi računa o ovim bolnicama gdje je i u ovoj pandemiji bila neophodna ovakva oprema. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev, ovisno o brojkama dakle i o epidemiološkoj situaciji u određenome trenutku je bila veća potreba recimo za broj respiratora u Općoj bolnici Varaždin. Na žalost u zadnjih mjesec dana nisu baš dobri podaci što se tiče Opće bolnice Šibenik vezano za broj hospitaliziranih i broj umrlih. Tu se j ako vodilo računa i koordinativno tijelo od strane Ministarstva zdravstva je nastojalo u najkraćem mogućem roku dostaviti respiratore ukoliko su bili potrebni. Isto tako koordinacija u suradnji sa Liječničkom komorom, Komorom medicinskih sestara. Recimo iz moje Klinike za psihijatriju Vrapče redovito je bilo oko 20 sestara i medicinskih tehničara recimo najčešće u Rockefellerovoj ili u Klinici za infektivne bolesti i mislim da je tu apsolutno zdravstveni sustav adekvatno odgovorio na potrebe, ali treba uzeti u obzir kada govorimo o listama čekanja. Dakle u ovome trenutku 200 respiratora je za covid pozitivne, a 200 respiratora je za druge.

Da bi se na neki način ta pojava dovela u prihvatljive okvire važna je prevencija, važna je rana dijagnostika, ali isto tako važno je postojeće onkološke bolesnike liječiti na pravi način imati dobru dijagnostiku i dostupnost svih onih sustava koji su važni da bi oni ostali na svojim nogama i kako bi se nadam se izliječili. No, sa pojavom pandemije sustav je postao preopterećen. Medicinski djelatnici, dakle zdravstveni djelatnici i medicinske sestre liječnici koncentrirani su uglavnom prema sanaciji tog stanja pandemije i čini mi se da su onkološki pacijenti posebice ta rana dijagnostika nekako pali u drugi plan. Željela bih čuti od vas kojim podacima vi baratate i što u tom segmentu možemo poduzeti? Dakle, čitavi zdravstveni sustav koji je bio više ili manje prenapregnut bio je maksimalno fokusiran na covid. Ministarstvo zdravstva je to od početka prepoznalo i tražilo je od zdravstvenih ustanova koje rade sa onkološkim bolesnicima da nema listi čekanja, da su onkološki bolesnici prioritet. Nakon 11 godina čekanja donesen je Nacionalni strateški okvir za borbu protiv raka. Uskoro očekujemo i donošenje akcijskog plana za trogodišnje razdoblje, naredno trogodišnje razdoblje. Dakle, želimo povećati ishode, poboljšati kvalitetu života i smanjiti stopu umrlih.

Dakle ali mi neprestano moramo raditi da se situacija mijenja na bolje i to resorno ministarstvo apsolutno čini.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo iako današnja rasprava ima naslov Izvješće o učincima provedbe mjera i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca ova naša današnja rasprava je otišla daleko više od naslova. Znači u biti danas čitav dan raspravljamo pa skoro o svim mjerama koje je Stožer donio od početka pandemije, pa sve do danas. Iz rasprave što smo danas mogli čuti bar od strane oporbe u biti, čast iznimkama svelo se na to da se oporba bavila samo kritikama, blaćenjima nerijetko i izmišljanjem činjenica, etiketiranjem članova Stožera i isto tako kako da kažem negiranjem i negativnim učincima svih mjera koje je Stožer donio od početka pandemije do danas. Isto tako je po našoj oporbi neograničena krivica koju nosi i Stožer za protekle dvije godine. Po njima sve što je Stožer napravio ne valja, a sve što Stožer nije napravio prema oporbi to bi bila prava stvar, e to bi spasilo naš narod i to bi donijelo i mir i blagostanje. Za ovo naše izvješće tako je oporba rekla da je prešlo u rutinu Sabora, da je puno informacija i poluinformacija, ali ne odgovara na njihova pitanja. Tako smo čuli jučer to je Vlada ne valja, kad će Vlada otići i Stožer ne valja, kad će Stožer otići i kad će konačno oni biti u prilici da vode i zemlju i Stožer? E tada će bit sve u redu. Čitave ove dvije godine naša oporba koja bi vodila i zemlju i Stožer do sada dala milijun rješenja za pandemiju i skoro svako novo rješenje je bilo u potpunoj suprotnosti sa onim prijašnjim kojega su rekli jučer. Tako bi jedan dan testirali čitavu populaciju i odrasle i djecu, sutradan kažu da je testiranje kršenje njihovih ljudskih prava i da to ne treba raditi. Pa jesu za covid potvrde, ali su im sutradan covid potvrde nepotrebne, pa bi onda opet sve testirali, ali ne bi djecu testirali. Ma ne bi ni testirali, jer je to preskupo. Također naša oporba je bila strašno ljuta jer nema cjepiva, jer cjepiva nisu stigla na vrijeme. Nisu stigla kad su oni zamislili, nisu koštala koliko su oni zamislili. Cjepiva je bilo premalo ili previše, pa su se ljutili kako se cijepi, pa tko se cijepi, pa na kraju su neki od njih bili u potpunosti protiv cijepljenja. Na žalost, sve se svede na to da su oni na vlasti bilo bi to odlično. A kako bi to bilo odlično to ih ne pitajte, jer to oni ne znaju. Nacionalni stožer zajedno sa svim medicinskim osobljem u Republici Hrvatskoj nosi teško breme zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, donosi mjere na osnovu znanstveno utvrđenih podataka, a uzimajući u obzir sva prava pojedinaca i ekonomsku stabilnost države. Donosi mjere na osnovu svakodnevnog praćenja podataka o učincima i štetnosti virusa i prilagođava te iste mjere u cilju zaštite našega zdravstvenog sustava. Tako u ovom izvješću možemo vidjeti da je 29. studenoga 2021. godine zabilježen najveći broj pacijenata s bolešću covid-19 na bolničkom liječenju njih 2598 od čega je 385 pacijenata bilo na intenzivnom liječenju. To je veliko opterećenje za bilo koji zdravstveni sustav, pa tako i za naš. I gle čuda, naš zdravstveni sustav preživi i to iako su oporba rekla da ništa ne valja. Na žalost covid-19 u našoj zemlji je usmrtio veliki broj ljudi. Svaka smrt je tragedija, a tragedija je tim veća ako se mogla izbjeći. U puno slučajeva se mogla izbjeći da su pacijenti bili cijepljeni to kažu svi znanstveni podaci, da cijepljene osobe imaju daleko manje izglede težeg oboljenja, hospitalizacije, a samim tim i smrti. Ovi podaci bi trebali biti dovoljni da se svi cijepimo i budemo zaštićeni od težeg oblika bolesti. Međutim, to nije dovoljno. Tako je Stožer i pokrenuo i kontinuirano vodi kampanju za promociju cijepljenja naglašavajući pozitivne učinke cijepljenja. Ta kampanja je sama po sebi trebala bi biti dovoljna i dobra jer je lagana, jer nagovara ljude da sami sebi zaštite svoje zdravlje. Međutim, ta kampanja na žalost nije uspjela u našoj državi, nije imala velikog učinka. A zašto nije imala? To nije lako odgovoriti. Očigledno više faktora utječe na odluku ljudi da se ne cijepe i samim time ugrožavaju svoje zdravlje. Svakako jedan od faktora su i izjave naše oporbe koja omalovažava mjere Stožera, a samim tim omalovažava i pozitivne učinke cijepljenja. Zbog toga danas imamo veliku stopu smrtnosti od covida-19 mahom necijepljenih osoba.

Rekli ste sljedeće: „Zahvaljujem se. Kako to? Pozivam naše građane, ljude, panika se stvara iz ničega. Uhvatite se sebe, svojih briga što je rekla Marija. Toga se uhvatite. Čovječe da nas drži sve u karanteni, pa ja to ne mogu virovat. Ne dao bog da nam turizam doživi štetu zbog corone. Što ćemo onda? Zbog panike, ne zbog bolesti. Budite ljudi malo pametni, neka peru ruke, osobna higijena, dezodorans i sve. Kad dođete u kancelariju da se ne čuje za vama. Molim vas.“ Rekao je Brkan u odgovoru, pa me zanima u nastavku edukacije što ste zaključili za omicron što je najbolje? Brut, Pino Silvestre ili možda Šanoar?

Mi smo imali sjednicu Gradskoga vijeća grada Makarske koja je dugo, dugo trajala. Moja izjava o dezodoransu je bila nakon sjednice Gradskoga vijeća i odnosila se na oporbene vijećnike. Isto tako, moja izjava o coroni je bila dana kolegici iz SDP-a, gradskoj vijećnici koja je smetnula sa teme o kojoj smo raspravljali kako ona to u maniri svojoj zna i otišla na tada nama nepredviđenu vijest o coroni. Inače 6. Ožujka 2019. u Makarskoj se otvarao jedan novi restoran, bio je koncert Željka Bebeka, to je bila glavna stvar i glavna vijest. Međutim, neki tipovi nazovi sebi političari kao vi iz MOST-a su došli na ideju da to sve iskompiliraju i onda iskoriste godinu dana nakon. Ni novinari, ni vijećnici koji su bili na sjednici toga vijeća nikad to nisu koristili i nikad nisu stavljali u kontekst kao što va vi i MOST stavljate.

Niste odgovorili na pitanje kako ćemo se zaštititi od omicrona. Ali ono što mene zanima, dakle jasno je da vam je netko napisao ovo. Jesu li ove posljedice koje imamo na gospodarstvo, dakle došle zbog lockdowna među ostalim i je li Stožer sve mjere koje je donosio, donosio ispravno? Jesu li vrijedili jedni kriteriji za gospodina Beroša i ne znam elitu na Pelješkom mostu, a drugi kriteriji za obične ljude. Dakle, njih se teroriziralo. Što vi mislite generalno je li bilo pogrešaka u radu Stožera? Iz ovog vašeg izlaganja čini se da nije bilo, da je sve bilo idealno. To tko kome što piše, to ste vi davno pokazali ovdje na jednoj sjednici kada ste nešto zajednički čitali što ste napisali pa vam nije prošlo, pa je onda bilo nosite nas van, pa ste se onda išli tući, pa je tu bilo svašta nešto. Tako to i završi kada MOST piše jedni drugima govori. Ono što sam ja rekao danas, da je Stožer u tim i takvim okolnostima i saznanjima koje imamo radio najbolje što je mogao u cilju jednome očuvanju zdravlja hrvatskoga naroda. To što naša oporba radi je apsolutno suprotno.

Pa ja sam vas lijepo upitao na temelju vaših primarnih spoznaja protiv omicrona je li bolji Brut, Pino Silvestre ili Šanoar kako su se razvile vaše spoznaje? Baš želimo biti konstruktivni, pa nam odgovorite. Ovo je bila replika, dobivate opomenu. Povreda Poslovnika na izlaganje gospodina Raspudića. Ne znam vjerojatno ću pitati moju ženu koja me oblači i kupuje mi parfeme isto kao i njemu njegova. Dobivate opomenu. Sljedeća replika poštovana zastupnica Maja Grba Bujević. Kolega Brkan, imam za vas jedno pitanje. Koliko ovakve rasprave kao što je sada ova recimo konkretno ova zadnja, koliko one zapravo doprinose tome da se što više ljudi cijepi, odnosno da što je više moguće ljudi ne umre u ovoj zemlji od corone. Pa na žalost bojim se da smo mi danas jesmo parlamentarna demokracija, naše je da tu iznosimo stavove ljudi koji su nas izabrali, da ih ovdje predstavljamo. Međutim, ja znam što je u našim ljudima koji su nas, bar HDZ-ovci izabrali bitno da radimo u njihovoj dobrobiti, a ovo sve danas što se svelo, čast iznimkama ponovno ponavljam od strane oporbe. Ja ne vidim u nikome dobrobit, osim njihovih partikularnih, sitnih ono što bi rekli sitno sopstvenih zadovoljenja nekih koji oni misle da triba bit.

Pa znate li u kojoj državi trenutno u Europi su ukinute Covid potvrde i što znači za poziciju nas u Hrvatskoj kada bi jedini u Europi ukinuli Covid potvrde? Je li to pokušaj getoiziranja Hrvatske i nas da budemo isključivo ograničeni u kretanju po Hrvatskoj ili je to doprinos razvoju medicinske znanosti u Hrvatskoj i u svijetu? Imamo povredu Poslovnika, zastupnik Nikola Grmoja. Kolega Bačiću, ukidanje Covid potvrda nije nikakvo getoiziranje Hrvatske u Europi, mnoge europske zemlje, znači Finska, Danska dakle najavljuju ukidanje Covid potvrda, odnosno već su donijeli te odluke, Španjolski znanstvenici, znači nedavno najnovije istraživanje da gotovo jednako cijepljeni i necijepljeni šire virus, to nije nikakvo getoiziranje [[Upadica: Vrijeme.]] nego prihvaćanje znanstvenih činjenica [[Upadica: Vrijeme.]] a vi ste tim Covid potvrdama [[Upadica: Vrijeme.]] napravili veliku štetu i hrvatskom zdravstvenom [[Upadica: Vrijeme.]] sustavu i hrvatskim građanima.

Kolega Grmoja je povrijedio čl. 238, omalovažava ostale zastupnike navodeći kako su Covid potvrde ukinute u pojedinim državama članicama EU, nisu, to je jedna stvar, a druga stvar, ne da su odnemogle nego su Covid potvrde spasile na tisuće života, samo od 1. Rujna kada su uvedene, prema najkonzervativnijoj procjeni, kolega Grmoja, spašeno je najmanje 500 ljudskih života da su oni koji nisu imali Covid, koji su bili pozitivni, ušli u Poštovani zastupniče Bačić, evo, ja da znam iti jedno bolje rješenje na, i u biti, odgovor na virus Covid-19 od Covid potvrda i cijepljenja, kad bih to znao, kad bi to znala Europa, kad bi to znao svijet, e tada bi ukinio Covid potvrde. Trenutno nema boljega rješenja, odgovor na epidemiju virusa Covid-19 od cijepljenja i Covid potvrda koje ograničavaju širenje toga istoga virusa. Zasad je to tako, kada bude nešto drugo došlo na red, e tada će normalno doći red da se ukinu i Covid potvrde. Imamo povreda Poslovnika, Nikola Grmoja. Povrijeđen je čl. 238, dakle kolega Brkan govori o tome i nadovezuje se na kolegu Bačića da niti jedna zemlja nije ukinula Covid potvrde, Danska ih je ukinula prije 3 dana i mnoge druge europske zemlje su najavile ukidanje, Danska je ukinula prije 3 dana Covid potvrde, provjerite.

Sljedeća povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Branko Bačić.

Slijedi pojedinačna rasprava, poštovanog zastupnika Mišela Jakšića. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Da se u početku malo našalim s obzirom od strane vladajućih, sve što smo čuli o vođenju pandemije i rezultatima istoga, možda bi bilo najbolje da se skupi politička hrabrost i da se izglasa da stvarno više nema potrebe da ovo Izvješće dolazi u Sabor i da uopće o Covidu razgovaramo jer sve je savršeno napravljeno, a za sve ono što se događa loše su jedino isključivo krivi građani i kriva je oporba. Ako je tome tako, zatvorimo tu priču. S obzirom da se ova izvješća podosta recikliraju, imamo već nekoliko valova, ponovit ću nešto što svaki put ponovim, Stožer je krenuo na čelu s ministrom Berošom jako dobro raditi svoj posao, imali su neupitno povjerenje i hrvatske javnosti i oporbe. O tome najbolje govore odluke koje su tada donošene u Saboru, o tome najbolje govori i rezultat ministra Beroša koji je ostvario na parlamentarnim izborima sa svojim preferencijalnim glasovima, no tada je netko, da li zbog vlastite političke karijere, da li s kaprice prema ministru odlučio uzeti upravljanje pandemijom struci i medicini i ovladati tim procesima politički. Imali smo nova tumačenja što je samoizolacija ili ne samoizolacija i da sad ne nabrajam sve što se događalo, osim vrhunac svega, je netko, a to nije bio ministar, proglasio pobjedu Hrvatske nad Covid pandemijom. Nakon toga je bilo 1. poluvrijeme, 1. produžetak, 2. produžetak, prije penala, poslije penala, svakakva tumačenja su se davala i nakon te pobjede nad Covid pandemijom, sve što se događa oko Covid pandemije, a događaju se strašne stvari, o čemu najbolje govore brojke koje imamo svo ovo vrijeme, sve su krivi građani i sve je kriva oporba. Dakle građani su si sami krivi što je netko uzeo upravljanje krizom u političke ruke, što je time izgubio povjerenje, što imamo jako loš rezultat kad pričamo o procijepljenosti, a nismo imali hrabrosti do kraja da donosimo određene odluke, da se nešto s time poboljša i popravi i što smo u Europi i svijetu po smrtnosti u svim mjerenjima u prvih 5. E sad, ne mogu za to sve biti krivi građani, a kako vlada gleda na sve to skupa i cijeli sektor zdravstva najbolje govori da za na proračunu za ovu godinu je skinuto 6 milijardi kuna upravo sektoru koji je bio najviše pogođen i koji je zajedno sa svojim djelatnicama i djelatnicima iznio najveći teret ove krize. Oporba je predlagala tzv. semafor nakon kojeg bi bilo jasnije za što i kada se donose koje mjere i to je mogao biti jedan pozitivan putokaz i građanima i svima nama koji sudjelujemo u ovim rasprava, svaki put smo pobjegli od toga i imamo neka svoja tumačenja samih brojaka. Možda, ako se toliko pozivamo na oporbu će sada netko biti spreman prihvatiti raspravu o tom semaforu jer bi nam to moglo puno reći koji je daljnji plan za izlazak ili završetak pandemije ukoliko će to biti moguće i normalizaciju života. A ne bacanje mjera kao što sad imamo oko škola Covid potvrde hoćemo, nećemo, kako ćemo, zašto ćemo. I s obzirom da ova zdravstvena pandemija je donijela i ogromnu psihozu u samo društvo, ali je donijela i ogromnu ekonomsku neizvjesnost ovaj dio rasprave nije vezan uz ministra Beroša, ali bilo bi puno možda još bolje da sam premijer Plenković ovdje u saboru dođe i veli koji su ekonomski efekti i problemi koji su izašli iz ove pandemije, a svi ih vidimo i svi ih osjetimo, poglavito ljudi koji su socijalno ugroženi i ovdje pred ovim domom sabora veli ok, pandemija je donijela Europi i svijetu, strukturne, gospodarske probleme za koje mi jako dobro znamo da ih imamo. Pa će se naša vlada obračunati s rastom cijena energenata na način da će smanjiti PDV i smanjiti ono što može smanjiti, a ne da to samo provlačimo, razmišljamo, gledamo bit će, neće biti. Pa će se naša vlada obračunati s onim što rade trgovački lanci koji su mahom strani u RH jer nije normalno da kupovna moć Hrvatska nije ni blizu Sloveniji ili Italiji, a kad se usporedi potrošačka košarica ispada da je kod nas 30, 35% skuplje. Pa će ovdje reći da je vlada spremna i zauzdati banke, ali isto tako i dio svega onoga što HEP stvara u ovoj situaciji usmjeriti prema tome da pomogne građanima. To će biti adekvatan nastavak svega onoga što smo propustili u borbi za zdravlje jer tu smo imali ogromnih problema, a ako se to do kraja prelije na ekonomiju, a počelo se prelijevati, bojim se da će ove brojke koje smo sad imali na popisu stanovništva za 10 godina biti proglašene fantastičnima.

Ja ću samo kratko kazati odmah na početku pandemije, a Plenkovićeva pahuljica Borić to dobro zna, vidim da me je spominjao kažu cijelo ovo vrijeme prije u stilu ne da sam kao vi čiko od Zagoru Pleković …/nerazumljivo/… nego da ste me često spominjali u svojim govorima danas.

Ali onoga dana kada je poljoprivrednike kažnjavalo koji su 8 kilometara u krug nisu imali nikoga da su kršili izolaciju, naplaćivalo im docifrene brojke tada je Hrebak došao ovde koje je određena izolacija, a Capak mu je potvrdio ministre da može doći ovdje glasati da bi bila većina u saboru. Premijer Plenković pahuljice je govorio da je pobijedio virus na izborima još niste ministre odgovorili koliko je taj virus, ima li uši, ima li rep. Kad ste ga uhvatili kad je rekao da garantira sigurnost pobjedom nad virusom. Ministre, na balu vampira širenja virusa kad ste pozivali mlade da ne izlaze vani to ste vi mogli na Pelješkom mostu. Očito jedino stranačka iskaznica koju imate, a to je vladajuća stranačka iskaznica i vaših koalicijskih partnera SDSS-a Milorada Pupovca može na Pelješkom mostu da se bude za pola noći. Da li ste poslali tada nekakvu inspekciju ili nešto slično? Niste. Ministre kad ste pozivali mlade da stoje kod kuće da ne zarazuju, da ne prenose zarazu na svoje starije tada ste vi slali slike sa estradnim zvijezdama ili netko po društvenim mrežama se je širilo, ma kako ne sa ljepoticama naše estrade, širile se po društvenim mrežama.

Kada je cijeli sinjski i cetinski kraj za vrijeme dana alke i Velike Gospe odlazio u Livno u večernjim satima tražio sam s vama kao gradonačelnik razgovor, da sam smatrao da je potrebno razgovarati da u drugu državu odlaze naši mladi. Branili ste nam koncerte, bio je i Mile Kekin zabranjen ja sam reka pivat će makar ja bio bubnjar i pivao je i Thompson i Mile Kekin, a vi ste htili zabraniti, a hvalili ste se sa 13 miliona turista. Vi koji kršite mjere, vi ste glavni kršitelj svih mjera. Govorite da se ne more u zatvoren prostor, šta glumite s maskom, a možete ići kod svoga urara bez maske i razgovarati s njime bez ikakvog problema, to možete, to možete. Ja ne lažem ja govorim istinu, samo istinu. Također, kolegica Bujević maske ne tribaju, maske ne pomažu, a sad se …/nerazumljivo/… od nosa do uva, pa koga laže, pa nije narod ćora, narode niste ćoravi pa ministar danas priznaje da Covid potvrde ne štite, druge Covid potvrde koju cijepljeni druge, pa to cijelo vrijeme i govorim [[Upadica: Tko je rekao da ne štite?]] pa vi danas ste meni odgovoru rekli, možda ste greškom to rekli [[Upadica: Ne.]] pa vi se ispričajte narodu jel ste rekli greškom [[Upadica: Molim vas nemojte razgovarati.]] može ko cijepljeni s Covid potvrdom, ministre mogu li cijepljeni sa Covid potvrdom prenositi zarazu, pa to ste rekli da može. Danas ste rekli, pa cijelo vrijeme vam to i mi govorimo da vam mjere ne valjaju i da su učinci na gospodarstvo vidimo učinke inflacije poskupljenje cijena, vidimo šta se događa ili npr. ministre meni inspekcija dolazi svaki dan, kontrolira mjere, a županija ista zgrada je u donjeme katu nitko nije otišao, nema mjera, ali kod gradonačelnika Bulja mora. Znate zbog čega? Jedini virus.

Evo malo sam danas u ovom slobodnom vremenu čitao portale i vidim čovjek općina Đulovac određena mu samoizolacija od 20. do 29. siječnja, on izašao u petak 28. siječnja dakle dan prije je izašao iz izolacije i kazna mu je određena 8 do 15.000 kuna prekršaj. A Hrebak kad treba za većinu od dođe znači njemu kaže Capak ti Dario možeš nema nikakvih problema i on izađe iz izolacije. Ili znate što je jače kad su izbori bili tada su rekli čak i ovi zaraženi mogu doći na izbore glasat da se održe izbori u vrijeme pandemije jer je tada kako ste rekli Plenković garantirao sigurnu Hrvatsku, a sad priča da je Hrvatska nesigurna, sad imamo i određene terorističke mreže. Dakle, jedan ovaj nesretni napad na Markovu trgu ide premijer prikazati kao da u Hrvatskoj postoje nekakvi jači elementi terorizma. Pa imao tih primjera koje, Grmoja npr. na Hvaru drago mi je da procesija na samom je bila, meni je to drago, ali čudotvorna Gospa Sinjska procesija 3 stoljeća su zabranili kao Gospina lik prenosi zarazu. Vi ste stoljetnu tradiciju zabranili, a drago mi je da niste na Hvaru. Al zbog čega ste to napravili u Sinju, koji je razlog? Koji je razlog da na Hvaru može, a u Sinju ne može? I u puno težoj situaciji na Hvaru i neka je bilo na Hvaru ja nemam s tim problem, ali zbog čega Gospa Sinjska 3 stoljeća prošlo ne može u Sinju? Zbog čega? A što se tiče sigurne Hrvatske pa žalosno je da od premijera čujemo svaki dan da je država Hrvatska teroristička, žalosne su ove ograde kolegice Petir koje vidimo ovdje.

Evo vidim kolega Borić kaže Zokini mališani, a Kapulica, Zoka i Pupovac skupa u klubu u Slovenskoj 9, skupa. I kaže i vidim piše Katičić na Twitteru kaže da bi se mogao slobodno Pantovčak preselit na adresu Draškovića 23, pa mogla bi se i Pantovčak i Vlada RH možda u Slovensku 9, tamo ste se družili svi. Ja Milanovića nisam vidio dakle ovaj prošao je pored nas u Vukovaru, tada sam ga vidio. A vi ste se svi družili i skupa dogovarali i skupa dogovorili i ovaj Ustavni sud s kojim ćete sada pokušati minirat referendum. Tako da to su tvoji, to su tvoji Boriću drugovi. To su tvoji drugovi. To su tvoji drugovi ako se slažemo oko odnosa prema Hrvatima u BiH bilo bi dobro da se svi složimo oko toga. I ako se složimo i ako se složimo oko dakle odnosa prema epidemiji bit će dobro. A ono što vam mi govorimo i drago nam je da i predsjednik Republike se slaže s nama i da je došao na naše pozicije i oko BiH, dakle evo prihvatite to što vam govorimo. Obmanjujete javnost, govori dakle kolega Bačić da niti jedna europska zemlja nije ukinula Covid potvrde. I onda s ljevice ovamo kažu, ali dobro koliko je Danska procijepljena. Pa čemu služe Covid potvrde? Ako Covid potvrde ne zaustavljaju širenje zaraze, to smo se složili da ne zaustavljaju, ako u Hrvatskoj ne potiču ljude na cijepljenje, a s ljevice smo danas čuli da se jedan čovjek u Splitu novi cijepio, pa čemu vam služe Covid potvrde. Zašto, da terorizirate ljude, koji je učinak? Dakle, ne zaustavljate širenje zaraze, ne potičete ljude s Covid potvrdama na cijepljenje. Pa što je vama? Jel vi shvaćate da zagovarate nešto što nema nikakvog učinka?

Meni je hrvatski narod rekao što želi, potpisima, ja ne čekam da mi netko migne. Isto kao što Plenković čeka sada obećavali ste evo Grlić Radman dolje je na Odboru za Hrvate i kaže obećavao je mi ćemo riješiti izborni zakon. Pa vi samo čekate da vam netko migne, ništa vi riješiti nećete. Tako da Boriću ovaj bilo bi bolje, ne znam je li ovaj Milanovićev stav finta, ali bilo bi bolje da malo uzmete tog stava barem oko Hrvata prema, Hrvata u BiH i odnosa prema epidemiji. Što se tiče, što se tiče dakle stožera pa jasno je da nije samo pitanje više ukidanja Covid potvrda treba ukinuti ovaj kompromitirani stožer za kojeg je i ministar rekao da se ne sastaje. Pa donosi odluke Plenković. Prvi sam prije 2.g. kada su se svi divili i svatko bojao se propitati Beroša, Capaka i ostale super heroje govorio da ćemo na kraju vidjeti što je ko radio i da u ovoj epidemiji ne smijemo izgubiti zdrav razum, da sve odluke trebamo propitivati. Pa uostalom prvi sam na onom sastanku oporbe i premijera kada je premijer predlagao da mu se daju sve ovlasti se javio za riječ i rekao premijeru da me njegov govor podsjeća na govor kralja Aleksandra kada je uvodio 6-to sječanjsku diktaturu.

Pitam vas, evo ministra koje je ako se ljudi ne cijepe zbog covid potvrda, ako covid potvrde ne zaustavljaju širenje zaraze, koji je smisao covid potvrda? Koji je smisao da testirate djecu? Kaže Brkan mi smo protiv, pa normalno da sam protiv testiranja djece jer roditelji, dat ćete roditeljima testove, mislite da će roditelji testirat djecu. Pa koronavirus za djecu nije opasan, ima smisla jedino, ima smisla jedino ta kontrola ako djeca možda neće prenijet zarazu ne znam dalje u obitelji, pa starijima, djedovima, bakama, znači za djecu koronavirus nije opasan, posebno omikron, o čemu vi pričate?

Ja samo želim reć da su oni svoj stav jasno rekli i 14.12.2018. kada smo glasali o Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH. Tada su zajedno sa cjelokupnom oporbom i SDP-om izašli, ne izašli, pobjegli vani ne jer da se navodno nije htjelo usvojiti neke njihove amandmane tj. htjeli su i izmjenu ustava za koju nisu bili spremni ni na koji način zajedno s SDP-om. To je vaš stav, kao i ono što je ostavio kolega Raspudić koji kaže danas da je velik desničar, a znamo kako je krenuo iz Mostara. Slijedeća replika Miro Bulj. Mogu ja odgovorit na repliku? Ne možete, ovo je bila povreda Poslovnika.

Ali kolega Grmoja, vrlo bitno je da premijer Plenković se pogubio, čovjek koji je govorio o stabilnosti i sigurnosti, sigurnost da je uhvatio covid i da je pobijedio covid na tome, jel toga je dobio izbore. Stabilnost i sigurnost je garantirao, a danas zemlju zbog tog nemilog i strašnog događaja gdje je … [[Govornik se ne razumije]] to napravio što je napravio izaziva, izjavljuje da je Hrvatska teroristička zemlja, koda traži terorizam.

Pa koje ste gluposti radili, pa to je nevjerojatno.

To ste nekoliko puta rekli ovdje u ovome saboru, to ste nekoliko puta rekli i na javnoj televiziji na HTV-u.

Od premijera kad te riječi odu prema vani, a mi smo turistička država, pa ko će doći?

Ja bih volio da kolega Šašlin na isti način upozori i kolegicu Draganu Jeckov koalicijskog partnera Milorada Pupovca i Anju Šimpragu kad dođu za govornicu u HS i pričaju onako kako pričaju.

Marijan Pavliček, izvolite replika.

Oprostite kolega Pavliček, al evo. Ovaj, dakle što se tiče premijera ništa vi niste g. Bulj pogriješili i ovi koji se javljaju i napadaju vas očito ne slušaju što govori premijer. On je jedan izolirani incident pokušao svesti pod to da postoji nekakva teroristička mreža koja podupire i koja potpomaže dakle ovakva, ovakve događaje, što bi značilo da u Hrvatskoj imamo organiziranu terorističku skupinu čak je dijelove oporbe nastojao u to ugurati što je jako opasno. Da imaju imalo pameti to ne bi govorili. I kada turisti dođu na Markov trg, kada vide ogradu, kada pitaju ove turističke vodiče oni im kažu Markov trg je zatvoren jer je tu bio nekakav teroristički napad, premijer govori o organiziranoj terorističkoj mreži [[Upadica: Vrijeme.]] koju potpomaže oporba itd. Poštovani kolega Grmoja, ja vjerujem evo da ćete se složiti sa mnom, da od svih loših mjera koje su do sada uvedene da je jedna od najgorih, a to je uvođenje testiranja za osnovnoškolsku djecu sa najavama da će se to isto činiti za vrtićku djecu, ako je dokazano da gotovo nikakve nuspojave i nikakve simptome ne izaziva omikron varijanta upravo kod djece. Mislim da s time stvara se dodatna psihoza kako kod samih roditelja tako kod njihove djece da se dječjoj, djetinjstvo pretvara u noćnu moru kroz testiranja kroz svakih par dana ali isto tako kroz preporuke stožera da se djeca trebaju cijepiti sa cjepivom koje je daleko od toga a da je ispitano i sigurno. Dakle, vidjeli smo iz onih najava dakle da djeca koja su se cijepila jednom dozom neće morati ići u izolaciju i to, znači zapravo se tjera roditelje na cijepljenje djece iako za to nema nikakvog opravdanja. Švedska je donijela i odluku dakle da nikako zapravo ne preporučuje cijepljenje djece, za to nema nikakvog razloga. A ova odluka o testiranju bili su upiti prema HZJZ-u, imam čak jedan taj upit, znači ne znaju, odgovor je hrvatskog zavoda ne znaju koji će testovi biti korišteni, ne postoji studija istraživanja o zdravstvenim posljedicama, ne postoji studija istraživanja o dugoročnom samotestiranju na emocionalni, psihički i mentalni razvoj i zdravlje djece. Naravno da roditelji neće testirati djecu, to nema nikakvog smisla, to je bačen novac, a imamo ogromnu krizu, ljudi ne mogu podmiriti račune, pa podijelite nekakve vaučere, povećajte ljudima iznose dakle da mogu platiti osnovne račune [[Upadica: Vrijeme.]] a ne bacajmo novac bez veze da bi se namiro neki Berošev prijatelj.

Poštovani ministre, poštovani predsjedavajući, vjerodostojno to je jedna vrlo zanimljiva riječ koje vladajući često koriste posebice u izbornim kampanjama. Je li ovaj politički stožer civilne zaštite vjerodostojan u svojim odlukama? Sjetimo se kada su donešene prve restriktivne mjere, nakon provedenih unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Do tada zdravlje nacije nije bilo bitno. Tada je ipak interes stranke bio na prvom mjestu. Je li ovaj stožer vjerodostojan kada predstavnici stožera u jednom navratu kažu da maske imaju samo psihološko značenje, a svega nekoliko mjeseci poslije donesu odluku da su maske obvezne za sve zatvorene prostore? A onda ono još gore upravo članovi tog istog stožera bivaju uslikani u urarskim radnjama, u Spaladium Areni bez maske na licu. Je li ovaj stožer vjerodostojan kada donese odluku da djeca u osnovnim školama se ne smiju na pauzama miješati ako ne idu u iste razrede, a istovremeno ta ista djeca u istom autobusu odlaze u tu istu školu? Je li taj stožer vjerodostojan kada donese i proglasi lockdown za cijelu državu, a istovremeno ne reagira kada u javnosti izađe informacija da brojni ministri u to vrijeme banče po podrumima i određenim klubovima? Niz nevjerodostojnih odluka. Jedan od njih je odluka o uvođenju Covid potvrda koje nažalost nisu doprinijele onome što trebaju činiti, a to je smanjenje zaraženih jer je znanstveno dokazano da apsolutno svi i cijepljeni i necijepljeni i oni koji su prebolili i oni koji nisu prebolili mogu ovako il onako prenijeti ovaj virus. A možda i najgora odluka je ta da se djeca trebaju testirati, osnovnoškolska djeca što jednostavno nema nikakvog opravdanja. Ja sam 2 puta prebolio Covid-19 i moja supruga, imam 3 djece, svi su s nama bili u izolaciji i ona najmanja spava s nama od 3 godine, ide u vrtić i nije imala nikakvih simptoma, vjerojatno nije ni imala Covid-19 i sad bi ja nju danas sutra trebao svaki ponedjeljak testirati ima li to dijete Covid-19. Pa jel razmišljate o tome kako to utječe na psihu tog djeteta ili na dijete moje drugo od 6 godina ili treće od 8 godina i na svu ostalu djecu? Ušli smo u jednu psihozu, u jednu spiralu koja nas vuče prema dolje. Stvaramo si neprijatelje svugdje i u svemu vidimo opasnost. Ajmo priznati pogriješili smo, tu i tu smo pogriješili i vjerujte narod će vam više vjerovati nakon toga. Priznajte vaše greške, ali trebate imati drugačiji pristup. Znači ne možemo dnevno bombardirati naše sugrađane sa brojem oboljelih, svakodnevno zadnje gotovo 2 godine. Pa zamislite kako bi mi funkcionirali da je zadnjih nekoliko godina glavna vijest u dnevniku bila ova, danas 25 umrlih od karcinoma, 30 od moždanog udara, 40 od ove ili one bolesti i svaki dan to, i svaki dan to, i svaki dan to. Znate gdje bi završili, svi na antidepresivima. Svi na antidepresivima, a dobar dio i na psihijatrijskom liječenju. Pristup prema ovoj bolesti trebamo mijenjati. Već ste je i vi dobro upoznali i stručnjaci su je dobro upoznali. I sami potvrđujete da ova omikron varijanta hvala Bogu ne stvara teška oboljenja. Na ovaj broj zaraženih hvala Bogu nemamo velik broj ljudi na respiratoru, on čak i opada.

pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Katarina Peović.

Evo, par informacija za vas koji bi počeli živjeti normalnim životom. Prošle godine u Hrvatskoj je umrlo 63.611 ljudi što je više u jednoj godini nego bilo kojoj znači godini od Drugog svjetskog rata. Znači nikad nije više ljudi u jednoj godini umrlo od Drugog svjetskog rata. A sad vi živite normalno jel. Poražavajućoj statistici sigurno s jedne strane doprinosi pandemija, sigurno s druge strane doprinosi i to da ljudi nisu otišli na preglede i da umiru i od drugih bolesti jel, ali od prosinca, do prosinca o kojem govori ovo izvješće imali smo u prosjeku od početka Corone 510 umrlih mjesečno više. Znači 510 ljudi više mjesečno umrlih nego u petogodišnjem prosjeku prije korone mjesečno. Znači sad je sigurno lošija situacija jer smo upravo od tog perioda konstantno na samom vrhu u svijetu po broju umrlih na milijun stanovnika kad kažu ovdje kolegice i kolege imali smo danas autobus mrtvih, mi skoro da mjesecima imamo autobuse mrtvih ne sad zadnjih dana jel. Liberalni pristup je odabran namjerno. Znači nije to stvar slučajnosti to je odabir HDZ-a. I ove rasprave između desne opozicije koja zahtjeva još liberalnije mjere još malo da se opustimo da počnemo živjeti normalnim životom i HDZ-a koji ih upozorava ljudi niste baš pri sebi je jedna predstava. Zato što mi već imamo najliberalnije mjere u Europi. Znači bez obzira da li smo mi za ono što bi rekao onaj film Don't look up ili Look up jel hoćete se cijepite se ili nemojte se cijepiti bez obzira na to medicinski radnici i radnice, medicinske sestre, tehničari, liječnici, liječnice već 2 godine skoro žive u jednom opsadnom stanju. O Covid dodatku ne treba previše pričati. Znači 10% na plaću i to 9 mjeseci nakon što je Covid došao u Hrvatskoj. I to 10% ne na ukupni iznos plaće nego samo na one sate provedene u Covid odjelima, o tome uopće ne moramo govorit. Znači to je u najvećim broju slučajeva 10-tak kuna u svakom slučaju manje od 200 kuna. To nije nikakav dodatak, u svakom slučaju nije u odnosu na ono što su druge zemlje uvele. No, kada ja postavim pitanje ministru Berošu zašto se onda nije išlo na beneficirani radni staž koji ne ide na naplatu dolazi u onom trenutku kada ljudi idu u mirovinu, znači to nije trošak koji trebate odmah podnijeti nego ćete ga podnijeti u onom trenutku jel kada on dođe na naplatu, onda mi je ministar rekao s čim se apsolutno smažem odnosno drago mi je da ste to odgovorili da se vi slažete sa mnom. No, isto tako ste mi odgovorili ali onda vi to pokrenite.

Znači tu se slažemo nije uloga političkih stranaka opozicije da pokreću ili naravno mi smo napravili ono što smo mogli, mi smo znači poslali u proceduru zaključak, e onda ste se ispravili i rekli ono što ste sad rekli, e to sindikatima recite da pokrenu. Ali slušajte ne možemo mi govoriti sindikatima što će raditi, to isto tako nije funkcija opozicijske političke stranke. Ja vam mogu reći ono što su meni govorile radnici i radnice medicinske sestre koje nam dolaze i mole nas nemojte odustati od toga, molim vam vas zadržite tu ideju nama je to dosta važno to bi nas spasilo čisto ono ako ništa drugo to je jedna simbolika. Jer zašto dolaze najčešće medicinske sestre to isto moram reći zato što su one u puno većoj mjeri opterećene. Njih je uistinu malo, na njih jako puno pada posla i one nemaju uistinu nemaju visoke plaće i ne mogu čak te svoje popraviti što imaju mogućnosti liječnici koji rade često u privatnoj praksi. I zato mi gubimo i te sestre koje prestaju raditi, koje odlaze u inozemstvo i mi zapravo ostajemo u vrlo nezgodnoj situaciji. Zato vas molim ako se slažete pokrenite to jer to je negdje na vladi, a tko drugi ministre [[Upadica: Sindikati.]] pa ne mogu sindikati mijenjati zakone.

Za mene to nije igra.

Zar je to normalno? … [[Upadica: Ne razumije se.]] Zar je normalno da djecu testirate koji nemaju nikakve simptome? Zar je to normalno? Ajd vratite se malo u normalu, pogledajte u kakvom okruženju živimo. Mislim da je povrijeđen čl. 238. zato što je kolega prozvao kolegicu boljševikom i mislim da to nije umjesno niti je pristojno. Može se tako tretirat, al to je više osobna kultura. Odgovor na repliku. Kolega Pavliček, vi ste rekli da se vratimo u normalu. Ja sam vas doslovno citirala, a vi se morate odlučit šta vi zapravo hoćete. Vi istovremeno govorite da je nepotrebno, znači unosit covid potvrde nego bi se svi morali testirat jer i oni koji su cijepljeni prenose zarazu i istovremeno ste protiv testiranja. Vi se morate odlučit što zapravo hoćete, ali u stvari ono što vi hoćete to je nama ovdje svima jasno je da bilo koji argument upotrijebite samo da bi taj argument išao u vašu korist zato ste puni proturječja, zato pričate mislim stvarno gluposti ono iz sjednice u sjednicu kad govorite o ovim izvješćima, ali uistinu morate se sami zapitat jeste li vi za to da idemo u normalu, dal ste vi za to da se testiramo, jeste li vi za to da odmahnemo rukom i kažemo eto ništa se ne dešava, ajmo govorit o onima koji umiru od raka ili zapravo trebamo posvetit pažnju ovoj temi.

Kao prvo za razliku od vas mi smo jasno i glasno rekli da smatramo da se trebaju testirati svi oni bez obzira bili cijepljeni ili ne cijepljeni, ali smo isto tako jasno rekli da smo protiv testiranja djece jer po svim znanstvenim pokazateljima djeca nemaju nikakve ili izuzetno blage simptome.

Slijedeća replika poštovani zastupnik Ante Deur. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice. Pa možda ne bi bilo loše jedna ideja da poštovana zastupnica i zastupnik naprave jedan zajednički istup za govornicom možda bi to razveselilo ovako i naciju i nas u saboru, vrlo veselo bi bilo, ali evo. Ovaj, ja predlažem poštovanoj zastupnici da uistinu njezini nastupi i izričaji budu, evo ministar vjerujem da će imat toliko ovaj da vas primi malo jedno mjesec dana da svoju radnu aktivnost upotrijebite u jedan realan sektor.

Dižem povredu Poslovnika radi čl. 238., dakle zastupnik evidentno vrijeđa i omalovažava zastupnicu, proziva ju anti Hrvaticom i još joj se pri tom i seksistički obraća, pa vas molim da ga opomenete i pri tom uopće u replici nije bio u temi, niti joj je replicirao na bilo što što je ona govorila o covidu i o temi u kojoj smo danas.

Ne možete repliku dobit, ne možete repliku dobit sad. Izvolite povreda Poslovnika Ante Deur.

Ovaj i uistinu ponekad ne znam na koji način bi vam se obratio, al uvijek gledam s puno poštovanja jer živimo u istom gradu, pa evo, ono imajmo tu obzira. Dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika. Zahvaljujem. 238. članak, molim vas da upozorite zastupnika da ne vrijeđa niti kolegicu Peović, niti kolegicu Kekin svojim neprimjerenim rječnikom.

Ovaj idemo dalje replika, poštovani zastupnik Branko Bačić.

Znači boljševizam, antihrvatstvo, malo bi trebala što sa ministrom nešto raditi zato što nikad nisam radila u realnom sektoru, inače ministarstvo je realni sektor, dobro. Kolega Deur, jasno je da vi mislite da je rad na fakultetu potpuno bespotreban, ali gledajte nešto malo rada na fakultetu vas obuči da čitate ove zakone možda malo pomnije nego netko drugi i ja sam ovdje imala za osnovnu ideju predložiti nešto vrlo afirmativno HDZ-u, a potaknuta ljudima koji rade u zdravstvu, a o antihrvatstvu, boljševizmu i ne znam čemu možda možemo na hodniku razgovarati, ali mislim da bi ovdje stvarno trebalo se posvetiti konkretnim stvarima i mi smo stvarno u teškoj situaciji i bilo bi dobro da tu situaciju negdje i zajedno rješavamo Poštovani zastupnik Ante Deur. 238., žao mi je način na koji se, ste mi uputili, ja sam samo želi da vi vaše iskustvo koje imate i koje implementirate da možete to kvalitetno predati drugima da i drugi imaju iz toga jednu bolju stavku o tome jer vaš stav i o Domovinskom ratu i o hrvatskim braniteljima kroz sve ovo vrijeme mi daje za pravo kao hrvatskom branitelji i stradalniku da vam to mogu sa pravom reći.

Kolegica Peović povrijedila je Članak 238., jer je omalovažavala saborske zastupnike ali i sve druge koji nisu završili fakultet aludirajući da ona koja radi na fakultetu čita za razliku od nekih drugih referirajući se na kolegu Deura da on tobože ne čita i da je to neka njena prednost jer je ona na fakultetu netko drugi nije. Pa i drugi su završili fakultete i doktorate, ne nose transparente o tome, naučite se pristojno ponašati i ophoditi sa zastupnicima ali i sa općenito sa javnošću na jedan primjeran način. Fakultet vam ne znači ništa ako nemate kućnog odgoja. Dobro. Dobivate opomenu i vi to nije bila povreda Poslovnika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Peović htio sam implicirati na vašu tezu da Hrvatska ima najliberalnije mjere. To nije točno. Mi smo u određenom trenutku imali najliberalnije mjere, sada nemamo.

Danska je ukinula pokazivanje Covid potvrda u najvećem dijelu javnog i realnog sektora, ali ne u cijelome. Ne možete u Danskoj ući u objekte, institucije socijalne skrbi i dalje bez Covid potvrde, a još manje se može ući u Dansku bez Covid potvrde. Ne znam gdje ste vi sad to vidjeli to kimanje glavom, znači mi smo upravo mislim bili protiv ono što govori kolega Grmoja. Mislim od početka, ne znam šta je rekao da bi se mi slagali sa kolegom Grmojom, ne znam stvarno. Ali znači liberalne mjere kad kažete Danska i Švedska znači kolika je procijepljenost i Velika Britanija, ali moramo uzeti kolika je procijepljenost u tim zemljama mislim … [[Upadica: Ne razumije se.]] rekli smo, rekli to je bila naša reakcija, mislim da mu objasnimo. Mi mislimo da ne možemo uspoređivati te kategorije naprosto zato šta imamo jako nisku procijepljenost. Ali slušajte stvarno ne možemo govorit da mi nemamo liberalne mjere. I isto tako ovdje su vas često zastupnici hvalili ministre Beroš u onom provom valu kako ste reagirali, ali tada smo mi stvarno spašavali živote. Vi ste spašavali živote, to je stvarno bila dobra reakcija i vidjelo se kako je pod utjecajem [[Upadica: Vrijeme.]] lobističkih skupina stvar otišla u drugom smjeru.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, uvažene kolegice i kolege, jutros kad smo se pripremali za ovu raspravu u biti smo očekivali puno, puno više čak što bi rekao oboružali smo se, a sad imamo toliko neispaljene municije da ja jednostavno ne znam što bi s njom. No, šalu na stranu. Želim na početku ove svoje rasprave zahvaliti svim zdravstvenim djelatnicima na svemu onome što čine za ljude ne samo koji su obolili od Covida nego ukupno za hrvatsku naciju. Žalim jasno poručiti svim Hrvaticama i Hrvatima da se cijepe. Cijepljenje je jedina mjera koja nas može dovesti u bolji položaj. Danas smo čuli jednu tezu koja se sada na jednom postavila kao zaglavna teza, a došla je od strane opozicije da smo 2/3 većinom usvojili neke od odluka stožera onda bi Hrvatska imala procijepljenost od 85 ili 90% Pa koji je razlog bio da oporba ne prihvati ono o čemu smo glasovali i da to donesemo sa 102, 105, 110 glasova za ako bi to pomoglo u procjepljivanju nacije. No, uvijek se traži izlika više, uvijek se kotač prebacuje na, na nešto drugo i to je u biti, u biti problem koji mi imamo. Ovdje su mnogi od zastupnika pogotovo oni koji dolaze iz županija koje su turistički potentne govorile o jednom problemu koji nam može stvoriti problem u vremenu ispred nas, a to je da će Europa osim što objavljuje karte vidjeli ste koliko smo modri, crveni ili bilo što drugo u te karte ubaciti i kolika je procijepljenost u županijama koje očekuju turiste. Konkurencija je nemilosrdna i ona će učinit sve da turisti ne dođu u Hrvatsku nego da odu negdje gdje je ta procijepljenost puno, puno, puno veća. Zašto si sami stvaramo problem tamo gdje bi u stvari mogli naći, naći rješenje? Ja mislim da mi kao saborski zastupnici imamo tu odgovornost koju ne možemo saprati sa sebe odlaskom iz sabornice i ja se slažem sa svima onima koji su za ovom govornicom poručili da se treba cijepiti, ali to artikuliraju isključivo u svojem petominutnom govoru, to kažu kao frazu, a poslije toga se ne događa ništa. Čast izuzecima, nemojmo odma negativistički nastupat, ima takvih. Ono što smo također danas vidjeli ovdje da u Klubu Mosta sjede eksperti za epidemiologiju. To su ljudi koji bi se mogli nositi sa pandemijom puno gorom nego što je, što je covid-19. E vidite, to nije dobro. To je zavaravanje ljudi koji u nama vide one koji bi trebali biti njihovo rješenje, a ovdje se iznose neistine koje jednostavno ne bi pas s maslom polizao, a ne suvisan čovjek prihvatio kao nešto. Čuli smo danas ujutro čim je, a zastupnicima Mosta je bitno bit ujutro na, na raspravi jel onda tu ima nekih kamera, onda tu ima nekakvog publiciteta, pa to im je interesantno. I onda velika neistina od jednog od tih nadriliječnika gospodina doktora Bulja koji kaže da evo većina europskih zemalja je ukinula covid potvrde, pa čemu služe covid potvrde, one su apsolutno nebitne. Samo Velika Britanija i nijedna druga zemlja odnosno 27 članica EU nije ukinula covid potvrde. Zašto neko ima poriv osim da skupi neki jeftini politički poen da iznosi takve neistine i da iznosi takve laži. Kolega Raspudić se poziva na nekakav znanstveni članak, gđa. Kekin je odgovorila na to i mislim da je to bilo i stručno i suvislo, na nekakav stručni članak namjerno, pa on je znanstvenik po struci, namjerno obmanjujući ljude da, da im govori nešto za što on dobro zna da nije točno, ali dobro zvuči. To je bit priče, a ako budem na kraju imao vremena pročitat ću vam i jednu pjesmu jel ja nisam stručnjak, nisam epidemiolog, ali sam pučki pjesnik, pa evo ako bude vremena. Sad imamo repliku poštovane zastupnice Nade Murganić. Poštovani kolega, eto vi meni u replici pročitajte tu pjesmu jer ona će sigurno sažeti sve što je na koncu sukus svih ovih naših današnjih rasprava, ništa novo nismo rekli. Ova izvješća su postala u stvari sva ista, imamo ukopana stajališta vlada i vladajuće većine, a naravno zagovara sve mjere koje su balansirane između očuvanja zdravlja i između očuvanja i gospodarstva i radnih mjesta i isto tako tu imamo određene rezultate. A naravno jedan dio oporbe ne mogu reć sva, cijela oporba zaista svoju politiku gradi na svemu onom što je suprotno ne vodeći računa da se s time ugrožavaju i zdravlje i životi ljudi i ne mogu uopće zamisliti da ne daj Bože takove stvari moramo do, sa dvotrećinskom većinom donositi na što bi to ličilo, dakle potpuno bi paraliziralo se sve ove mjere, ali evo ipak ja bi htjela pjesmu. Naravno, ozbiljna tema u 8 sati koliko traje ova rasprava Đuro Đaković je proizveo 4 kombajna odnosno sastavio, Rimac je sastavio jednu Neveru, keramičari su polijepili 100-tine kvadrata pločica, a mi smo još uvijek na stvarima koje recikliramo već punih godinu i pol dana. To je jednostavno nevjerojatno koliko mi sebi u stvari sami želimo loše, a ovdje imamo ljude koji nam žele dobro i onda samo da to uzmemo što nam žele dobro riješili bi dio problema. Misao me jedna cijelog dana poput kamenčića u cipeli žulja dal da odem ja na pregled kod doktora Bulja ili možda kod Grmoje sad se bore misli moje, ipak izabrat ću Raspudića o njemu se kao znanstveniku priča, a ako mu bude gužva ne gine im opservacija kod Miletića. Pa kolega Ivanović, i vi ste spomenuli turizam i procijepljenost i s pravom ste se zapitali, kaže zašto sami stvaramo problem tamo gdje ga ne moramo imati i zaista, zašto ga stvaramo tamo gdje ga ne moramo imati? Znamo što je sve vlada učinila mjerama za očuvanje radnih mjesta u ugostiteljstvu i turizmu. Evo i danas hvale turističke agencije nastavak tih mjera za očuvanje radnih mjesta. Kad je u pitanju radna snaga imamo novi online sustav za prijavu i uvoz radnika. Poslodavci su se u 100%-tnom većem broju odazvali pozivu za stipendiranje učenika za turistička zanimanja, iznos stipendija se povećao, međutim sve nam je to uzaludno jer nova covid karta će između ostalog prikazivati i broj i postotak procijepljenosti, a nažalost tu smo najlošiji među svojim konkurentima na Mediteranu. Da, pa dobro konstatacija apsolutno stoji i sam sam o tome nešto rekao i ministar je o tome nešto govorio, govorio danas i koliko god mi htjeli okriviti stožer za neke stvari što, možda s jedne strane je u političkoj areni prirodno da će opozicija uvijek imati prigovor na ono što radi pozicija. Ovo je Hrvatska, nema druge Hrvatske, nema Hrvatske bez covida i Hrvatske s covidom ili Hrvatska u kojoj je na čelu stožera Vili Beroš i neka druga Hrvatska, ne postoje te dvije Hrvatske, jedna je Hrvatska koja se ovdje pokušava na najbolji mogući način nositi sa onim što, na kraju krajeva najviše žrtve u tome svemu su dali zdravstveni djelatnici.

Vi govorite šta bi bilo prirodni ili šta je prirodno. Prirodno, jedino bi prirodno bilo da onaj ko upravlja pandemijom, a to je Vlada RH podnese odgovornost za rezultate koji su poražavajući i koji su nas posljednja dva tjedna stavili na top najtužnije ljestvice na svijetu po broju umrlih na milijun stanovnika. Prirodno bi bilo da ne prebacujete odgovornost na druge kada ste upravo vi odnosno vaša vlada ignorirali struku godinu dana i sve strukovne organizacije kad su vam govorile da se mjere trebaju uvoditi na vrijeme. Nas iz oporbe koji smo vam isto to govorili i rekli kada se povećava broj zaraženih nije dovoljno reagirati u momentu kad su prepune bolnice nego prije. Niste slušali.

Ja mislim da je ova Vlada i ovaj ministar koji ovdje sjedi punih 8 sati itekako i odgovoran i zna da snosi odgovornost i on se s tom odgovornošću nosi svaki dan s njom liježe i s njom se u jutro diže. Ne vidim gdje je problem. Problem je upravo u ovome što sam rekao na početku, a to je gospodin Bačić izvanredno danas i to bi po meni mogao bit fusnota ove rasprave koju smo imali danas. Da smo donijeli dvotrećinskom većinom odluku o covid potvrdama onda bi procijepljenost u Hrvatskoj bila preko 80% To je po meni, sjedio sam ovdje cijelo vrijeme, nisam izlazio iz sabornice puno to je meritum rasprave koja se danas vodila.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Najprije jedan tehnički dio, pa da se opet vratimo tko što zna ili tko što ne zna. Kada smo donosili jedan zaključak da ćemo imati ova izvješća onda je bio prijedlog oporbe da to imamo svakih mjesec dana. Zamislite sad ove rasprave svakih mjesec dana, pa bi ih već imali do sada 12. Pa pogledajte ove redove i kažete opet su oni bili u pravu, a mi nismo znali. Ali eto donijeli smo takav zaključak, ponašamo se po njemu odgovorno, dostavljamo sve ono da bi oporba mogla imati jedan svoj ples ovdje, gdje bi se onda trebala tražiti i odgovornost. Vidite na što to na kraju opet izađe. Pa smo čuli ove stručnjake, narodne liječnike iz MOST-a kako bi oni našeg kolegu iz Makarske već bili poučili i tada što smije reći jer da je rekao sve krivo. Sjećam se i sebe kao jednog lokalnog čelnika koji je ljude zaista s polja pokušao reći odite doma, ne znamo šta je to, ne znamo. Nitko ništa nije znao. Uveli smo propusnice vrlo brzo. Spriječili uopće kontakte bilo kakve da sačuvamo u tom neznanju i nekom strahu, to neko zajedništvo čuje se čak i po radijima. I onda ću vam reći neke brojke da vidimo što se događa u te tri godine hajmo reći nisu baš na isti datum, ali onako kako sam uspio. 20.3.2020. 88925 slučajeva zaraze taj dan u cijelom svijetu. Taj dan umrlih 5399. Uglavnom je Kina nosila tada najveći dio zaraze, Wuhanski soj.

Opet velike brojke. I govorimo sve je gotovo, sve skidajmo, sve mjere, ne treba nam ništa, a nije da nisu učinci. Imamo učinke cijepljenja. Jer da nema cijepljenja, ovo što imamo danas 12 pomnožimo 5 puta 17, pa bi znali što nam se dogodilo. I to je učinak. Kao što imamo i podatke o onom broju cijepljenih i umrlih koji su cijepljeni sa dvije doze i boosterom i onih koji uopće nisu cijepljeni. Ali što se desilo izgubili smo ono zajedništvo koje smo imali na početku. I sve se to pretvorilo u određenu politiku ne bi li se krenuli tražiti krivci i nametati nekome odgovornost tko je kriv. Što imamo od toga što mi nekome pokušavamo sve to svaliti na leđa? I bježimo od toga da ono što je rekao uvaženi infektolog Ivić u Splitu da su mladi na žalost starima zaboravili reći ono što ih ide, da se moraju cijepiti i da su ih pustili na žalost da nam se događa ono što nam se događa. I onda dođemo na ovu raspravu iz koje saznaješ vrlo, vrlo nekakve čudne situacije, da nakon što imamo milijun i 644000 testiranih radi tih tzv. covid potvrda da smo uspjeli identificirati 116311 zaraženih koji bi šetali populaciju. Narodni liječnik kaže u svom momentu kada je raspoložen neka ti šetaju slobodno populaciji, mi smo za slobodu.

Jednostavno ne bi nitko htio više ne ostati necijepljen. Pa smo saznali da na neki način imamo mnogo toga što nas dijeli, da jednostavno politika i politikanstvo i ono predizborno prije parlamentarnih izbora i ovo danas ima isključivi cilj da se netko bori za te političke poene dok zdravstveni sustav daje najveći napor da ti ljudi zaista ne odlaze sa ovog svijeta zato što se jednostavno nisu cijepili, da nisu napravili ono što se od njih tražilo, a na kraju se pokušava kažem svaliti krivica na pojedinca, na vladu radi nekakvih [[Upadica: Vrijeme.]] političkih poena, a na kraju od svega toga nažalost

Prikupljali ste ih tako da ste svaki puta kada ste procijenili da vam je to politički lukrativno dopuštali iznimke od mjera. Skupljali ste političke poene na način da ste svaki puta kada ste procijenili da će vam dati političke bodove proglasili kraj pandemije i veliki početak turističke sezone. Radili ste to isto tako na način da ste odbijali prijedloge oporbe da se na vrijeme uvedu mjere jer ste rekli ne, ne, nema potrebe itd., da bi vas onda svaki puta u 11. mjesecu zadesila ista situacija sa ogromnim brojem mrtvih i punim bolnicama. Vi ste gospodine Boriću, vaša vlada je držala gospodina Lauca do nedavno u znanstvenom savjetu čovjeka koji je danas ikona antivakserskog pokreta. Hvala lijepo uvažena kolegice, nismo mi sakupljali nikakve političke poene to su možda vaši osjećaji, promišljanja jer jednostavno mi u kontinuitetu obnašamo vlast i već 100 puta sam ovdje rekao da svaka vlast nosi odgovornost tj. obvezuje. I nemamo pravo ne činiti ništa i ako netko predlaže, predlaže stožer koje onda vlada prihvati ili ne prihvati i idemo u dalju realizaciju. Ono što smo uvijek govorili je da poštujemo struku i znanost i da su to jedino s čime se trebamo mi svi nositi. Međutim, ima ljudi koji su našli politički prostor i to je pokazuje i ovaj inicijativa za referendum, a i ova oporba koja je u tome uvijek vidjela nešto svoje. Zato su i tražili ovakva izvješća pa su vidjeli na kraju da i to već nije dovoljno dobro. A što se tiče Zagreba i odgovornosti tu vi pokažite. Čestitam na provedenim natječajima u kojima je kolega Hajdaš Dončić uspio sve svoje kadrove smjestiti u zagrebački Holding i na kraju na javnim natječajima izabrati sve uvažene [[Upadica: Vrijeme.]] stručnjake na radost svih Zagrepčana.

Uistinu su oni tražili puno opsežnije mjere, puno ozbiljnije mjere i to je razlika od prvog vala i svih drugih valova koji su dolazili. I u prvom valu su se čuvali životi, ali nakon toga pod pritiskom lobija pogotovo znači lobija koji su itekako radili, itekako vršili ovakve i onakve pritiske od ugostiteljskog lobija pa nadalje vi ste popustili. I ne možete reći da ste baš uvijek slušali struku, pa uostalom i u javnim istupima vi to i kažete, mi balansiramo znači između gospodarstva i struke. Učili smo svi zajedno, kažem i radili i trudili se i izdvojili 10-tke milijardi kuna da očuvamo koliko toliko normalan život i da možemo normalno raditi svoj posao i obavljati dnevno vlastite potrebe tj. funkcije koje obnašamo itd., znači to nitko ne može osporiti. Koga smo slušali ili nismo slušali rekao sam ali tu isto oporba zaboravlja ono što je radila. Kad su kafići bili zatvoreni, pa tko je tražio otvaranje kafića. Ovdje smo imali maltene interpelaciju na tu temu. Oporba sve redom stranke, to je bio plač za time. Evo to mi je najveći problem. I zato vas uvijek podsjetim, a ministar od početka radi svoj posao kako treba, ima podršku većine koja podržava njegov rad kao i rad stožera i ušli smo očito i u političku bitku sa onima koji ne razumiju određene stvari. Drago nam je da imate određene stavove koji su blizu i ovoga što radi i čini stožer, ali uvijek su tu i nedvosmislene poruke koje ipak ostavljaju dojam da oporba ipak malo nešto drugačije

To je ova vlada i stožer napravio dosta dobro. Naravno sve to ne bi bilo moguće bez zdravstvenog sustava, bez naših liječnika, medicinskih sestara i tehničara kojima najviše u ovom trenutku trebamo zahvaliti. Naravno tu je i onaj dio nezdravstvenog osoblja onog tehničkog nazovimo ga u zdravstvenim ustanovama koji su dali uveliko svoj obol. Ali moralna obveza nas zastupnika je da svojim primjerom doprinesemo sprječavanju širenja zaraze, znači cijepiti se, oni koji to zbog zdravstvenih razloga ne mogu naravno testirati se jer samo tako možemo vidjeti kraj ove nesretne pandemije. Mislim da se u svemu slažem što ste rekli i zaista zdravstveni sustav koji jednostavno na svojim leđima ovo nosi 2 godine. Vjerojatno kad i nas gleda ovdje i što mi ovo govorimo i oni se pitaju imali to sve na neki način nekog smisla kad vidimo to neko, tu neku borbu u praksi, životnu borbu i ove naše priče ovdje koje pogotovo dolaze iz nekih klubova koji su tu našli malo prostora da nešto porastu u anketama pa brzo, brzo padnu ne jer su mislili da ljudi vrlo brzo neće zaboraviti što su napravili. I slušamo te teorije koje jednostavno ne možeš odslušati, to je sve sa figom u džepu kao nismo mi protiv cijepljenja, nismo mi ovo ali nemojte ništa. I sad dolazimo do tih nekih mogućih 70% ako uhvatimo kao neki maksimum nažalost cijepljenih i to će nas pratiti i kroz sljedeću godinu i kroz turističku sezonu i se ostalo. Poštovani zastupniče, rekli ste da smo izgubili zajedništvo koje smo imali na početku, a tko je odgovoran da smo izgubili to zajedništvo? Vi mislite da je za to odgovorna oporba, ja vas pitam je li oporba unijela politiku u odluke stožera, je li oporba dozvolila razne izuzetke od mjera, je li oporba kriva što je npr. gđa. dr. Markotić osobno javno kršila mjere? Tvrdim da oporba za to nije kriva. Mi smo došli do toga upravo zbog politike koja se umiješala u struku i koja je zbog politike vladajućih vas u HDZ stvorila nepovjerenje građana, nekonzistentnost stožera i strah i nepovjerenje. Vi ste odgovorni za ovako nisku procijepljenost, vi koji vladate i koji vodite ovu bitku protiv virusa, vi ste odgovorni za ovu visoku smrtnost. Kolegice Raukar, najprije je bio stožer, počela je pandemija, pa je bio stožer, vi niste bili tada na počecima ovdje u HS, pa su bili izbori, pa ste vi tada ušli na krilima potresa i svega što ste o tome govorili ovdje, ali ste ušli i sada ste počeli već kažem i dijelit lekcije tko je za što kriv. Kažem, bilo je zajedništvo i znam sve i sjećam se zasjedanja i u zgradi INA-e i sve ono što smo prolazili na počecima, pa i samih izbora, pa onda smo i vidjeli tko ima povjerenje ili nema na parlamentarnim izborima, pa smo u drugoj godini pandemije vidjeli na lokalnim izborima također, dobili ste priliku u Gradu Zagrebu, pokažite što znate, nemojte podizati cijene komunalnih usluga, smeća i svih ostalih, plina recimo itd. i tamo na tom poligonu pokažite što znate.

Hvala poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Mnogi ste spomenuli zdravstvene radnike i fino se zahvaljivali danas tu, pa vrijeme je da malo porazgovaramo na temu zdravstvenih radnika. Bio je ožujak 2020. vrijeme kad su svi bili doma, ono kad se gledao Netflix i radio se kruh od domaćeg kvasca, kad se savladavala online nastava, a ulice su bile sablasno prazne i javni prijevoz nije radio, ali zdravstveno osoblje je svakodnevno išlo na posao. Ja se sjećam, išla sam svaki dan, sjećam se tog užasnog vremena, još nismo znali toliko toga, sjećam se i straha i muke, sjećam se dezinficiranja ruku, sjećam se da nije bilo maski i da nije bilo opreme u bolnicama, sjećam se da smo dobili zaštitna odjela koja su bila isključivo ekstra large i large, pa smo mi sitni to vezali nekakvim elastičnim zavojima koje su nam tehničari izmislili da nam ne spadaju, sjećam se svakodnevnih mailova od ministra koji su uključivali riječi poput mobilizacija i radna obaveza, sjećam se dolazaka kući, tuširanja odmah, dakle izuvanja ispred vrata, tek onda sam grlila djecu i muža, sjećam se tjeskobe koju smo svi u zdravstvenom sustavu živjeli svake minute, a sjećam se i podrške javnosti, sjećam se kad su nam u podne u 3. mjesecu pljeskali, sjećam se da, da su nam poručivali da su uz nas i da cijene ono što radimo. Ovdje u saboru ima još nešto liječnika, danas mislim tu više nijedan s nama, a ne znam ko od njih još uvijek za stvarno, a ne za liječničku plaću koja je ipak nešto bolja od saborske jel, stvarno radi u zdravstvenom sustavu i ne znam kada je netko od njih zadnji put dežurao. Ja sam dežurala relativno nedavno, pa ću vam reći nešto i o dežurstvima. Ne postoji ništa stresno, toliko stresno u političkom životu što je usporedivo sa stresom dežurstva, dakle ne postoji ništa usporedivo s ekstetacijom cijelog tijela kad zazvoni dežurni telefon. Ja ću doživotno skakat na ring ton dežurnih telefona s kojima sam ja dežurala. Ništa nije slično osjećaju kad dežurstvo prođe, pa mrtvi umorni dođete nakon 30 sati doma i ne možete spavat zato što vam se po glavi vrte pacijenti koji su vam tu noć prošli kroz ruke. I sad zamislite kad se na taj stres nadoda … [[Govornik se ne razumije]] u kojima sam obavijeste da od sutra odlukom o mobilizaciji i radnoj obavezi idete raditi posao s kojim se niste sreli od fakulteta. Posljednjih 15.g. bavite se mentalnim zdravljem ili okom, posljednjih 10 baš specifično psihoanalitičkom psihoterapijom ono Freudom… [[Govornik se ne razumije]] i to ili prednjim segmentom oka, ali preko noći evo vas u ulozi internista, pulmologa, infektologa pri tome nema nikakve gratifikacije, pljeskanja nema odavno, lova nikad nije ni bila tema, covid dodatak je kao jednorog nitko ga nikad nije vidio, mnogi moji kolege koji su radili po covid odjelima imali su tu sreću da se radi različitog obračuna prekovremenih sati na kraju završe sa manjim plaćama nego kad rade na svom matičnom odjelu i u svojim matičnim ambulantama. Pri tome prošle jeseni nismo, ja nisam uspjela doć do cjepiva protiv gripe, radila sam u KBC-u, dežurala sam redovito, cijepila sam se na način da mi je frendov tata našao neko zaostalo cjepivo u frižideru između senfa i majoneze.

Onda smo konačno dobili i mi cjepivo i onda smo na trenutak tako oko travnja 2021. stvarno pomislili da je našim mukama konačno došao kraj, da imamo cjepivo, nećemo više zatrpavati bolnice, vraćamo se normalnom životu i normalno stresnim dežurstvima. E da, prerano smo se poveselili. Iz razloga kojeg sam vam navela i u govoru kluba o kojem pričamo čitav dan procijepilo se tek nešto više od polovice stanovništva, a vladajući, premijer Plenković i ministar Beroš su zaključili da to nije njihov problem, a čiji je problem? E da, problem je ponovno i opet zdravstvenog osoblja. Da, više od 90% liječnika i liječnica u Hrvatskoj se cijepilo protiv covida. Njihove pozive na cijepljenje nitko ne sluša, dapače slušamo o prijetnjama koje se izgovaraju na atnivakserskim prosvjedima, čitamo prijetnje na Facebooku, uostalom vidimo prijetnje gdje za liječnicima i liječnicama hodaju po ulicama i prijete im. Gledamo već godinu dana iscrpljene liječnike na televiziji, slušamo ih kada izlaze iz dežurstava potonuli, frustrirani, bespomoćni, doslovce preklinju ljude da se cijepe. I kada ovaj naš jadni zdravstveni sustav postane još jadniji jer će i ovo malo dobrih ljudi što nam je ostalo pobjeći van u neke zemlje gdje ih se cijeni, gdje ih se adekvatno plaća i tretira treba se podsjetiti zašto je to tako. Treba se podsjetiti kojom smo brzinom i kojom smo putanjom došli od onog pljeska na početku priče do prijetnji liječnicima kojima je sve što još mogu učiniti stalo u rečenicu. Preklinjem vas da se cijepite.

Ovaj kvartalni izvještaj o epidemiji Covida-19, poduzetim mjerama, posljedicama dočekujemo s poražavajućom, zastrašujućom i bolnom činjenicom da smo po umrlima na milijun stanovništva prvi u svijetu. Taj užasni broj bio bi i veći da se u izračun uzelo u obzir najnoviji popis stanovništva naše jezivo prvo mjesto bilo bi još čvršće osigurano. Blizu smo 14.000 umrlih, više od 2 puta od broja poginulih civila u Domovinskom ratu, a nažalost blizu smo brojki ukupno poginulih branitelja, civila i nestalih u ratu u 2 godine epidemije, rat je trajao 4 godine. Kada se govori o brojkama i statističkim podacima tako se često zaboravi da je svaki taj broj jedan čovjek. Čovjek koji je najčešće umirao sam, bez mogućnosti da njegovi najbliži budu uz njega. Svaki taj broj je jedna obitelj koja je ostala bez svojeg najmilijeg. Najstrašnije je to što to nije moralo biti tako. Nije moralo biti tako. Nismo morali ostati bez jednog cijelog grada poput Knina, nismo morali ostajati bez svojih djedova, baka, očeva, majki, sestara bez djece. To se moglo spriječiti. Znanstvenici su nam dali cjepivo. Jedino pravo oružje u borbi protiv ovog užasa. No, u Hrvatskoj je procijepljenost preniska da bi spašavala živote. Odgovornost Vlade RH i stožera u tome je neupitna jer nije dovoljno samo nabaviti cjepivo, ne to nije dovoljno, potrebno je informirati građane, potrebno je konzekventno i uvjerljivo držati se vlastitih mjera i biti primjer javnosti. Da, potrebno je boriti se i s teorijama zavjera, raznim neodgovornim populističkim izjavama, akcijama, ukratko potrebno je učiniti sve da se dosegne procijepljenost koja bi osigurala bitno manju smrtnost, smanjila pritisak na bolnice, omogućila ponovno normalnu medicinsku skrb drugim oboljenjima i koja bi nam konačno omogućila povratak u staro normalno. Najveći problem je u neuvjerljivosti stožera i vodstva u ovoj bitci s virusom. Zato ponovno po ne znam koji put za dobrobit zdravlja svih građana i građanki Hrvatske pozivamo članove ovog stožera da podnesu ostavke i time oslobode mjesta za nove stručnjake koji mogu svojom neovisnošću o politici i svojom konzekventnošću ponovno zadobiti povjerenje građana i time dati novi zamah u borbi s ovim zlom. Dio građana se boji, sumnjaju, izgubljeni su u moru informacija, to su oni građani koji se nisu cijepili. Upravo tim građanima se treba obratiti posebna pažnja. Treba pojačati javne kampanje u koje će se uključiti sve društvene snage. No, prije svega treba vratiti povjerenje u stožer koji je ovaj sastav izgubio. Ne pozivam vas na ostavku iz političkih razloga, ne, pozivam vas na ostavku za dobrobit zdravlja, a posljedično i za dobrobit države. Vi očito nećete moći povećati procijepljenost jer vas, vaš je maksimum 56% Podnesite ostavke. To će u ovom trenutku biti vaš najveći doprinos. Koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve naše sugrađane i sugrađanke koji se nisu cijepili da promisle, da se informiraju u znanstvenim izvorima, da poslušaju svakodnevne pozive i vapaje naših liječnika i medicinskog osoblja, da se odupru teorijama zavjera koje tako olako zavode na krivi trag. Pozivam vas sve u konačnici da se cijepite. Podaci iz svih zemalja govore da cijepljenje štiti od smrtnog ishoda i bitno smanjuje prijenos virusa. Ako dostignemo 90 i više posto procijepljenosti moći ćemo se vratiti u staro normalno koje smo pomalo već i zaboravili. Vratit ćemo našoj djeci normalno djetinjstvo, mladima ćemo vratiti druženje i studirane u normalnim uvjetima, zaštitit ćemo zajednički sve ranjive skupine, starijim sugrađanima omogućit ćemo sigurnost i mirniju starost. Potrebna nam je široka društvena solidarnost i ja se nadam da ćemo se ujediniti u borbi protiv virusa. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Vilima Matule.

Zahvaljujem potpredsjedniče.

Ne razumijem na čemu mi hvalite, pretpostavljam da o tome ipak razmišljate ali ja ne razumijem kako ste se uspjeli izdići iznad svih tih pitanja koja uopće ne mogu zamisliti što bi mi savjest radila. Kao prvo zakazali ste kao liječnik.

Zakazali ste kao najodgovornija osoba za cjelokupni zdravstveni sustav. Zakazali ste prema potpuno iznurenim kolegama liječnicima, sestrama, zdravstvenim radnicima, zakazali ste ministre Beroš prema brojnim pacijentima koji zbog čitavog kaosa do kojeg je došlo sve zajedno je dovelo do ovih jezovitih brojeva mrtvih. Pa kako je moguće da se ovako izrugujete, vama to nisu jezoviti brojevi? Ministre u svjetskim razmjerima su to jezoviti brojevi, vi to znate. Zakazali ste kao političar, a sve ovo zakazivanje ne bi bilo moguće da prije svega niste zakazali kao čovjek.

Evo to je sva istina vi nas, mene naravno, prvo sve koji kritiziramo držite potpunim ignorantima, potpuno neznalicama sa kojima je uopće besmisleno i o čemu razgovarati. Prva ovakva, vi ste prije ovog užasa bili inteligentan pristojan čovjek. Vi ste to sve bili i u onoj herojskoj fazi Stožera prije svega zbog vas, vi ste bili ta glavna zvijezda. Da vi. I kako ste to uspjeli već u drugom valu onako strašno pristati na političke koncesije i dovest u ono vrijeme je to bio jezovit broj. I ne samo da ste išli te koncesije raditi, nego ste još malo, još se malo čekalo da budu lokalne organizacije HDZ-a da naprave svoj izbor i tek onda se išlo u ono zatvaranje puno prekasno. Sjećate se?

Da ste vi tada dali ostavku to bi bila gesta koja bi itekako digla sve te iznurene radnike, rekli bi da, to je naš liječnik i on je politici rekao ne, stop, tako se ne može. A druga vaša nasljednica bi tada imala punu snagu i vjerujte da nju ne bi Božinović onako gurao kao vas. Na nju se ne bi otresao ministar Marić. Ne bi se usudio niti premijer ovakve stvari pred vas stavljati koje su nas dovele do svega ovog. Vi to sve znate. To bi omogućilo da se stvarno nosimo sa ovom groznom krizom koja će ostati imenovana vašim imenom i prezimenom. Gotovi ste. Smatram da je nakon ovako dramatičnog uvoda i vrijeđanja ovdje nazočnog ministra ne samo kao stručnjaka nego kao i osobe jer je rekao da je zakazao kao čovjek. Mislim da su to neprimjerene riječi u raspravi i nisam baš zapazila da je obraćao pažnju u svom govoru, u svojoj raspravi na temu a to je izvješće današnje, a ne o osobinama ministra koje na kraju krajeva je dobio veliko povjerenje i preferencijalne glasove na izborima. Sto zamjerki imam našem ministru, međutim da iz jedne političke opcije koja se poziva na nekakvu toleranciju, pristojnost, ovo ili ono od osobe koja je dobila ako se ne varam nekakav stan kao član Saveza komunista '89. da ne dovodi u pitanje nečije čovještvo, mislim da nije primjereno. Nama ovdje drama ne treba. Sabor nije kazalište, a po ovoj pojedinačnoj raspravi ispada da je. 238. vrijeđanje saborskih zastupnika, a usudila bih se reći i jedne cijele profesije.

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zastupnice i zastupnici. Htjela bih na početku reći današnje brojke, a one iznose doista dramatične pokazatelje. 13186 novih slučajeva zaraze, među njima 2108 pacijenata na bolničkom liječenju od kojih su na respiratoru 194 pacijenta i preminule su 42 osobe. Žao mi je što i kroz naše rasprave ali i kroz javne diskusije ovo doista gledamo samo kao brojke, kao da se iza tih brojeva ne skrivaju ljudi, nečije ljudske sudbine i tek sa dužnom pažnjom počinjemo im pristupati onda kad se među onima koji su oboljeli, među onima koji su na respiratoru ili na žalost i među onima koji su umrli nađe netko naš, netko koga mi poznamo. Zato mislim da je važno u sve naše rasprave uključiti razmišljanja struke, ovdje smo imali i liječnike koji su govorili o svojim vlastitim iskustvima i koja mislim da su izuzetno dragocjena, koji su nam svjedočili o tome sa čime se nose i sa kojim poteškoćama, a sve zbog toga što ustvari ponekad ne želimo iskoristiti svoju slobodu i pravo izbora koji imamo. A naše pravo izbora jest da se cijepimo ili da se testiramo. I sa jednom i sa drugom mjerom možemo spriječiti širenje zaraze. I ne vidim razlog zašto tu svoju slobodu i taj izbor ne bi koristili kako bi sačuvali ne samo svoje zdravlje nego i zdravlje drugih. Uz zahvale naravno medicinskom osoblju i svim djelatnicima koji nadljudskim naporima čine ono što je u njihovoj moći moram reći da osobna odgovornost svih nas dovela bi do toga da taj zdravstveni sustav oslobodimo i učinimo ga dostupnijim onima kojima je pomoć najpotrebnija. A jedan od najvećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj jest pitanje porasta broja oboljelih od karcinoma i da bi tom problemu doskočili sasvim sigurno nužne su nam prevencije, preventivni pregledi, snažnija dijagnostika, redoviti tretmani i liječenje što sasvim sigurno ne može doći do izražaja u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo kad nam je cijeli sustav koncentriran na borbu sa pandemijom. Optužbe koje smo mogli čuti o mjerama koje stožer predlaže, donosi i provodi mislim da nemaju mjesta jer se pokazalo i kad se uspoređujemo sa drugim državama članicama da su naše mjere bile poprilično fleksibilne, da se vodilo računa o svim sektorima, da se ulagalo u spašavanje radnih mjesta 18 milijardi kuna da bi se spasilo 700.000 radnih mjesta nije mali izdatak, da se nastojalo kao su stizale nove informacije imati jedan izbalansiran pristup i nije se išlo u lockdown što su učinile možda neke druge države premda smo i ovdje slušali pozive da treba ići u tom smjeru, ja smatram da je stožer dobro procijenio da te mjere ostavi fleksibilnima, da omogući da gospodarstvo funkcionira da isto tako nam omogući da u jednoj svojevrsnoj slobodi koja se živi na jedan novi način ako to tako mogu reći koliko toliko sačuvamo psihofizičko stanje građana. Pohvaljujem i inicijativu koja je išla od strane stručnjaka, stožera i vlade prema Europskoj komisiji da se brzo antigensko testiranje uvrsti u instrument koji će se priznati uz PCR test i preboljenje kao dokaz za izdavanje Covid potvrde. Čini mi se da druge države to također počinju sada prepoznavati kao jedan od dobrih instrumenata i nadam se da ćemo tu sakupiti dovoljno podršku jer znamo na koji način se na europskoj razini odlučuje, da za sve treba lobirati, za sve treba skupljati podršku, no takav jedan pristup čini mi se da bi omogućio veću protočnost cjelokupnog sustava i da bi nam omogućio jedno jednostavnije i ako mogu tako reći normalnije funkcioniranje.

Poštovana kolegice složit ću se s vama pogotovo ovaj dio što se tiče balansiranja između mjera i gospodarstva i tako nam je gospodarstvo bilo slabo i u ovom trenutku pandemije, epidemije bilo jako na udaru. Isto tako i slažem se sa vašom konstatacijom da inicijativa brzih antigenskih testova zasigurno pomogla. Imali smo taj liberalni pristup međutim i dalje ostaje problematičan broj necijepljenih. Osobno smatram da je javna kampanja koju je provodilo Ministarstvo zdravstva bila dobra, bile su uključene javne osobe, dakle puno se na tome radilo. Kako je vaš stav što napraviti, pojačat javnu kampanju možda za cijepljenje da bi dosegli neki željeni postotak cijepljenih osoba?

Teško je reći što je još potrebno napraviti jer ja mislim da se stožer vodio sa svim načelima i parametrima koje je imao na raspolaganju. Dakle, nudeći ono što misli da je najbolja opcija, a na tom stavu su i liječnici i struka gdje su pozivali na cijepljenje ali opet ostavljajući slobodu da to cijepljenje nije obavezni instrument nego da je stvar izbora svakog pojedinca naglašavajući koliko to koristi može donijeti i ostavljajući izbor da oni koji se odluče ne cijepiti mogu se testirati. Dakle, zbog toga i kažem da su mjere ne samo kad govorimo o gospodarstvu i općenito o pristupu javnog okupljanja, tog da mi nismo imali stroga zatvaranja kad je cijelo susjedstvo imalo, već i u smislu tog da doista se ostavila ta fleksibilnost izbora i slobode svakog da odabere ono što želi [[Upadica: Hvala.]] a naravno da je cijepljenje nešto [[Upadica: Hvala lijepa.]] što ljudima može pomoći da se zaštite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ministre, ponavljamo se rečeno je vezano za ova izvješća koja se daju u onim rokovima u kojima se daju neovisno o tome kako je sabor odlučio. Ali ponovit ću i ja neke stvari pa ću samo ponoviti da smo imali stožer u kojemu je 24. veljače 2020. izneseno da maske nisu potrebne i da nas ne brane od ove pandemije, a ponovit ću jedan datum koji je ključan. Danas smo početak veljače 2022., 26. svibnja 2020. premijer je izjavio da je njegova vlada pobijedila pandemiju. I to je to, toliko o, o tome ko što kaže, kome čemu što služi i dakako da je to u to doba, u predizborno doba bilo u uvjetima pandemije odnosno početak pandemije u Hrvatskoj, al smo valjda svi mislili da će to proć, a neki su bili uvjereni da je to već pobijeđeno. Činjenica je, a na to sam upozoravao prije lokalnih izbora da neke stvari mora odraditi stožer, a ne da prepušta lokalnim čelnicima jer isto ide vrijeme izbora i niko ne želi proskribirati strože mjere jer ćemo to loše, loše ćemo, loše će se to reflektirat na lokalne izbore. I imali smo što smo imali, opet smo imali bujanje, bujanje pandemije i to je normalno, to je čak bilo ja mislim i predvidljivo u to doba. Međutim, ne znam čime se možemo pohvalit, u 86 stranica, u 86 stranica ovog izvješća nema stranice u kojoj se ne spominje barem jedanput županijski stožer, Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo, županijski dom zdravlja, dakle ko je onaj koji je angažiran u borbi protiv ove pandemije. To piše u izvješću ko to radi. A kad govorimo o procijepljenosti i o strahu od turizma onda se vidi da je jedino Primorsko-goranska županija ta koja je zelena. To znači da rasprave pojedinih kolega, bojimo se je već odstupnica za propast turističke sezone zbog ne cijepljenosti, ali u tim županijama gdje vi izražavate bojazan o lošoj procijepljenosti vladaju vaši župani, vaši župani. Imate najviše župana, vi se time ponosite, pa dobili ste vlast u Hrvatskoj, imate parlamentarnu većinu, pa razgovarajte s vašim županima, počnite provodit te mjere. Ovako ispada da je Primorsko-goranska županija koja nema HDZ-ovog župana jedina koja je uspješna zato što provodi neke stvari, ali i zato što ima i stručne i okuplja stručne ljude, ne politički nego po znanju, iskustvu i sposobnosti i među njima isto ima i članova koji su članovi vladajuće stranke da se razumijemo, to nije pitanje jedinstva. Kad mi govorimo o zajedničkim odlukama onda je riječ o zajedničkoj odgovornosti. Ako su odluke vaše odgovornost je samo vaša, dakako i slava, ali vidim da smo se proslavili u ove zadnje 2.g., po mnogo čemu smo se proslavili, pa mi nemamo rezultate, dakle u samom izvješću vi nemate rezultate po županijama, imate ih spomenute, malo slavonsku, malo varaždinsku, stanje u županijskim bolnicama itd. i zamislite tamo gdje stvari funkcioniraju tamo čitamo u reformi zdravstva mislimo centralizirat zdravstvo i uzet nama zavod za javno zdravstvo, pa tamo gdje se ne funkcioniraju da izvinite uzmite si šta god hoćete, a tamo gdje funkcionira nemojte dirat, nemojte dirat. Ova rasprava se svela na strah, a vidim da je dopuna dnevnog reda, s jedne strane Mosta da mu referendum prođe, da mu ne prođe, a sa vladajuće strane da referendum, da referendum prođe. To su dva straha i o tome slušamo 10, 10 sati kroz razna prepucavanja ko je komunjara, ko nije komunjara ovaj i zaključio bi samo jednu stvar. Djeca barem po premijama osiguravajućih društava su oni koji su najmanje psihološki ranjivi po pitanju, po pitanju, po pitanju i pandemije i bilo čega drugog. Idemo na završno izlaganje klubova, najprije Klub zastupnika SDP-a, govorit će poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Dakle, poštovani ministre, ako vam što svaki puta kažemo i odamo priznanje to je da ste tu zaista od početka do kraja rasprave i tako bi morali svi ministri i ja vjerujem kao kolegica da vam nije lako, da zaista se pokušavate nositi sa ovom pandemijom, međutim grešaka je bilo, znate i sami, priznajte ih svi skupa i nemojte ih ponavljati. Rekla sam vam već da je zbog tih nekonzistentnih odluka se stvorila atmosfera nepovjerenja naših građana u institucije, nažalost i u struku, imamo teške posljedice pandemije, a i nakon ove današnje rasprave ispada da neki idu šumom neki drumom, neki ovi kolege u sredini svojim nekim putom, pa zar nam nije zajednički cilj da se zaista što prije izvučemo iz ove užasne situacije, a posljedica svega je preveliki broj umrlih i preveliki broj oboljelih. Ovdje ću podcrtati nekoliko bitnih stvari na koje, za koje se nadam da ćete zaista dati odgovore.

Činjenica je da je to vladajuća garnitura i da ne možete za to optuživati, pogotovo nas iz oporbe iz ovog dijela koji zaista se srčano trudimo da što prije bude što više procijepljenih i da izađemo iz pandemije. Nadalje, nije napravljeno istraživanje o razlozima ne cijepljenja i zašto se ljudi ne žele cijepiti. Morate to napraviti i ako već nije kasno da se onda barem na taj način motivira ljude i da se poveća broj cijepljenih, ali opet naglašavam priznajte greške, ispričajte se za to, promijenite ljude koji su napravili greške i onda ćemo eventualno možda moći naprijed. Kako planirate motivirati građane iz najlošije procijepljenih županija na jugu Hrvatske koji ovise o turizmu? Vaši kolege iz vaše vladajuće opcije su o tome govorili. Onda znači da stvarno imamo problem oko toga. Kimali ste mi s glavom da postoje zapisnici sa sjednica Stožera i Znanstvenog savjeta sam rekla. Prema onome što ja znam nema zapisnika. E pa onda ću na zastupničko pitanje tražiti odgovor, baš me zanima što ću dobiti za odgovor. Dalje, kimali ste također kad sam vam govorila kako ćete prikazati koliko je zaista zaraženih jer imate ljude koji se i batom testiraju i PSR-om. To ću također tražiti informaciju i molim da na vrijeme odgovorite. Dalje, govorila sam vam koliko mi u zdravstvenom sustavu s čim se sve nosimo, koliko se radi. Naši građani mnogi o tome uopće nemaju predodžbu, a vi kao ministar na žalost niste dovoljno stali iza svojih zdravstvenih djelatnika, javno priznali koliko se radi, a ispada zapravo da ih prozivate mnoge za nerad. Tako da vas molim to sam vam i u osnovnim komunikacijama govorila primite kolege prvenstveno iz obiteljske medicine na razgovor i riješite sve ono što postoji kao evidentni problemi. Za posebne nagrade zdravstvenim djelatnicima problem je taj što se i dalje nagrada ne isplaćuje svima nego samo ono gdje piše covid odjel, a na djelatnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ste po tom pitanju zaboravili. Stavka koju sam zatražila na prošlom izvješću da se više poradi o edukacijama o korisnosti cijepljenja u zdravstvenim ustanovama tu ste zbilja naveli u izvješću 1126 edukacija. Savjetovališta za građane spominjete, ali je još uvijek toga premalo 8000 savjetovanja, 70% od savjetovanih se cijepilo, pa nek vam još i to bude nekakav dodatni putokaz da povećate ta savjetovališta. Očito će moći biti koristi. Strategiju za borbu protiv omicrona dajte stvarno stavite na papir i precizno iznesite koji su vam načini i putevi kako ćete jasno obrazložiti građanima i zapravo svima nama što ste zamislili kako da to što prije provedemo. Završno. Poruka nekako i našim sugrađanima. Dakle, tamo gdje je veća procijepljenost veliki je broj zaraženih sada kod omicrona, ali je manje hospitalizaciji i teških kliničkih slika to smo vidjeli s deltom. Naša je dužnost da o tome govorimo i mi zaista pogotovo medicinari srčano o tome govorimo, tako da ćemo jedino na taj način izaći iz pandemije. Molim vas ne radite greške.

Nema ga, gubi pravo na govor. Pa će onda u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte završno govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Evo za kraj, znači samo bih konkretizirala ono što smo naveli kao prijedlog. Znači malo sam i u razgovoru sa ministrom prokomentirala što bi to zapravo bilo i odgovor koji smo mi dobili da bi trebalo izraditi stručni elaborat, pa bih samo nešto malo o tome rekla što bi to značilo i mislim zapravo koliko je riječ o kompleksnom pitanju koje nije niti potrebno u ovom trenutku rješavati tako da se za svako radno mjesto izrađuje stručni elaborat. Zašto? To je procedura stvarno za kategoriziranje nekog radnog mjesta za staž u dvostrukom trajanju, beneficirani radni staž. Ali ova situacija u kojoj se mi nalazimo je uistinu situacija vrlo slična ratnoj situaciji. Znači pandemija je izvanredna prilika, izvanredne su okolnosti na djelu. Znači stvarno je situacija opravdana, da se ne izrađuje elaborate. Evo ovako. Znači nije se naravno izrađivao stručni elaborat, nego staž u dvostrukom trajanju je u radnu knjižicu upisivao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju potvrde koju je izdavalo Ministarstvo obrane. Znači sukladno tome uzmemo li znači to u obzir u borbi protiv corona virusa SARS covid ministarstvo bi moglo za vrijeme trajanja krize uzrokovane virusom zdravstvenim radnicima u respiratornim centrima kao i svim radnicima u zdravstvenom sustavu koji su intenzivno uključeni u borbu protiv corona virusa izdavati potvrde zbog omogućavanja staža u dvostrukom trajanju. Znači kao što je tada se izdavalo potvrde čini nam se da bi bilo opravdano na neki način preskočiti tu izradu elaborata. Jer mislim ako uzmemo u obzir i da stvarno sad netko krene izrađivati elaborat, elaborati su vezani uz konkretna radna mjesta. Znači mi bi trebali svako radno mjesto analizirati da li je ono podložno tim kriterijima. Znači ovo je stvarno i ono što ste vi nama odgovorili u odgovoru neko privremeno stanje na isti način na koje je i ratno stanje privremeno. To nisu radna mjesta koja će, nadamo se, to ne bi bilo dobro biti uvijek takva. Znači ovdje imamo stvarno opravdanje da se na neki izvanredan način to riješi, a ponovit ću još jednom bezbroj puta su nam prilazili u svim mogućim situacijama pogotovo medicinske sestre, medicinske sestre koje su uistinu u teškim radnim uvjetima ali i liječnici. Kad sam se evo cijepila na Velesajmu onda mi je liječnica prišla i rekla kako evo ne samo znači da oni rade sa tim vjernim dodatkom koji stvarno nije dostatan. Ali rekla mi je da radi i prekovremene sate svi rade na tom Velesajmu, a da im se ne plaća jer oni rade i više od dozvoljenih prekovremenih radnih sati. Ne može vam se platiti nešto što nije zakonski dozvoljeno. I da oni zapravo cijelo vrijeme rade više nego što oni mogu po nekakvom Zakonu o radu. Prema tome, ljudi su stvarno na izmaku snaga i kad su govorili da su na izmaku snaga ne znam prije par mjeseci onda možete mislit u kakvom su sad stanju. Stvarno je, mislim situacija je takva da više mislim nema pretjerano ni smisla razgovarat o tom, stalno ponavljati da su, da su na, na izmaku snaga i da su zapravo u toj … [[Govornik se ne razumije]] fazi jer uistinu mislim ti ljudi podnose neku, neku, neki tip mislim neki tip ono tlake koja ne može se usporedit s bilo čim što će, nadam se i da će brzo to završiti, ali ne možemo usporedit s bilo čim što smo imali osim kažemo s ratnim uvjetima i zato taj beneficirani radni staž bi se trebao donijeti na način na koji.

Zahvaljujem predsjedavajući. Evo još jednom za, za kraj da ponovimo nešto što očito se dovoljno puta ne ponavlja u javnosti ili oni koji to ponavljaju ne sluša ih se, a to je da je cijepljenje najveće dostignuće u povijesti medicine koje je kroz povijest spasilo živote milijuna ljudi. Obično uvijek vjerujemo našim liječnicima, dakle kad nas ne znam zaboli stomak, kad porežemo se negdje, kad nas zaboli ne znam bubrežni kamenac, zub ili tako dalje idemo k liječniku i slušamo njegove ili njihove preporuke. Međutim, ovdje dakle liječnici su uporni evo cijelo vrijeme posljednje ove 2.g., neumorno pozivaju na cijepljenje, a ljudi ih ne slušaju jer su evo ne znam ili su naglo postali stručnjaci za cjepivo ili ne znam u čemu je problem, pa najednom su prestali slušati svoje liječnike. Imate tu dramatične evo stalno spominjemo i dr. Ivu Ivića iz Splita koji zaista u posljednje vrijeme dramatično nastupa, kaže da rijeka teško bolesnih starih ljudi koji se nisu cijepili prolazi kroz bolnicu i žalosno je da su to stari ljudi, oni koji su svoju djecu redovito cijepili prije 40.g., njihova djeca nisu vratila tu uslugu i nisu cijepila svoje roditelje. Dakle evo poziv djeci, djeco cijepite svoje roditelje. Porazna je dakle činjenica ove pandemije da oni koji upravljaju ovom krizom nisu uspjeli uvjeriti naše građane da se cijepe u dovoljnoj mjeri da nemamo ovoliko strašne brojeve umrlih. Osma smo zemlja u svijetu po broju umrlih na milijun stanovnika, 8. od 195., 4. u EU, dakle 4. od 28 zemalja po broju umrlih na milijun stanovnika. To je strašno, strašan podatak i to je zaista evo vaša ostavština ministre, to je ostavština ove vlade. Kad neko priča o učincima ovih mjera dovoljno je samo da kaže ovu rečenicu i nema dalje. Tijekom današnje rasprave ministri tvitali ste nešto o smrtnosti, pročitala sam evo maloprije tu na medijima, dakle objavili ste neki tvit u stilu imamo nisku procijepljenost, imamo stariju populaciju, pa su brojevi ovih mrtvih na neki način jel normalni, očekivani jel. To je zapravo strašno jel kako na neki način opravdavate sebe, ne razmišljate uopće o odgovornosti, dakle tko je odgovoran za tu nisku procijepljenost, tko je odgovoran dakle za više umrlih nego u Domovinskom ratu. Ja ću spomenut još jednu stvar, prošli put sam kod zadnjeg izvješća isto spomenula o jednoj posljedici ove covid krize koja djeluje zapravo na psihičko zdravlje građana, jedan strašan podatak, psihičko zdravlje je posebno ugroženo djece i strašan je podatak da od Prevlake do Zagreba nemate bolničkog kreveta gdje bi mogla ležati djeca kojima je potrebna pomoć psihijatra. Znam podatke djece koja su sad evo u posljednje vrijeme leže dakle, ja bi rekla i nezakonito u odjelima za odrasle jel od Prevlake do Zagreba nema kreveta za djecu i za adolescente kojima je potrebna pomoć psihijatra. O tome sam govorila ranije, rekla sam da ću vam poslat zastupničko pitanje, u međuvremenu sam pričala i sa ravnateljem bolnice, ali evo nema ministra, al pozivam ga da obrati pažnju i riješi taj 20-godišnji problem, 20.g. upozoravaju stručnjaci na taj problem, stručnjaci iz Zagreba, iz Osijeka koji onda na kraju primaju tu djecu iz ovog području jer ih nemaju gdje drugo smjestiti. Dakle evo ova pandemija nam je odnijela više mrtvih nego Domovinski rad, a vladavina HDZ-a u posljednjih 30.g. gotovo milijun ljudi je odnijela iz Hrvatske, dakle milijun ljudi je otišlo iz Hrvatske. Jedini zaključak kojeg nakon svega možemo izvući najbolja demografska mjera je micanje HDZ-a s vlasti.

10 sati rasprave, nije se čulo ništa novo, a ovo pred nama je izvješće zapravo o aktivnostima vlade, Stožera civilne zaštite RH, državnih tijela, jedinica područne i regionalne samouprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima suočenih sa teškoćama 4. i početkom 5. vala, te negativnim učincima novih varijanti koronavirusa delte i omikrona za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca. Izvješće koje je pred nama uključuje učinjeno u zdravstvu, govori o ulozi eu digitalne potvrde, o cijepljenju, naročito booster dozom koja je započela baš u ovom razdoblju, izvještajnom razdoblju za niz parametara koji se prate prateći ove mjere koje su donešene. Dobili smo podatke o provedenim edukacijama, recimo o korisnosti cijepljenja, o radu HZZO-a i cijenu koju plaćamo za ovaj nesretni virus.

Izvještaj također obuhvaća i jedan dio koji se odnosi na ekonomske mjere, izvještaj obuhvaća sve ono što je učinjeno kroz Ministarstvo rada koje je itekako pratilo cijeli razvoj situacije i pravovremeno reagiralo na sve ono što se moglo učiniti da bi u Hrvatskoj bilo kako tako moguće preživjeti. Isto tako Ministarstvo kulture iz izvješća kojeg čitamo je znatan doprinos dalo u normalizaciji nekakvih ajmo reć onako stvari koje, u kojem ljudi uživaju, a sve to želeći zapravo da nam mentalno ostane onako kao što to treba biti. Ministarstvo školstva i obrazovanja je u izvješću prikazalo sve ono što je radilo sa ciljem da bi djeca išla dalje u školu, da bi djeca išla ne online nastavu pohađala nego da bi bila licem u lice jel to je sigurno najbolje za mentalno zdravlje djece. Tu su uloženi jako jako veliki napori. Ono što je isto tako važno spomenuti iz ovog izvješća je da je Ministarstvo turizma na vrijeme krenulo raditi, da Ministarstvo turizma i sada radi na pripremi naredne turističke sezone, ali tu moramo se podsjetiti da o nama, svima nama ovisi kakva će nam biti turistička sezona i kako će se državni proračun u konačnici puniti. To je važna naša gospodarska grana i svi bi trebali dati doprinos da zapravo na taj način pokažemo da želimo dobro svim onim ljudima koji žive u RH. S obzirom da se radi o izrazito velikom izvješću, da je obuhvaćeni su svi segmenti, da su analize pokazale dobar rad ne samo stožera nego cjelokupne Vlade RH jel su to zapravo međuresorna suradnja, Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće jer je to zapravo prikaz kompletnog rada i pristupa onako kako se to u kriznim situacijama i treba raditi.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre. Evo moja prethodnica je govorila u ime kluba i rekla nije se čulo ništa novo, nažalost. Pridružujem se u svakom slučaju čestitkama koje su vezane za napor ne samo medicinskog osoblja nego i pripadnika civilne zaštite, pa ću sada za ovom govornici po četvrti puta apelirat na jednu stvar koju sam rekao čak i na inauguracijskom govoru, dakle kod glasanja o povjerenja vladi na kraju svog govora, a u ovih godinu i pol mandata sam to imao prilike reći još dva puta, a to je pozivam Vladu RH da svojom uredbom konačno riješi materijalna prava mobiliziranih članova civilne zaštite jer oni koji su profesionalci pokriveni su kolektivnim ugovorom MUP-a, njima su još pre dosta vremena ovaj dignute dnevnice na 180 kuna, a ako si slučajno mobiliziran ili dragovoljno ovaj prijavljen još uvijek ti je dnevnica od 150 kuna jer je tako regulirano uredbom vlade, pa onda ajmo bar kad već toliko hvalimo ovaj zbilja velike napore i ako su sve naše misli ovaj isto tako uz medicinsko osoblje posvećeni i civilnoj zaštiti koja je imala veliki trud kod pandemije i uložila velike snage i kod potresa, ne samo u Zagrebu nego širom Hrvatske, dajmo im onda istu dnevnicu kao što imaju i profesionalci.

Zašto? Jer ako se cijepe najvjerojatnije će dobit ovaj najnoviji soj, ali najvjerojatnije će izbjeć bolničko liječenje, a ako već i dođe do bolničkog liječenja neće biti smrtnih slučajeva barem u velikom dijelu. Tog trenutka mi u Hrvatskoj nećemo imati jedan autobus umrlih dnevno koji nam se već događa danima, tjednima, mjesecima. I kad mi govorimo o djeci, da, djecu moramo zaštititi, djeca imaju traume kao što su imali naša djeca kad smo bili u Domovinskom ratu. Meni je kćer rođena '91. s time sam sve rekao.

Dakle, ako vi gledate traumu od sudara od automobilske nezgode, osiguravajuća društva za traumu koju doživljava, psihološku traumu koju doživljava dijete zbog pretrpljenog straha je izuzetno mala u odnosu na traumu i odštetu koju dobivaš kao odrasla osoba. Ali ne volim jeftinu demagogiju kada se pozivamo na djecu zato da bi ostvarili neke svoje sulude političke ciljeve ma sa koje god strane dolazili. Time ću zaključiti raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Sada prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika, drugo čitanje, P.Z. br. 201. Ustava RH i članka 172. u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić. Izvolite. Molim vas možemo malo tiše! Uvaženi predsjedavajući, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Prije svega podsjećam kako je na 8. sjednici Hrvatskog sabora od 12. studenog 2021. godine usvojen Prijedlog zakona o dopunama središnjeg registra osiguranika a sada je pred vama tekst Konačnog prijedloga zakona koji je svojim sadržajem istovjetan usvojenom prijedlogu. Važno je istaknuti kako središnji registar osiguranika REGOS je institucija koja se bavi vođenjem i održavanjem registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima izborom i promjenom obveznog mirovinskog fonda, evidencijom uplaćenih doprinosa, te prikupljanjem i kontrolom podataka po osiguranicima za obvezna mirovinska osiguranja. Zakon o REGOS-u propisuje ovlasti i poslove iz djelokruga REGOS-a u koje između ostalog spada i povezivanje podataka o obračunatim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama. Poslodavci isplatitelji drugog dohotka, tj. obveznici podnose izvješće o primitcima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno skraćeno obrasce JOPPD na kojima iskazuje obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prvi mirovinski stup, zbirno za sve radnike odnosno primatelje drugog dohotka tj. osiguranike. Doprinos se uplaćuje na osobni identifikacijski broj, OIB obveznika u ukupnom iznosu za sve osiguranike REGOS obrasca JOPPD povezuje sa uplatama doprinosa uz uvjet da su podaci o vrsti doprinosa OIB obveznika i oznaci izvješća na uplati istovjetni podacima iskazanim na obrascu JOPPD. Nakon toga uplaćeni doprinosi raspoređuju se po osiguranicima. Obveznici prilikom popunjavanja naloga za plaćanje često griješe upisujući pogrešnu oznaku obrasca ili jednom uplatom plaće zaduženja iskazana na više obrazaca za JOPPD. Uslijed toga uplate doprinosa za prvi mirovinski stup evidentiraju se kao nepovezane. Kako bi se nepovezani obrasci JOPPD povezali sa uplatom obveznici su dužni putem sustava e-poreza podnijeti zahtjev za povezivanje nepovezanih obrazaca JOPPD. Međutim, jedan dio obveznika to ne čini, te se uplate ne mogu povezati sa obrascima i rasporediti po osiguranicima. Važno je naglasiti kako je od uvođenja sustava objedinjenog prikupljanja podataka putem obrasca JOPPD od 1. siječnja 2014. zaključno do 31. prosinca 2021. ukupno evidentirano oko 887 milijuna kuna nepovezanih uplata doprinosa prvog stupa, odnosno 0,54% od ukupnih doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja što je posljedica pogrešnog popunjavanja obrasca od strane obveznika uplate doprinosa. Važećim Zakonom o REGOS-u regulirano je povezivanje uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje drugi stup sa zaduženjima iz obrasca JOPPD po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa od 1. srpnja 2018. ali ne i povezivanja uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti prvi stup. Nepovezane uplate doprinosa drugog stupa mirovinskog osiguranja na dan 31. Prosinca 2021. iznose oko 352 milijuna kuna što iznosi 0,37% od ukupno uplaćenih doprinosa drugog stupa. Preciznije definiranje načina roka i povezivanje podataka, te evidentiranje izvješćivanje o povezanim podacima i raspored nepovezanih uplata doprinosa za drugi stup bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa uređen je Pravilnikom o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja. U vezi donošenja ovog zakona bilo je potrebno osigurati tehničke preduvjete i uskladiti postupanje sa Poreznom upravom Ministarstva financija, te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak je propisalo povezivanje po službenoj dužnosti svih javih davanja iz svoje nadležnosti sa stupanjem na snagu od 1. siječnja 2022. godine. Stoga će se ovom dopunom zakona uskladiti postupanje REGOS-a i Porezne uprave u povezivanju uplata javnih davanja, stvoriti pravni okvir za rješavanje problema nepovezanih uplata doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa i ujednačiti pravila povezivanja nepovezanih uplata doprinosa za prvi i drugi mirovinski stup. Ističem zaključno kako donošenje ovog zakona ne utječe na ostvarivanje prava osiguranika već samo rasterećuje obveznike plaćanja doprinosa od dodatnih administrativnih poslova oko rješavanja nepovezanih uplata.

Prva je poštovane zastupnice Peović. Dobar dan zapravo već dobro večer! Ja bih vam postavila pitanje koje sam vam postavila na Odboru za rad, a zbog hrvatske javnosti. Malo ću o tome više u svojoj pojedinačnoj raspravi i bez obzira što je ovdje riječ o nečem što je prilično formalno i što su i naši članovi odbora rekli da je nešto što smo mogli možda i brže u toj proceduri odraditi ja bih vas molila samo da mi odgovorite na jedno pitanje. Smatrate li da je brojenje broja osiguranika kao broja zaposlenih u redu?

Poštovani državni tajniče pred nama je konačni prijedlog zakona, u prvom čitanju postignuta je visoka suglasnost oko izglasavanja zakona stoga očekujemo da će ovaj zakon brzo stupiti na snagu. Rekli ste da su osigurani i tehnički preduvjeti u smislu aplikacije REGOS-a i Porezne uprave ono što još preostaje je Pravilnik o povezivanju podataka s doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja koji treba donijeti vaše ministarstvo i onda bi zakon zaista i mogao se i provoditi. Pa pravilnik je već u fazi izrade nacrt, znači on nije isto toliko kompliciran jer imamo pravilnik i za drugi stup tako da će on biti donesen čak prije zakonske odredbe koja piše u zakonu i nakon toga ćemo moći znači povezivati prvi stup tako da naši osiguranici više neće morati ispunjavati nikakve dokumente ni preko e-porezne ni preko ostalih sustava. Poštovana zastupnica Vlašić Iljkić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, nedavno smo imali priliku čitati u medijima da imamo čak više od 209.000 zdravstvenih osiguranika nego stanovnika te da imamo i više birača nego punoljetnih građana. Ovdje imamo mirovinski sustav koji sad popravljamo i povezujemo nepovezane uplate za prvi mirovinski stup kako bi omogućili nepovezivanje nepovezanih uplata jer je evidentirano gotovo 84 milijuna kuna nepovezanih uplata. Koliko je moguće zapravo da i u ovom mirovinskom sustavu imamo više osiguranika na temelju ovih nepovezanih uplata što zapravo može dovesti i do pogrešne statistike i ukupnog broja osiguranika, stvarnog broja. Pa kao što sam rekao u uvodnom izlaganju znači ovo usklađenje ne utječe na broj osiguranika niti nam remeti bilo šta. Znači i oni osiguranici kojima je njihov poslodavac ili bilo tko uplatio njihov prvi stup u solidarni znači kao solidarnu uplatu za mirovinu on će dalje imati sva prava na svoju mirovine kao i prije međutim taj novac ni neće biti povezan sa nekim njegovim računom unutar sustava rizici sustavnog proračuna i jednostavno ovim samo rješavamo te na neki način aritmetičke odnosno proračunske greške tako znači tih nepovezanih sredstava znači točno gdje stoji, ali on uopće nema veze sa brojem osiguranika i ne utječe na nikakva prava budućih osiguranika odnosno budućih umirovljenika.

Sad imam nekakva dva reći ću praktična pitanja čisto malo evo zbog javnosti. Može li poslodavac obveznik uplate sam ispraviti pogrešku unesenu u obrazac IOPPD npr. putem sustava e-porezna i utječe li nepovezanost uplate mirovinskog prvog stupa o kojem danas govorimo na obračun za mirovine osobe o kojoj se radi odnosno koja je u stvari za koju se evidentirala nepovezana uplata?

Znači on onu svoju mirovinu koju je zaslužio svojim radom i svojim uplatama u prvi i drugi stup će dobiti u punoj mjeri. Znači taj novac jednostavno samo ne bude raspoređen na neki način na njegov račun nego bude u rezervi ili na nekim drugim pozicijama državnog proračuna, a pošto i u ovom zakonu u roku od 6 mjeseci, znači ako se u roku od 6 mjeseci ne povežu uplate onda ide automatsko povezivanje uplata.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika. Cilj ovog zakona kojim se mijenjaju svega 4 članka je propisivanje ovlasti REGOS-u za povezivanjem nepovezanih uplata doprinosa prvog mirovinskog stupa bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa kao što je to već propisano za povezivanje nepovezanih uplata doprinosa drugog mirovinskog stupa. Sad ću malo pojasniti što to u stvari znači. Dakle, svi mi odnosno naši poslodavci i svi oni koji ostvaruju dohodak obveznici su uplate 15% doprinosa za prvi mirovinski stup odakle se financiraju sadašnje mirovine. Zato i govorimo o prvom stupu kao sustavu generacijske solidarnosti. 2020.g. po toj osnovi uplaćeno je 21 milijarda kuna. Također obveznici su uplate 5% od doprinosa za individualno kapitaliziranu štednju ili drugi stup na naše osobne račune u obveznim mirovinskim fondovima koji sami odberemo ili nas sustav automatski svrstava u određenu kategoriju i onda se ti novci tijekom godina kapitaliziraju i na koncu se imovina posredstvom mirovinskih osiguravajućih društava pretvara u mirovinu. Na taj način prošle godine uplaćeno je 7,5 milijardi kuna. Sredstva doprinosa koja se mjesečno uplaćuju izvršavaju na prolaznom računu. To je u stvari jedno centralno mjesto uplate doprinosa, mjesto odakle se uplate raspoređuju po osiguranicima. Ako su poslodavci ispravno podnijeli izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja, to je JOPPD obrazac, onda nemamo nikakav problem i ta se sredstva, doprinosi za prvi i drugi stup kanaliziraju na naše osobne račune i državni proračun. Međutim, ako poslodavac nije podnio, nije ispravno podnio JOPPD obrazac tu se može dogoditi pogreška prilikom unosa OIB-a, može biti pogrešan iznos uplate, veći iznos uplate ili zbirne uplate na nekoliko prethodnih mjeseci, onda su ta sredstva nepovezana i ona završavaju na privremenom računu Regosa, dakle tamo gdje mu u stvari nije krajnje mjesto, ali postoji mjesto za to i ono se svrstavaju na privremeni račun Regosa. Ministarstvo rada i Vlada RH je 2018.g. propisala da Regos ima službenu ovlast povezivati nepovezane uplate drugog stupa i vraćati ih na osobne račune korisnika obveznih mirovinskih fondova. Rok za to je 8 dana od zaprimanja nepovezane uplate. U roku od 8 dana povezuje se 95% uplata, a nepovezanih uplata danas u drugom stupu ima oko 0,37%, a u tijeku 2021.g. s privremenog računa povučeno je skoro 355 milijuna kuna, što znači da takav sustav funkcionira. Što se tiče doprinosa prvog stupa u razdoblju od 2014.g. do danas u njega je uplaćeno više od 165 milijardi kuna doprinosa, od čega je povezano 99,5%, a nepovezane uplate čine oko 0,54%, što u ovom trenutku iznosi 887 milijuna kuna. Ovim današnjim predmetnim zakonom Regos će dobiti službenu ovlast kao i za neraspoređena sredstva drugog stupa da ih može kanalizirati tamo gdje im je mjesto, a mjesto im je na osobnim računima osiguranika. Bitno je i naglasiti da poslodavci odnosno obveznici uplate doprinosa preko sustava e-porezna mogu, mogu provjeriti jesu li svi JOPPD obrasci popunjeni kako treba i ako nisu oni to mogu popraviti, pa neće trebati intervencija po službenoj dužnosti. Isto tako je važno naglasiti i da naša buduća mirovina nema veze s tim što su sredstva našeg doprinosa eventualno neraspoređena zato jer se mirovina računa temeljem visine plaće i radnog staža. I naravno, što su oba parametra veća viša je i mirovina. Kad već spominjemo i mirovine danas osvrnut ću se na današnje mirovine. Prosječna mirovina bez međunarodnih ugovora danas iznosi oko 3.000 kuna, što je 40,6% udjela u prosječnoj neto plaći. Prosječna starosna mirovina za osiguranike sa stažom većim od 40.g. je oko 5.000 kuna, što je 67% udjela u prosječnoj neto plaći. Dokaz je to da duži ostanak u svijetu rada osigurava i višu mirovinu u budućnosti. U posljednjih 5.g. sve mirovine za milijun i 232 tisuće umirovljenika rasle su za 18%

Usporedimo li to s prethodnim razdobljem od 2011. do 2015. mirovine su rasle kada su mirovine rasle za svega 4,6% Također bitno je naglasiti i omjer radnika i umirovljenika koji je prema posljednjim podacima jedan umirovljenik na 1,28 radnika, a prilikom preuzimanja vlasti od SDP-a stanje je bilo 1 naprema 1,14 i naravno to nije došlo samo po sebi, ova vlada uložila je brojne napore i zakonske izmjene da bi se povećale mirovine umirovljenicima. Tako je proširen krug umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu, što je umirovljenicima omogućilo ostvarivanje dodatnog prihoda, te postupni izlazak iz svijeta rada. Ovu mjeru sada koristi oko 19.000 umirovljenika. Kao demografska mjera u sklopu mirovinskog sustava majkama i posvojiteljicama uveden je dodatni staž od 6 mjeseci za svako rođeno i posvojeno dijete, čime se mirovina povećava za oko 2% i ublažavaju razlike u visini mirovina između žena i muškaraca. To sada koristi više od 40, gotovo 43.000 korisnica. Također je uveden i povoljniji model usklađivanja mirovina prema kojem se umirovljenicima osigurava primjerenija usklađenost visine njihovih mirovina u odnosu na porast plaća odnosno rasta potrošačkih cijena. Od uvođenja povoljnijeg modela usklađivanja mirovine su povećane za 7,8% I za usklađivanje mirovina u 2021.g. utrošeno je ukupno oko 650 milijuna kuna. Također je udvostručeno povećanje mirovinskog faktora za kasniji odlazak u starosnu mirovinu tzv. bonifikacija s prijašnjih 0,15% na 0,34% za svaki mjesec odlaska u mirovinu nakon propisane starosne dobi. Na taj način stimulira se kasniji odlazak u starosnu mirovinu, nagrađuje duži ostanak u svijetu rada te omogućuje ostvarivanje većih mirovina. Nadalje, od 1. srpnja 2019. g. najniže mirovine povećane su za 3,13% te se ovom mjerom povećava donja razina prava iz mirovinskog osiguranja. Također, u cilju poboljšanja položaja osoba s invaliditetom, podignuta je naknada plaće koja se isplaćuje invalidu rada za vrijeme profesionalne rehabilitacije najmanje u iznosu minimalne bruto plaće te je podignuta starosna dob do koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju sa 53 na 55 godina. Također, sustav kapitalizirane štednje unaprjeđen je nizom izmjena, poput daljnjeg smanjenja administrativnih troškova i liberalizacije ulaganja u mirovinskih fondova. Podaci pokazuju da II. mirovinski stup dobro posluje će se imati značajnu ulogu za buduće umirovljenike, odnosno one koji će odlaziti u mirovinu u idućih 10 do 15 godina. Slijedom navedenog, još bi se osvrnula i da je u svibnju 2020. g. donesen Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe kojim je naš pravni sustav uveden, u kojem je u naš pravni sustav uveden novi institut nacionalne naknade za starije osobe. To je novčano primanje za hrvatske državljane, starije od 65 godina s prebivalištem u RH od 20 godina prije podnošenja zahtijeva koji nisu korisnici mirovine niti nekih drugih primanja.

Izvolite. Evo, dobra večer svima koji su hrabro ostali do kraja. Znači, riječ je o zakonskom prijedlogu za koji možemo reći da većina neće imati pretjerano komentara, dapače, na Odboru za rad smo rekli da bi to možda moglo se i u bržem postupku donijeti, ukratko je već rečeno o čemu se tu radi. Znači, kako postojećim zakonodavnim okvirom nije propisano povezivanje podataka o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, I. stup mirovinskog osiguranja po službenoj dužnosti, bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa, ovim se izmjenama to omogućuje. Ovim se izmjenama propisivanje ovlasti REGOS-u da po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa provede povezivanje nepovezanih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. E sad, ovdje smo čuli neke podatke, malo mi se čini da su drugačiji od onog što ste na Odboru govorili, ali ajmo reći, neću valjda pogriješiti, kaže da danas ukupno je evidentirano gotovo 800 i nešto milijuna kuna nepovezanih uplata doprinosa I. stupa mirovinskog osiguranja, što je tek nekih 0,54 od ukupnih uplata doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja. Znači riječ je o vrlo malom broju. Također, iz Ministarstva su nam u raspravi na Odboru rekli da nepovezane uplate doprinosa za obavezno mirovinsko osiguranje ni do sada, to je isto važno reći, nisu utjecale na ostvarivanje prava osiguranika te Porezna uprava vrši kontrolu uplata, znači sve je to više-manje formalnost i procedura je možda trebala biti i brža, ali ja bih postavila pravo pitanje, znači zašto se HDZ toliko brine o Središnjem registru osiguranika, a već sam u svojoj replici sugerirala zašto, ne samo zbog radnika. To je znači jedan ozbiljan izvor statističke manipulacije kojom zapravo HDZ-ovci govore da nam je dobro i da očito ljudi više ne vjeruju svojim očima i upozoravaju da bi trebali vjerovati onom što HDZ kaže.

No, dakle riječ je o dosta velikoj manipulaciji, koja ja mislim slabu tu opozicija ističe. Naime, zaposlenici i osiguranici nisu nužno jedno te isto. Znači u statistiku osiguranika ulaze, recimo, osobe s produženim osiguranjem, mladi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, tu se broje svakakvi ugovori, a Hrvatska je godinama, je li, prva u EU po tim kratkotrajnim ugovorima o radu, čak 4,6% radnika Hrvatske radi na ugovoru u trajanju od 3 mjeseca, prosjek EU je samo 2%, tu se također, broje i strani radnici koji se sada uvoze više nego prije zbog potpune liberalizacije uvoza radne snage i potpunog ukidanja kvota, itd., itd. Sad ću vam reći koliko je to broj s kojim manipulira HDZ, znači prošle godine je bilo 16 700 osoba manje zaposleno no što ih je osigurano, znači nije baš mali broj, a prije 2 godine je taj broj bio 26 000 manje.

To nije mali broj jer ovdje govorimo o desecima onih koji su osiguranici, a nisu zaposleni. Također, imate Državni zavod za statistiku je 2021. objavio neke bitne podatke o radno sposobnim, radno aktivnom stanovništvu, broju zaposlenih, broju nezaposlenih, neaktivnom stanovništvu i tamo ćete naći podatak da je od 2018. g. do danas 60 000 ljudi manje u ukupnom broju radno sposobnog stanovništva u samo 3 godine, 60.000 ljudi manje. Da je 19.000 manje radno aktivnih da je zaposlenih više-manje stalno isti broj milijun i 600 tisuća, da je nezaposlenih samo 1.800 manje u 3 godine, no najšokantniji podatak koji ćete naći u toj statistici Državnog zavoda za statistiku je da je čak skoro milijun ljudi radno sposobno, ali nije zaposleno. Znači kad mi govorimo o problemima uglavnom govorimo o iseljenima, ali imamo i ogroman zapravo kapacitet neiskorišten, zemlja koja skoro milijun ljudi znači ne iskorištava, koji nisu radno sposobni ne može napredovati to je sigurno. I kad kažemo, kad slušamo znači Plenkovića da se često hvali sa brojem, većim brojem zaposlenih onda treba uvijek upozoriti na ovu manipulaciju jer nije riječ o malim brojkama ako govorimo od 10-cima tisuća to je ozbiljna manipulacija, ali uopće da i ne spominjemo evo ovdje kolegica isto počela navoditi te brojke koliko je osigurano, koliko je porasla mirovina, nije navela ono što često u šalabahteru HDZ-a kaže da je stopa nezaposlenosti pala. Evo recimo znači Andrej Plenković se hvali stopa nezaposlenosti pala s 13% na 7%, a nikad ne navodi kako je došlo do pada te stope nezaposlenosti, a naravno svi znamo da je ona tu zato što se toliko ljudi iselilo. To je gotovo možda evo vezujem se za onu raspravu koju smo vodili jednako morbidno ko da navodite veći postotak zdravih nakon što ste sve ljude komorbiditetom jednostavno izložili korona virusu zbog potpuno liberalnih mjera koje su kod nas vladale. E sad, to su stvarno sjajni alati HDZ-ove šalabahterske kuhinje malih statističkih manipulacija stoga bih volila upozoriti opoziciju da se toga, da se toga drži odnosno da trebamo odgovarati na to. Tako isto recimo navodno smanjenje stope nezaposlenosti koje se navodi ta niska stopa nezaposlenosti se često navodila još 2019. godine kada je ona došla na tu povijesno nisku razinu ispod 7%, ali tada smo već imali oko 300.000 ljudi iseljenih. Znači danas čak imamo znači stopu radno sposobnog iseljenog stanovništva 17,6% Znači to je apsolutni smo rekorderi, mislim da su jedino Rumunji ispred nas u tome. Stopu zaposlenosti HDZ indikativno nikad ne spominje.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice zastupnice i zastupnici, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika. Kako smo imali priliku čuti na Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo ispred predlagatelja još u prvom čitanju pa i u drugom čitanju radi se zapravo o tehničko knjigovodstvenoj stvari. U tom smjeru smo i proveli raspravu u prvom čitanju te sada imamo raspravu u ovom drugom čitanju u kojem nema nikakvih izmjena i moram napomenuti da nažalost rasprava o puno važnijim zakonima u protekla 2 tjedna je provedena kao objedinjena. Primjerice reformski paket sustava socijalne skrbi kad smo imali 7 zakona, objedinjeni paket za raspravu ili jučer primjerice reforma pravosuđa kada je objedinjena rasprava također onemogućila kvalitetnu raspravu i raspravu vezano za sadržaj zakona. Tako da evo, a u ovoj knjigovodstveno kako smo čuli knjigovodstvenoj stvari imamo priliku za raspravljati evo u dva čitanja neograničeno vremenski ovisno o prijavljenim tako da o tome bih htjela samo ukazati na apsurd što se tiče prioriteta. Ovdje moram također istaknuti i referirat se i na kolegicu koja je napomenula odnosno u kontekstu i ove reforme sustava socijalne skrbi i brizi za umirovljenike i spomenula je naknadu za starije osobe koje nemaju primanja odnosno koje nemaju mirovinu ili nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, treba reći da podaci govore zapravo o uspješnosti te naknade. Od planiranih 20.000 korisnika koliko je planirano prema toj naknadi imamo na kraju planiranih oko 5 odnosno imamo oko 5.000 korisnika što je zapravo ili ako govorimo o indeksu izvršenja svega 33% je sredstva planiranih u protekloj godini utrošeno na tu naknadu. Tako da o uspješnosti planiranja i zapravo o broju korisnika sami podaci govore i mislimo da svakako po informiranju korisnika i da do nekakvih promjena što se tiče tih naknada svakako treba voditi računa, a pogotovo što smo imali i sad povećanje zajamčene minimalne naknade kad ova nacionalna naknada za starije osobe zapravo više nema smisla da je iznos i 800 kuna te očekujemo i povećanje da ona sad iznosi u kontekstu zajamčene minimalne naknade i 1.000 kuna. No, krenimo o osiguranicima, dakle postojećim zakonodavnim okvirom nije propisano povezivanje podatka o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti tzv. prvi mirovinski stup osiguranja po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa. Zakon o središnjem registru osiguranika propisuje povezivanje podataka o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa za uplate starije od 6 mjeseci sa zaduženjima iz izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezno osiguranje tzv. obrazac JOPPD. Isplatitelji plaće naknade plaće drugog dohotka su dužni na propisanim obrascima podnijeti podatke Regosu odnosno Regosu i poreznoj upravi tzv. zajednički obrazac prilikom svakog plaćanja doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja. U praksi to zapravo znači da dolazi do nepovezanih uplata sve dok isplatitelji ne podnesu odgovarajuće obrasce ili zahtjeve za povrat odnosno preknjiženje. Kako smo imali uvodno priliku za čut budući da obveznici ne podnese zahtjev za povezivanjem nepovezanih obrazaca JOPPD-a evidentno je gotovo da postoji 840 milijuna kuna nepovezanih uplata doprinosa prvog mirovinskog stupa ili 0,52% od ukupnih uplata doprinosa za prvi mirovinski, prvi mirovinski stup odnosno prvog mirovinskog osiguranja. Ovim izmjenama zapravo zakona se omogućuje povezivanje uplata i nadamo se da će se na neki način riješiti ovaj sustav i vjerujem da će na dobrobit zapravo i građana jer sigurno da su imali određene poteškoće i iako smo imali čuti priliku da nije bilo poteškoća ostvarivanja određenih prava ipak iz prakse smo imali priliku za dobit informaciju da ipak su određena poteškoća kod građana stajala što se toga tiče, tako da smo mi voljni odnosno kao i u prvom čitanju Klub SDP-a će podržati ovu izmjenu da se ne bi događale znači takve nepovezane uplate odnosno da se i ovom sustavu pruži prilika da se riješi i kako kažete ne utječe na broj osiguranika, no evo malo smo skeptični budući da svaki sustav kojeg se dotaknemo ima određenih problema u evidencijama o, u statistici, u interpretaciji svega. Mislim da svakako treba vodit računa o svim tim sustavnim izmjenama.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja.

Naime, Klub Socijaldemokrati će podržat ovaj, ove izmjene zakona. Ono što je bila i moja primjedba koju ću ovdje kratko ponoviti na samom Odboru za rad je to, čekali smo 3.g., mislim da smo to trebali napravit ranije. Da, ima još jedna stvar koja je vrlo bitna u čitavoj ovoj priči, a to je dakle onog trenutka i nije problem kad govorimo o osiguraniku za ono što je buduće, dakle kad se zakon izmijeni i kad se donese pravilnik. Međutim, moje je pitanje što ako je netko već podnio zahtjev za mirovinu i ostvario mirovinska prava, kako će se njemu izračunat mirovina dok ne dođe do podudaranja jer ovdje nije pitanje uvjeta staža, znamo staž je čist, u bazi podataka imamo staž, ali ovdje je pitanje kako ćemo izračunat mirovinu jer mirovina se izračunava već dosta dugo vremena u Hrvatskoj isključivo po retributivnom sustavu, a to znači na temelju uplaćenih doprinosa koji jesu u sustavu generacijske, generacijske solidarnosti. Ali ću iskoristiti ovu priliku da još jednom budem konstruktivan, ukinuti od 1. siječnja ove godine matični broj građana, ali ga još uvijek nalazimo ako napišete mirovinsko.hr odite pod tiskanice, onda ćete vidjet da na svim obrascima i dalje stoji matični broj građana kao zahtjev, pa se toplo nadam da ovaj da će mirovinsko reagirati puno brže nego što je reagirao Regos po pitanju podudaranja ovih, ovih slučajeva. Znam da je sustav ljudi i djelatnika koji rade u mirovinskom sustavu itekako opterećen. Evo koristit ću ovu govornicu da ih još jednom pohvalim za rad, ovaj iako imaju relativno skromne plaće, ali ovo pobogu rade informatičari koji su itekako možda i po outsorsingu dobro i plaćeni, pa neka onda odrade taj posao.

Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Danas govorimo o Konačnom prijedlogu zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika kojeg skraćeno nazivamo Regos. Regos je središnji registar osiguranika, a državna je ustanova za vođenje evidencije o stanju osobnih mirovinskih računa. Osnovna mu je zadaća prikupljanje doprinosa za članove obveznih mirovinskih fondova i vođenje evidencije o osobnim računima članova. Šalteri Regosa su jedino mjesto na kojima se može izabrati obvezni mirovinski fond, a nalaze se u poslovnicama FINA-e. Jedna od zadaća Regosa je i povezivanje podataka obračunatim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje drugi stup, te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti drugi stup s podacima o pripadajućim uplatama. Današnjim prijedlogom zakona predlažu se izmjene postojećeg zakona na način da će se poboljšati i unaprijediti proces uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju prvog stupa. Obvezu plaćanju doprinosa ima isplatitelj plaće, naknade ili drugog dohotka prilikom svake isplate, a za samostalne obveznike plaćanja doprinosa obveza se utvrđuje rješenjem Porezne uprave. Nepovezane uplate o kojima danas govorimo nalaze se na privremenom računu i nisu transferirane u Fond generacijske solidarnosti kao i svi preostali uplaćeni doprinosi za prvi stup mirovinskog osiguranja. Konkretno to znači da su obveznici uplaćivali doprinose za prvi stup ali zbog krivo popunjenih obrazaca taj novac još nije došao na pravo mjesto odnosno nije raspoređen po osiguranicima odnosno na njihove račune. Najčešće su to greške zbog pogrešno upisane oznake JOPPD obrasca ili je jednom uplatom izvršeno više plaćanja odnosno zaduženja iskazanih na više obrazaca. Radi se o greškama tehničke naravi. Budući se radi o ukupno 0,55 ukupnih uplata ne možemo reći da sustav generalno ne funkcionira, a i danas uplatitelji imaju mogućnost odnosno isplatitelji imaju mogućnost tražiti preknjiženje ili povrat i to preko sustava e-porezna međutim evidentno je da postoje uplatitelji koji to nisu napravili i protekom godina jasno je da niti neće napraviti. Ovim prijedlogom zakona REGOS će dobiti ovlasti da po službenoj dužnosti bez pristanka obveznika provede povezivanje nepovezanih uplata. Povezivanje uplata, uplata za drugi stup već je ranije regulirano i to ga REGOS provodi nakon izmjena i dopuna zakona iz 2018. godine. Navedene izmjene iz 2018. godine također su, njima je uvedena obveza mirovinskim društvima da dio prihoda svake godine ulažu u osnaživanje financijske pismenosti građana o individualnoj kapitaliziranoj štednji. Financijska pismenost je o raznim vrstama štednje godinama bila i je na prilično niskoj razini pa je dobro da je ministarstvo obvezalo mirovinska društva da ulažu u osnaživanje financijske pismenosti. I sam REGOS kao državna ustanova čini napore da se građanima približi tematika iz područja mirovinskih osiguranja pa je tako 2021. godine REGOS otvorio mirovinske informativne centre u 4 regionalna centra, a to Rijeka, Split, Osijek i Zagreb s ciljem otvorenosti i transparentnosti mirovinskog sustava prema javnosti kao i jačanja mirovinske pismenosti građana.

Na taj način građanima se olakšava poduzimanje radnji koje će za posljedicu imati bolje financijsko upravljanje te više akumuliranih sredstava za bolji život u starosti. I svakako je cilj povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija iz područja mirovinskog osiguranja jer isto tako svima nama se smatram to potrebnim jer svima nama se nameće pitanje koliko smo mi kao građani uopće i financijski pismeni i koliko znamo o sredstvima koje konkretno poslodavci uplaćuju za mirovinsko osiguranje, da li pratimo iznose i uplate na našim računima, gdje se investira novac koji uplaćujemo kroz doprinose, kako posluju fondovi, znamo li uopće koja su naša prava [[Upadica: Hvala.]] i obveze.

Govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona o dopunama Zakona o središnjem registru osiguranika, skraćeno REGOS. Zakon o središnjem registru osiguranika stupio je na snagu 1. siječnja 2014. godine, a 2018. godine je izmijenjen i dopunjen. Zakon propisuje pravni položaj tijela, poslovanje, ovlasti i poslove iz djelokruga središnjeg registra osiguranika REGOS-a, način vođenja registra, izvješćivanje i korištenje podataka iz registra, preostala značajna pitanja za poslovanje REGOS-a. Na raspravi održanoj 11. studenog nije bilo prijedloga i primjedbi u odnosu na prijedlog zakona tako da se tekst konačnog prijedloga zakona o kojem danas raspravljamo, Zakona o središnjem registru osiguranika ne razliku od teksta prijedloga zakona od dopunama istoga. U samom zakonu nije bilo većih zahvata, promjene su obuhvatile svega 4 članka. Predloženim promjenama propisuju se ovlasti u REGOS-u za povezivanje nepovezanih uplata doprinosa prvog mirovinskog stupa i to bez pristanka obveznika plaćanja doprinosa kao što je za doprinose drugog mirovinskog stupa već propisano 2018. godine. Donošenje ovog zakona ne utječe na ostvarivanje prava osiguranika nego rasterećuje obveze plaćanja doprinosa, obveznike plaćanja doprinosa od dodatnih administrativnih poslova oko povezivanja nepovezanih uplata. Za provedbu konačnog prijedloga zakona bilo je potrebno osigurati tehničke preduvjete za provođenje povezivanja nepovezanih uplata po službenoj dužnosti. To se odnosi na implementiranje programskih rješenja kroz zajedničku aplikaciju REGOS-a i Porezne uprave te ujednačavanje postupanja u povezivanju predmetnih nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje međugeneracijske solidarnosti odnosno prvog stupa mirovinskog osiguranja. Budući da se radi o međuresornoj suradnji Ministarstvo financija je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak propisalo povezivanje po službenoj dužnosti javnih davanja iz svoje nadležnosti sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2022. godine. Ministar nadležan za rad uz prethodnu nadležnost ministra financija uskladit će Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja s odredbama ovog zakona i to u roku od 30 dana. Za provedbu predmetnog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. O konačnom prijedlogu zakona raspravljali smo i na Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, na 17. sjednici održanoj 25. siječnja 2022. g. Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti HS-u da donese zakon o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika. Današnja rasprava pokazala je da su klubovi zastupnika i zastupnici zadovoljni predloženim izmjenama te da postoji suglasnost oko prihvaćanja predmetnih izmjena.

O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti sa radom, sad ćemo zastati s radom pa ćemo nastati, nastaviti sutra u petak u 9 i 30, a prva točka bit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.